Hvala gospodine predsjedniče.

Dobro. Javlja se kolegica Strenja-Linić. Tražim stanku od 10 minuta kako bih progovorila još jednom o djeci oboljeloj od spinalne mišićne atrofije. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. U ime Kluba zastupnika HDZ-a tražim stanku od 10 minuta na temu aktualna politička situacija. Dobro.

Krećemo sa raspravama nakon stanke, prvi je na redu Klub zastupnika SDP-a i poštovana kolegica Romana Jerković, izvolite. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Ja sam tražila stanku u ime kluba SDP-a jer sam željela ukazati na problem rastućeg siromaštva djece u RH.

Da li ikoga zabrinjava to što je stopa relativnog siromaštva djece u Hrvatskoj veća za 7% od europskog prosjeka, da li ikoga brine to što je stopa dugotrajnost siromaštva djece u Hrvatskoj toliko visoka da su samo Bugarska i Rumunjska gore od nas? da li ikoga brine to što se dječji doplatak za djecu nije mijenjao 17 godina i što iznosi mizernih 200, 250 ili 290 kuna ovisno o cenzusnoj skupini? Isto bi bilo opravdano postaviti pitanje ikoga brine istraživanje koje su napravili Svjetska banka, Europski institut Zagreb ili UNICEF? Da li ikoga zabrinjava njihovo upozorenje na povećani rizik od siromaštva djece? Da li ikoga brinu brojke s kojima kontinuirano izlaze i koje ukazuju na alarmantnu situaciju koja traži neodgodivo i hitno rješenje? Ne bi smo smjeli dozvoliti, doista ne bismo u socijalnoj državi da nema novca za djecu a da ima novca za blindirane automobile ili borbene zrakoplove jer to je poraz cjelokupne politike, to je poraz na neki način svih nas. Opravdano je možda reći da, pitanje obrane zemlje je pitanje nacionalnog interesa zemlje ali shvatimo da je briga o djeci, da je briga o obitelji, također pitanje nacionalnog interesa jer nije svejedno koliko će nas biti za 30, 50, 70 godina i možda nećemo imati za koga kupovati te borbene zrakoplove, možda ih neće imati tko voziti. Možda neće na kraju krajeva imati niti koga braniti. Odgovorno tvrdim da u ovom trenutku i u ovom kontekstu, kontekstu starenja stanovništva i smanjene stope rođenja djece demografska politika jest prioritet i ne samo to, to je važan nacionalni interes jednako kao i obrana zemlje. Ako ne i više. Dakle, što Vlada čini? Vlada u ovom trenutku čini se da ne čini ništa, ne znam što čini. Imaju u planu povećati obim odnosno broj korisnika dječjeg doplatka ali taj povećani broj obitelji koji će koristiti dječji doplatak i dalje će primati 200 kuna. Zar netko stvarno misli da će 200 kuna dječjeg doplatka motivirati roditelje, obitelji da imaju djecu? Pa naravno da neće. I kad nam kažu da je to populacijska politika odnosno populacijska mjera, ona to ne može biti jer ona to nije. Motivirat će obitelji stalan posao, motivirat će vrtić, topli obrok u vrtiću, topli obrok u školi, besplatni prijevoz, besplatno školovanje. To je nešto što će motivirati obitelji da imaju djecu. A što mi činimo? Opet bih rekla ništa.

To je loša poruka, to je loša poruka za one koji nemaju što jesti i koji su na rubu egzistencije. Kada govorimo o vrtićima, evo samo da spomenem da u Francuskoj je 99% djece pokriveno vrtićima. U Hrvatskoj 56% Znate što to znači u brojkama? Pa to znači da svake godine 5 tisuća djece ostane bez vrtića, nemaju kamo. I to je problem njihovih roditelja, njihovih obitelji kao da nije problem države, to ne bi smjelo tako biti. Trenutno u RH 76 općina nema vrtiće. Željela bi zaključiti s time što ću reći da smio upravo poslali u proceduru novi Zakon o dječjem doplatku, tražimo povećanje dječjeg doplatka za 50% i to naravno znači i veća sredstva iz proračuna međutim ako ima za druge stvari, mora biti i za djecu. Hvala vam lijepa. Idemo na drugu raspravu, poštovani kolega Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, izvolite. Hvala vam predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege zastupnici. Uzeo sam ovu stanku kako bi pričao o stanju i suzbijanju korupcije u RH. Nepravda bilo gdje prijetnja je pravdi svuda, svaki dan i na tjednoj bazi svjedočimo aferama, stječe se dojam da je korupcija sveprisutna i sveobuhvatna, da se svaki dan negdje ili nekoga opljačka a institucije se često pokazuju tu nemoćne, djeluju nepravedno, presporo i prekasno. Stvorila se jedna kultura mirenja sa takvim stanjem, što se tu može, ne bi se štel mešat, ne bi se štel zamjeriti, ne talasaj itd., međutim znamo još od Stjepana Radića da se niti molitvom niti kukanjem ne mogu stvari mijenjati nego borbom. Treba također reći da smo pali za dva boda 2016. godine na 55. mjesto te se smatramo korumpiranim zemljama EU-a. Izgleda da policiji je također poznato, prema nekim statistikama, da oko 40% slučaja prevare, se otkrije po dojavi, a svega 1 ili 2 % po samom radu, spontanom policije. Prema tome, pošto je to daleko najveća stavka u statistici, jasno se pokazuje, da bez omogućavanje dojava i zaštite onih koji dojavljuju nepravilnosti, nema prave borbe proti korupciji u RH, pa niti igdje drugdje. Kako bismo stali tome na kraj, kako bismo preokrenuli trend, što zakonodavni, a što onaj u moralu i svijesti u hrvatskom društvu, Živi zid daje u proceduru Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, odnosno, Zakon o zviždačima koji će dakle, riješiti ovu tematiku temeljito. Prva prijavitelja nepravilnosti, tek se blago tangiraju u nekoliko zakona koje smo ovdje prebrojali ali sustavnom rješenja nema.

Ovaj zakon propisuje način prijavljivanja nepravilnosti o radu poslovnih subjekata, stjecanje i trajanje statusa prijavitelja u nepravilnosti u radu poslovnih subjekata, status prijavitelja s invaliditetom, status člana obitelj smrtnog stradalog prijavitelja, zaštita i prava prijavitelja člana njegove obitelji. Dakle, zakon, uvodi, predlaže, potpuno novu instituciju, pravobranitelj, koji bi štitio, koji bi vodio posebnu sud, o onima koji se usude progovoriti o nepravilnostima. Za njih i njihove obitelji, osim prava, tu su i propisane nagrade, koji bi dali poslovni subjekti, u postotku spriječene štete. Znamo, a poznato je iz svjetske prakse, ako uložimo milijun kuna ili eura u borbu protiv korupcije, da će se to višestruko vratiti i isplatiti, jer ćemo spriječiti 5, 8 10 ili više milijuna koji će na taj način nestati, odnosno, biti ukradeni. Najgora korupcija je svakako sistemska korupcija, odnosno, korupcija između visokih državnih dužnosnika. Koliko je lošu poruku recimo poslao gospodin Sanader, koji je bio u to vrijeme vrh države, kada se saznalo što je sve on radio. To je strašna poruka, svim građanima, biračima, ljudima, jer ako nema sankcije za takve, kakve se sankcije može očekivati za sve građane? Život zviždača u Hrvatskoj, možemo uzeti primjer Sonje Vlahek iz Hrvatske pošte, Srećko Sladoljeva iz Imunološkog zavoda ili Vesne Balenović, valjda najpoznatijeg slučaja iz INA-e je težak. Kad prijavite nepravilnost, otvore vam se vrata pakla, počinje mobbig, počinje maltretiranje, premještanje, prijetnje otkazom, prijetnje vaše obitelji, razvijaju se razno razne bolesti, nemate potporu od institucije, jer je preslaba, odnosno, stiže prekasno. Ne samo da to onemogućava suzbijanje korupcije u tim institucijama, gdje se netko usudio prijaviti, nego demotivira sve one koji bi prijavili u drugim institucijama. Ako, riješimo problem sistematski, za svakog prijavitelja javiti će se još 10, 20 drugih koji nisu se htjeli eto, izložiti svim ovim maltretiranjima i da se njihov život pretvori u pakao. Znači mi moramo motivirati ljude da se bore za novi sustav vrijednosti, da se bore za novu kulturu u društvu, ne onu kulturu koja će govoriti ne talasaj, nego koja će reći, nulta tolerancija prema korupciji i koja će nagrađivati i poslati poruku da treba nagrađivati one koji se bore protiv korupciju, a ne one koji korupciju čine. Poštovani kolege, kako ćete sve to riješiti ovo, o čemu govorite jutros, ako niste prepoznali problem, ako nema analitike, to sam jučer govorio analitika. Nedostaje analitika. Sebe zavaravaju. Socijalizmu dolazi kraj, rekao je netko, kad nema više nikoga tko će plaćati tvoje račune, a to kojeg vrsta socijalizma? Kako će se puniti državni proračun? Evo, ajmo analitikom. Imate zemlju, imate jedan zaposlen, jedan čovjek u mirovini. Kako ćete to raditi?

O tome se ne govori niti ozbiljne analitike. 3, 4 generacije sjede za istim stolom. Tamo ima paučina na njih, odavde do Splita i što dalje?

Korupciju, nepotizam, propala država.

To se sve prije dogodilo. Što je ovdje recimo sa, tko je održavao tu Jugu? Danas ista stvar. Pokrivao je trgovinski deficit hrvatska dijaspora. Živjeli su od njemačke odštete i živjeli su od … [[Govornik se ne razumije.]] kredita sa zapada. Sad je to zamijenila EU, opet drže stupove Hrvati izvan domovine, opet vam spašavaju ovu ekonomiju, a oni su iskočeni, ima tu 3 glave ovdje iz dijaspore itd. Pa više nema MMF-a kak je prije bilo itd. i po tome, evo o secesiji se sad priča, jedna priča, 51 objekata, a mi plaćamo 33% duga bivše Juge i o tome nitko ne govori. Nijemci su platili svoju. Ovako. Evo, ja ću vam napraviti državu u 3 mjeseca. Dajte meni ove sve ovlasti. Kako? Napravite pokretne sudove, sudac istražitelj, vod vojske iza njih, otiđite od sela do sela, općine do općine i napravite porijeklo imovine. Jer tamo općine su problem dole gdje se zaustavlja moć kralja na ogradi sela, rade šta god hoće dole. Imamo sve zakone, nemamo mehanizam da ih provodi. Mađarska je provela profesionalizaciju državne uprave i ne možete ništa napraviti dok se to ne dogodi, ni ti ljudi nemaju profesionalci tu koji su obučeni, spremni i obučeni profesionalci. I gle sada i očekivate vladavinu prava očekivate itd. Skinite socijalnu birokraciju, napravite pravni okvir za investicije, porijeklo imovine. Kako može predsjednik države imat stan pola milijuna eura, a kaže dobio od nekoga. Molim? Vi ne možete donijeti više od 10000 dolara u jednu državu da vas netko ne pita porijeklo imovine. Ovo je još disfunkcionalna država. A šta je sa drugovima? A šta je sa društvenom imovinom? Vi se svi brinete o malom čovjeku je li? Saveze socijalističke omladine sjede neke glave, imaju 13 stanova u Zagrebu, velike vile i brine se o malom čovjeku. Ovi sindikati, ja se smijem kad vidim ove glave ovde. Imaju kuće, dobru lovu, a ljudi rade za crkavicu, minimalac. Niti ima prekovremenog vremena se plaća ništa. Njima je samo Tito, partija, roštilj, guzica ostala u glavi! I na kraju o čemu nitko ne govori je psihološki problem i mentalni sklop koji je glavna prepreka, a ne ekonomska i ova društvena, nego ovo. I to znači imate glava koje pate od ovoga. Svačije, ničije. I to je ne samo kod nas, nego tu sve postkomunističke zemlje pate od tog mentalnog sklopa, a to je problem za psihijatra ovdje. Imamo gospodina Dodiga i feldmaršala Petrova nek' liječi te glave i nek' vidi kako to izliječiti. Njima se maslacem topi u raljama, oni pate od tzv. aleksitimije. Imaju puno love, vile itd. I to je samo puka priča briga o malom čovjeku [[Upadica predsjednik: Hvala.]] Pogledajte njihove bankovne račune, vile itd. Samo dimna zavjesa. Poštovana kolegice, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući, predsjedniče, poštovani zastupnici. Vrijeme je nakon dva tjedna da uputimo pitanje premijeru Plenkoviću što je riješio sa djecom oboljelom od spinalne mišićne atrofije. Dakle, dok smo mi ovdje prije dva tjedna raspravljali o državnom proračunu bilo je potresno vidjeti transparente na kojima su pisale poruke božićna želja spinaza za sve, djeca umiru, mladi odlaze i to je Hrvatska 2017. Moj život bez kolica je u vašim rukama, u našim rukama. I onda je premijer Andrej Plenković prije dva tjedna tim roditeljima dao obećanje da će u roku od dva tjedna donijeti plan liječenja za njihovu djecu. Oni su otišli na njegov poziv, obavili s njim sastanak i bili su jako sretni tog dana. Danas ističe taj rok, ali evo i jutros sam u kontaktu s tim roditeljima. Niti jednog roditelja nitko nije pitao da im dostave nikakvu medicinsku dokumentaciju. Čuli smo nekoliko izjava ministra, dvoje, troje djece. Znate što? U ovoj situaciji ja kao ministar znala bi ime svakog tog djeteta i znala bi da li se odobrio lijek za jedno, dvoje ili troje djece. On je rekao da će ponuditi francuski model Fonda za inovativne lijekove u kojem će građani uplaćivati donacije i to je taj fond, a onda će država znači za svaku kunu donacija pokrivati i davati isto toliko iz državnog proračuna. Dakle, naveo je da će se u fond moći uplaćivati za svako pojedino dijete. Ukoliko roditelj može lobirati, medijski prezentirati više slučaj svog djeteta to dijete će bit poznatije i to dijete će dobit lijek. Znači opet nam djeca neće bit ravnopravna. Možda opet neće dobit sva djeca koja trebaju, sigurno neće dobiti, a dobit će možda i ona koja u tom trenutku nisu ona koji su apsolutni prioritet. Dakle, opet nećemo gledati prema medicinskim indikacijama već ćemo liječiti ono dijete za koje se skupe novci. To nije rješenje. Francuski model nije rješenje. Ja sam u svom amandmanu na proračun bila predložila način rješenja i to ne mora bit rješenje, ali pozivam premijera Plenkovića da održi svoje obećanje. Ne pozivam više ministra Kujundžića. On je imao svo vrijeme da obavi sve što je trebao i donese odluku, napokon da donese neku odluku. Dakle, trebate znati da u Fondu skupih lijekova jer se često u medijima govori o Fondu skupih lijekova, on postoji. Fond skupih lijekova brine se o svim našim građanima, jer građani i oni koji boluju od rijetkih bolesti najčešće su to bolesti za koje je liječenje vrlo skupo imaju pravo jer smo se mi kao Hrvatska država obvezali na dostupno solidarno zdravstvo koliko možemo svima. I oni isto imaju pravo na život. Dakle u tom Fondu skupih lijekova je bilo 900 milijuna u prošloj godini. Ove godine je povećan na milijardu i 100 milijuna, nalazi se cijeli niz lijekova za maligne bolesti, za rijetke bolesti i to su sredstva znači koja osigurava Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, za sve one lijekove koji su na listi. E sad tu dolazimo do problema spinaze. Taj lijek nije na listi HZZO-a.

Zašto?

Kada se to desi onda se mora trčati trka i pokušati nešto i neku djecu spasiti da ne dospiju do respiratora i to je bio moj prijedlog. Dakle formirati fond za inovativne lijekove namijenjen inovativnim terapijama čiju će primjenu prema jasnim medicinskim indikacijama pratiti Povjerenstvo za lijekove i moći [[Upadica predsjednik: Hvala.]] nakon toga dodijeliti svoj djeci kojoj su potrebne. I idemo na zadnju raspravu poštovani kolega Ante Babić, Klub zastupnika HDZ-a Izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane kolegice i kolege. Danas smo odnosno jučer smo imali prilike čuti od naših kolega sa lijeve strane borbu za prava i zaštitu radnika jer je to nekako popularno i dobro zvuči, a danas govorimo posebno o siromaštvu u RH odnosno siromaštvu djece u RH ili kako su oni rekli o rastućem siromaštvu djece u RH. Pred tim nitko ne zatvara oči pa ni ova Vlada, činjenica je da postoji siromaštvo u RH, ali isto tako brojke govore da se ono srećom ne povećava već da se smanjuje. Bilo bi dobro kada se kolege jave za ovakve rasprave kada govore u ime kluba onda da to potkrijepe i činjenicama. A činjenica je da za vrijeme Kukuriku koalicije ministarstvo tada socijalne politike i mladih donijelo jedan program provedbe Strategije u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti do 2020. godine koji mi nastavljamo odnosno ono što oni nisu tada u tom vremenu napravili, a govorilo se je da suzbijanje siromaštva u RH treba prvenstveno voditi računa o obrazovanju, cjeloživotnom učenju, zapošljavanja, pristupu zapošljavanja, stanovanju, dostupnosti energije, pristupu socijalnim naknadama i uslugama i pristupu zdravstvenom sustavu.

Prelazimo sada na dnevni red. Prva točka: - Prijedlog zakona o provedbi Uredbi EU o prometu drva i proizvoda od drva, prvo čitanje, P.Z.E. broj 239. Predlagatelj je Vlada RH na temelju članka 85. ustava RH i članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu. Molio bih sada predstavnika predlagatelja da nam da dodatno obrazloženje, poštovani državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Željko Kraljičak. Hvala poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane gospođe saborske zastupnice i gospodo saborski zastupnici. Ovim prijedlogom zakona o provedbi Uredbi EU o prometu drveta i proizvoda od drveta osigurava se provedba Uredbi EU kojima je uređeno područje prometa drveta i proizvoda od drveta te se van snage stavlja važeći Zakon o provedbi Uredbe EU u vezi sa trgovanjem ilegalno posječenih drva i proizvoda od takvog drveta. Nezakonito iskorištavanje šuma, sječa, promet, trgovina drvom i proizvodima od drveta uz kršenje nacionalnog zakonodavstva i slabljenja nastojanja vezanih uz uvođenje održivog gospodarenja šumama ima i ozbiljne posljedice na okoliš. Nezakonita sječa šuma uzrokovana najvećim dijelom velikom potražnjom za drvetom ima negativne posljedice i na dugoročnu održivost ekonomskih djelatnosti koje su prirodno vezane uz djelatnost šumarstva poput prerade drveta i proizvodnje proizvoda od drveta i proizvodnje namještaja. Europska unija predstavlja važno izvozno tržište za mnoge treće zemlje u kojima je nezakonita sjeća šuma vrlo rasprostranjena a zbog velike potražnje za drvetom problem nezakonite siječe šuma je prisutno u unutar država članica EU Cilj ovog zakona je osigurati uvoz drva i proizvoda od drveta, proizvedenih u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom zemalja u kojima je drvo i posjećeno. Osigurati da u prometu na unutarnjem tržištu gospodarski subjekti i trgovci primjenjujući sustav dužne pažnje odnosno sustav sljedivosti stavljaju u promet i trguju drvetom i proizvodom od drva proizvedenih u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom zemalja nečlanica EU i država članica EU. Za razliku od važećeg zakona ovim prijedlogom zakona se u potpunosti i na odgovarajući način propisuju zadaće nadležnih tijela, način provođenja stručnog inspekcijskog nazora i prekršajne odredbe sa primjerenim novčanim kaznama koje su razmjerne vrijednosti pojedinih pošiljki drva i proizvoda od drva te poreznim gubitcima i gospodarskoj šteti koja može proizići iz povrede odredbi ovoga zakona. Slijedom navedenog, danas u raspravi imamo prijedlog zakona kojim će se osigurati odgovarajući nadzor prometa drva i proizvoda od drva u cijelom lancu opskrbe od mjesta sječe odnosno izvora preko proizvodnje do krajnjeg potrošača kako bi se nezakonita sjeća svela na najmanju moguću mjeru.

Ja sam mislio da tražite stanku a ne repliku. Molim vas da se držimo procedure. Prvi je na redu poštovani kolega Vlaović, izvolite. Hvala predsjedniče Sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. U ime kluba HSS-a pozdravljamo donošenje ovoga zakona jer svakako da u prometu drva i proizvoda od drva postoji niz nepravilnosti, osim što se usklađujemo sa europskim direktivama dajemo resornom ministarstvu, šumarskoj inspekciji i carini jedan alat kojim će sigurno ojačati kontrolu prometa drva i proizvoda od drva u Hrvatskoj. Jer naša drvna industrija često prigovara da prije svega nemaju dovoljno sirovine za finalne proizvode, da se, i tu se slažemo sa njima ne smije dozvoliti izvoz trupaca i građe, nego da što više treba završiti u finalnim proizvodima a s druge strane da se na tržištu pojavljuje često crno tržište, nezakonito posjećena šuma kao što ste i vi državni tajniče rekli. Tu je još veći problem kod privatnih šuma i privatnih šumoposjednika koji su sada usmjereni ka licenciranim izvođačima koji često tu imaju i na određenom području i monopol pa ucjenjuju privatne vlasnike, šumoposjednike, sami doznačuju, sami sijeku i najčešće sami i rade prijevoz sa popratnim dokumentima. I tu se događaju razne nepravilnosti. I sigurno da i šumarska komora nema prave instrumente kako oduzeti licencu onima koji imaju, koji su licencirani izvođači a rade nezakonito. Tu mislim da do drugog čitanja treba naći modele kako im stati ipak, pojačati kontrolu i na njima. A pogotovo što, državni lugari su nekada čuvali i državne šume i privatne šume, sada samo državne a kod privatnih šuma je sve češće zbog depopulacije, zbog demografskih problema, zbog staračkih domaćinstava krađa privatnih šuma. Najčešće je to, bar tako kažu licencirani izvođači sami doznače, posijeku i odvezu i prijedlog je da se razmisli, da se vrati, da šumarska savjetodavna služba koja je to nekada radila, da ima 30 šumarskih inženjera, da to ponovno radi savjetodavna služba. Izvolite. Poštovani državni tajniče, spomenuli ste dakako u vašem izlaganju i zakona naravno koji podržavamo i ekonomski ali i ekološki aspekt nezakonite sječe šuma. Ja bih se više osvrnuo možda na ovaj ekonomski gdje prije svega nam ajmo reći tzv. „crno tržište“ čini jednu svojevrsnu nelojalnu konkurenciju. I mi sigurno da koji moramo težiti naravno u ekonomskom smislu da izvozimo više proizvoda a što manje sirovine jer proizvodi naravno imaju visoku dodanu vrijednost i potiču bolji razvoj ekonomije i utječu naravno puno više na sami BDP. Ono što je sigurno što ovim zakonom i što podržavamo je apsolutno gdje se uvodi taj sustav sljedivosti koji upravo će osigurati da zajedničkim snagama i carina ali i šumarske inspekcije koje će sada zajedno nastupati svatko u svom dijelu posla osiguravaju da zbilja što manje te crne, odnosno sive ekonomije što se tiče trgovine trupaca i drvne građe nastupi. Tako da ovim korakom je jedan dio se rješava, naravno treba više gledati još ono što cijelo vrijeme govorim da puno ovakvih stvari nam donesu, ono što je cilj svega a to mora biti poticanje drvne industrije i finalnih proizvoda i sigurno da će ovo imati jedan od impakta ako govorimo o smanjivanju nelojalne konkurencije, naravno i samih cijena na tržištu.

Izvolite. Hvala lijepa. Slažem se sa time da je ovaj zakon izuzetno važan i da je drvna industrija, industrija koja u Hrvatskoj sve više i više ima prostora, odnosno raste. Ali standardno je to da zadnjih godina i čitav niz godina govorimo o tom problemu sirovine, odnosno time da i naša drvna industrija 96% sirovine dobiva iz Hrvatske ali nažalost mi jako puno sirovine izvozimo iz Hrvatske i ta industrija bi mogla raditi i više kada bi našli modele kako da se izbjegne preprodaja sirovine i ono što ljudi kažu na brzinu zarada bez velike dodane vrijednosti. To je problem koji nikako da riješimo godinama u Hrvatskoj, koji ja očekujem da ćemo riješiti kako bi bili u našoj drvnoj industriji što uspješniji. Također ovo o čemu sada malo prije se govorilo i pokušaj na neki način obračunavanja i sa preprodajom sirovine i na crno, izvlačenje sirovine iz šuma pod firmom za osobne potrebe a onda se to preprodaje dalje, to je problem ali se tu vjerovatno vrlo mali dio sirovine na taj način zloupotrebljava dok ovdje ogromna količina sirovine odlazi iz Hrvatske. Slažem se da treba regulirati i ovaj di koji ljudi na malo izvlače oz Hrvatskih šuma ali vrlo veliki problem je taj da naša sirovina odlazi i da na njoj visoku dodanu vrijednost stječu neki drugi a to se vidi po dražbama koje se organiziraju. Ako je netko spreman za neka debla platiti po 10 tisuća eura onda se zna koliko je ta sirovina vrijedna. Zahvaljujem predsjedniče, uvaženi državni tajniče Kraljičak. Pozdravljam ovaj zakonski prijedlog prije svega i kao saborski zastupnik, kao šumar i kao pripadnik tzv. šumarskog lobija u kojem vrlo često čak i u ovom Visokom domu čuti neopravdane nekakve negativne kritike i komentare. Upravo ovakva zakonska rješenja zapravo na ruku idu svim onima koji drvo i proizvode od drveta u promet stavljaju na jedan legalan i propisan način. Trebalo bi nam svima biti poznato i jasno da sva drvna sirovina koja je posječena na državnim šumama i na onim privatnima gdje postoje važeći programi gospodarenja odnosno gospodarske osnove je strogo evidentirana, propisana i dalje popraćena u prometu nizu drugih dokumenata. Nažalost pojedini trgovci ili ajmo to tako reći, prekupci drvetom su ti koji stvaraju jednu određenu negativnu sliku o šumarsku iako nažalost sa tim šumarstvom vrlo često nemaju nikakvih dodirnih točaka. Vjerujte mi da i poduzeće Hrvatske šume a i svi oni poslovni subjekti koji se bavi prometom drva i drvnih proizvodima itekako pozdravljaju ovakav zakonski prijedlog jer on zapravo samo njima ide na ruku. Ono što me zanima jest stručni nadzor odnosno provedba ovog zakona odnosno ima li ministarstvo i carinska uprava dovoljno ljudi za kvalitetnu provedbu ove uredbe te imamo li možda podatak kolika je količina drvne mase koja je uvezena iz zemalja izvan EU-a a koje se nalaze u našem okruženju? Hvala lijepo. Idemo na petu repliku, poštovani kolega Lovrinović, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. I pozdravljam gospodina državnog tajnika Kraljičaka i njegovu suradnicu. Ja bi postavio dva pitanja. Vidite mi stalno u ovaj Sabor dobivamo izmjene zakona da se uskladimo da EU direktivama i ovo su očito dvije mjere da se zaustavi nezakonita sječa šuma. Ali ja sam očekivao od vas, gospodine državni tajniče da iznesete neke podatke, koliko je to prisutno u Hrvatskoj, koliki je iznos procijenjenih gubitka hrvatske države, Hrvatskih šuma zbog toga što se nezakonito sječe šuma? Molim vas iznesite te podatke. Jer nema puno smisla usvajati neke direktive ako ne znamo što se u državi dešava. Dakle trebaju nam ti podaci. Ali s druge strane, pa nama ljudi, ovaj zakon skoro da i nije potreban. Pa imamo legaliziran način prodaje jednog od najvećih hrvatskih bogatstava, to su šume na način da se prodaje drvo osjetno ispod tržišne cijene po tzv. kontingentima ali način dodjele tih kontingenata je krajnje upitan i Hrvatske šume i tu proceduru doslovno treba uzeti kao vreću, protresti jer tu se očito stvaraju mjesta za moguće koruptivne aktivnosti pa prema tome ako vi možete nabaviti drvo na takvoj jednoj licitaciji, valjda po babu i po stričevima onda ne trebate nezakonito sjeći šume.

Idemo na zadnju repliku, poštovani kolega Panenić, izvolite. Hvala lijepo.

Ono što fascinira, da nakon cijeloga niza godina gdje vidimo da problem oko raspolaganja drvom je jedan od ključnih, gdje cijelo vrijeme nadovezuju se određene korupcijske afere, gdje se proziva kroz medije, gdje kad pogledate samo kad stavite u Googleu vidjet ćete svake godine praktično izlaze neke nove stvari koje su uvijek vezuju na jednu te istu temu. I na kraju što? Mi zapravo čekamo da dođe određena direktiva EU-a pa da kažemo to ćemo mi kod nas implementirati, imat ćemo nakon toga bolje zakonodavstvo, riješit ćemo određene probleme koje smo već i ranije mi znali ali nismo ih potaknuli na taj način.

Čak u nekom budućem vremenu možda postavljamo i standarde za postupanje Europskoj komisiji ili ono što imamo u našem zakonodavstvu da je jedan nadstandard na ono što komisija utvrđuje kao jedan kompromis između zemalja članica.

U jednom trenutku kada komisija raspravlja o tome da stvarno imamo dobru poziciju koju možemo uputiti i prema komisiji i reći da ovi standardi koje mi primjenjujemo donose dobrobiti. Jednom postanimo lider. Na ovaj način uvijek smo oni koji pratimo i čekamo i uvijek se postavlja pitanje da li je taj odmak radi želje određenih skupina da se zapravo ne promijeni. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ako ne onda otvaram raspravu, prvi na redu je Klub zastupnika SDP-a, poštovani kolega Domagoj Hajduković, izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče, uvaženi državni tajniče, Kraljičak, kolegice i kolege. Prije svega, počeo bi od zadnje rasprave, odnosno, replike, koju je izrekao kolega Panenić i tu se moram složiti u onome smislu, kada govorimo o našim stavovima u Europskom parlamentu i pred Vijećem EU, tu često ova parlamentarna komponenta izostaje. Parlament može i treba dosta toga reći o našim stavovima koje zauzimao u Bruxellesu. Bojim se da tu premalo koordinacije postoje. Postoje i koliko ja znam, ni jedan odbor, ne raspravlja o stavovima koje Vlada zauzima u Bruxellesu, s iznimkom Odbora za europske poslove, koji se o nekim stvarima očituje. Tu praksu treba mijenjati i treba parlament uključivati, to je uostalom i preporuka Europske komisije, da se nacionalni parlamenti što više uključuju kao legitimni predstavnici svakog naroda i svake države u ovaj proces. Druga stvar, kada govorimo o gospodarenju šuma u Hrvatskoj i kada uzmemo u obzir činjenicu da 75% površina pod šumama je u vlasništvu države, odnosno, njen gospodar je Hrvatske šume. Moram izraziti zadovoljstvo da ne upotrebom neku jaču riječ, što je konačno, nakon, gotovo 2 g. možda i više, imenovan je nadzorni odbor Hrvatskih šuma. Dakle, da netko postoji, tko nadzire poslovanje toga društva. I ne samo da je imenovan, nego je uprava i nadzorni odbor, konačno unesen u sudski registar kolegice i kolege, nakon 2 g. I opet se moram zapitati, kakav primjer država daje, našim poduzetnicima, koju svaku promjenu u društvu moraju upisivati u sudski registar, naravno iznositi troškove, koje to nosi. A s druge strane država to ne radi. I država se odnosi vrlo neodgovorno, prema jednom od strateških resursa koje imamo, a složiti ćemo se da su to šume.

No vratimo se na predmetni zakon, dakle, rečeno je da je ovo prijedlog zakona, kojim se osigura provedba niza uredbi EU, kojima se kontrolira drva i proizvodne potreba. Kolege su već spomenule da tu postoji čitavi niz problema i ja sa perspektive Kluba zastupnika SDP-a mogu reći, da se nadamo da će ova zakonska inicijativa pridonijeti uvođenje više reda na tržište. Kao što sam rekao, šume u RH, se prostiru na 47% kopnene površine, te su samim time izuzetno važne, ne smo gospodarski, nego naravno i ekološki, a i kao strateški resurs, kojima RH raspolaže. Od navedene površine, 75% su šume u vlasništvu države i 25% su šume sa pravom vlasništva, odnosno, kolokvijalno bi to rekli, to su privatne šume. Uslijed krize i nedostataka drvne sirovine kao i male cijene drvnog materijala u odnosu na okruženje, sve veća potražnja je za drvnim materijalom, o čemu svjedočimo iz dana u dan. A samim time, se i poveća i pojava bespravne sječe, posebno u šumama s a pravom vlasništva, odnosno, privatnim šumama. Ne želim generalizirati, ali moram se osvrnuti na činjenicu, da su neki privatni vlasnici, odnosno, privatni eksploatatori šuma, često loši gospodari šuma, da ne vrše pošumljavanje, ono što Hrvatske šume rade i da ne paze na ovaj strateški resurs. Ako uzmemo u obzir da je 25% naše površine pod šumama su upravo takve šume, tada nam, ukoliko ne uvedemo vrlo stroga pravila i vrlo stroge kontrole, na neki način prijeti i ekocid. Ovim zakonom, kao što je državni tajnik i rekao, osigurava se uvoz drva i proizvoda proizvedenih iz drvne sirovine, koja je zakonito podsjećana u zemlji porijekla, te se regulira praćenje prometa istih u cilju stavljanja na minimalnu mjeru promet drvnog materijala, nezakonito posjećenog drva ili proizvoda koji potječu od nezakonito podsjećenog drva, na način da svi čimbenici u lancu opskrbe budu u sustavu slijedivosti drva i proizvoda i drvnih proizvoda, što znači da se u svakom trenutku može odrediti porijeklo drva, te gdje su proizvodi prerade tog drva završili, odnosno, što se s tim dogodilo i što je od njega napravljeno. Držimo da su nadležna tijela u zakonu dobro određene, a obzirom dakle, na ovo sve što sam rekao prije, a to je da vrijednost šuma i šumskog eko sustava, ne samo za RH, nego šire, te važno sprječavanje bespravne siječe i korištene tako dobivene sirovine, visina kazne je po našem mišljenju primjerena. Dakle, onih kazni koji su predviđeni u zakonskom prijedlogu. Stoga, u ime Kluba SDP-a mogu reći da ćemo u prvom čitanju podržati ovaj zakon. Vjerujem da će iz iz rasprave u ovom Domu, vjerojatno doći do manjih izmjena, ali koje će, nadamo se ići samo u poboljšavanju, u smjeru poboljšavanja ovog zakonskog prijedloga i uvođenje reda na tržištu drva i drnih proizvoda u RH. Izvolite. Hvala lijepo poštovani kolega Hajduković, evo ja bi samo jedan ispravak vašeg navoda koji se odnosi na stajalište i traženje komunikacije oko stajališta Vlade RH. Ja moram reći da je ispred saborskog Odbora za poljoprivredu smo tražili upravo oko toga da raspravljamo, što je na kraju i obaveza Vlade RH, sukladno Zakona o suradnji i Hrvatskog sabora i Vlade u europskim poslovima. Evo, jutros na saborskom odboru, smo raspravljali o ko stajališta RH, koji će biti iznesena, prema tome, smatram da je bitno da upravo ta parlamentarna razina, bude što više uključena, jer razina Vlade, naravno ona je izvršna i s druge strane i ekvivalenti europskih … [[Govornik se ne razumije.]] znači europskih parlament oni imaju komunikaciju i prema Hrvatskom saboru i tijelima Hrvatskog sabora. Prema tome, oko toga stajališta i na vijeću ministara su izuzetno bitno i za nas i treba ih raspravljati. Nažalost, ono što vidimo da na sjednicama, to je sastavni dio zatvorenoga dijela sjednice Vlade, ali smatram da bi ipak trebalo doći da se o tome razgovara i u Hrvatskom saboru i na jednoj ako treba, ako mora već biti i zatvorenoj sjednici saborskog tijela koje bi bilo nadležno za taj dio.

Uvaženi kolega Panenić, prihvaćam ispravak s time da sam se ja ogradio, rekao sam koliko ja znam. Doduše Vlada nas je izvještavala o rezultatima rasprava u Bruxellesu ali nisu to radili prije zauzimanja stava. I apsolutno se slažem da je to praksa koju trebaju slijediti svi odbori. Odbor za poljoprivredu je poseban odbor budući da je zajednička poljoprivredna politika izuzetno važna u EU, čini jedan ako ćemo financijski govoriti najsnažniju financijsku omotnicu u europskom proračunu. I pozdravljam apsolutno vašu proaktivnost i spremnost Vlade da na taj način radi i da se saborski odbor konzultira. I stoga mogu izaći samo kvalitetniji stavovi koje će Vlada braniti u Bruxellesu, a tim više kao što ste govorili i u prvoj replici. I Hrvatska može nametnuti možda teška riječ, ali povesti Uniju ili dio mnijenja EU onaj politički u smjeru koji najbolje odgovara i našoj poljoprivrednoj proizvodnji, dakle RH kao takvoj. Hvala. Izvolite. Hvala predsjedniče Sabora. Kolega Hajduković, rekli ste da Hrvatske šume su odnosno šume su nacionalno blago koje treba čuvati i tu se sa vama slažem. A činjenica da je često prisutna kritika od lokalnog stanovništva, od nas koji živimo u šumi, sa šumom da se prekomjerno siječe, da se taj etat koji je predviđen za sječu ponekad običnim ljudima čini prevelikim pogotovo kad to pogledate da ostanu goleti, da sigurno ljudima treba se približiti na način da se komunicira sa lokalnom zajednicom i da se i ono što je često prigovor uništeni poljski putevi, lokalne ceste od strane onih koji prevoze drvnu masu vrate u prvobitno stanje što često nije slučaj. Ali spomenuli ste i problem privatnih šuma i želio bih još jednom istaknuti jednu pogrešnu odluku da se ukine šumarska savjetodavna služba, jer sad trenutno su privatni šumoposjednici upućeni na licencirane izvođače. Ima dosta prigovora s terena i to sigurno nije dobro rješenje, pa i u kontekstu ovoga zakona da bi napravili bolju kontrolu nad sjećom privatnih šuma i provozom, odnosno prometom drva i proizvoda od drva mora se vratiti ovaj posao ljudima koji znaju to, a to su magistri šumarstva.

Kolega Vlaović, ja ću ponovno ponoviti ono što sam rekao da su, dakle ne mogu govoriti o apsolutima, ali Hrvatske šume su u pravilu dobar gospodar i brinu se o šumskom fondu. Dakle, rade se redovita pošumljavanja, siječe se planski, dakle po pravilima struke i pazi se, dakle čuva se šumski fond, odnosno čuvaju se naše šume. Ali na žalost primjere koje sam čuo su uglavnom loši i zbog toga treba uvesti dodatne kontrole i postrožiti kontrolu, prije svega prometa drvne građe. Jer do mene su stizale različite informacije i o trupcima za koje, dakle nisu, nije postojala potrebna dokumentacija koji su se izvozili i slično. Dakle, mislim da je u interesu države prije svega da se ovo stavi pod maksimalno moguću kontrolu i kazne koje su predviđene ovim prijedlogom zakona koje su možemo reći za neke hrvatske prilike visoke.

Evo idemo na drugu raspravu, Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista poštovani kolega Tomislav Panenić. Izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče, poštovani državni tajniče, predstavnici Ministarstva poljoprivrede, kolegice i kolege. Danas gledajući temu zapravo dotičemo se jednoga dijela stabla kojega možemo naći u prirodi. malo se vratimo nazad koliko nastaje brojnih situacija u kojima i ovdje raspravljamo i na saborskom odboru i na tematskim sjednicama. Ak ste popratili šume, pogotovo one najvrijednije, a to u Slavoniji je šume hrasta. Dolazi do problema da nema više žira, nema materijala za obnovu nakon sječe. Evo to je jedna prirodna nepogoda kojom dolazi do ugroze, zapravo budućeg razvoja šuma, smanjuje se mogućnost povećanja, zapravo kvota koja je u svim, naglašava se kako čak i nelegalno rastu, ali onaj legalni dio bi mogao i u ovom iznosu koji je sada biti ugrožen. Ovisimo o fenomenu prirode i na njega pokušat će struka dati odgovor i naravno voditi računa. E onda se vraćamo na ono o.k. tu negdje gdje priroda staje dolazi čovjek. Čovjek često svojim postupanjima napravi veće štete nego što može se dogoditi takva prirodna neka nepogoda. Ako pratimo, znači dotakli smo se lista kao nečeg što drži to drvo, ali onda kada dođe čovjek u okviru plana jednoga koji struka je odredila napravi sječu, izuzme se stablo. To stablo ide u preradu i mi danas govorimo o proizvodima upravo iz toga stabla koja je jedna od najvrijednijih dijelova.

I naravno da suočavanje sa rješavanjem tog problema izaziva i političke brojne dvojbe i političku odgovornost o kojoj treba naći rješenje. Sve ove godine unatoč tome što cijelo vrijeme komunicira se problem niti HDZ-ove vlade niti SDP-ove vlade nisu adekvatno odgovorile, ne samo da nisu odgovorile nego prozivajući jedni druge upozoravali su na iste probleme koji su sami na kraju prije ili kasnije provodili. Raspodjela kvota postaje jedno od tema koja je cijelo vrijeme prisutna. Evo pratili smo nedavno snažne apele vukovarskog gradonačelnika koji je apelirao da se jedan dio kvote preraspodjeli, da se na lokalu prerađuje da bi mogao Vukovar možda biti dobro odredište za preradu. Naravno da svatko gledajući svoje interese boreći se u tome pokušava spriječiti nešto što bi njemu načinilo određeni nedostatak. Vidimo u zadnje vrijeme to je nestalo sa dnevnog reda, nismo nikada dobili čist odgovor što je s time, što je s tim zahtjevom, da li će se on realizirati, neće realizirati, da li će biti investitora, neće biti investitora ali nebitno od toga treba napraviti ipak odmak i razumjeti da ljudi ako je to u Vukovaru, a isto tako ja dajem pravo i u bilo kojoj lokalnoj sredini koja je okružena šumskim bogatstvom, žele imati preradu u svojoj neposrednoj blizini da ne bude samo da ovise o onoj naknadi koju dobiju za to što imaju šume na svom području nego žele imati i svoje tvrtke, žele imati zaposlenike, žele imati razvoj i to je sve legitimno. Pa legitiman je i taj zahtjev grada Vukovara, ali isto tako je legitimno da se zna konačan odgovor, da li je to 50, 10 ili ništa. Naravno da rješavanje ovoga problema zateklo je i nas kada smo bili dio vlade, kada smo imali ministra. I tražilo se zapravo promjene u upravi šuma gdje smo mi bili suglasni idemo u promjenama. Međutim tadašnji dogovor sa, razgovor ne dogovor, do dogovora nažalost nije došlo sa našim partnerom HDZ-om, iznjedrio je novi problem. Kandidat za upravu šuma je bio gospodin Božidar Longin onaj kandidat od koga se nije odstupalo, koji je kao takav morao biti sadašnji zadarski župan. Ali ja bih samo upozorio razloge radi čega mi nismo mogli prihvatiti takvo rješenje. Znači da prihvatimo da u upravu šuma dođe čovjek koji je od Hrvatskih šuma dobio otpremninu 60 tisuća eura koji je bio u vrijeme Sanadera član uprave šuma, da prihvatimo to da mu je sa police životnog osiguranja koje su mu plaćale Hrvatske šume isplaćeno kao bivšem članu još 42 tisuće eura, da prihvatimo čovjeka kojega istražuje USKOK u brojnim postupcima i druge postupke koje mogu sada nabrajati ovdje. I onda kaže zašto niste nešto promijenili, upravo radi toga što ta promjena nije vodila rješavanju problema koji je cijeli niz ovih godina postojao nego bi se otvorilo samo novo područje za optužbe i nas kao političke opcije da smo poklekli pred istim tim lobijima i nije nam ulijevalo povjerenja da će u budućem vremenu biti određene promjene. Vidimo da i za vrijeme SDP-ove vlade kada je ministar bio Tihomir Jakovina da su jasno upozoravali njihovi čelni ljudi da je da su Hrvatske šume bile bankomat HDZ-a, ali onda kada su preuzele upravljanje u kom smjeru se otišlo? Imali smo jedno posebno izvješće koje je ukazalo na probleme u poslovanju Hrvatskih šuma gdje je procijenjeno da su Hrvatske šume određenim ugovorima oštećene za 400 milijuna kuna. Što se dogodilo sa tom inspekcijom koja je to utvrdila koje odgovore smo mi dobili, što će biti sa svim onim što je gospodin Ivan Pavelić provodio u svoje vrijeme? Nema odgovora. I sada vratimo se i na onu treću komponentu ovo sve ostalo možemo tako komunicirati i apelirati i moliti i očekivati da će ipak doći do značajne promjene i da će ti problemi ipak jednom uspjet se razriješiti i da neće ostati trajan spomen na afere i da Hrvatske šume stvarno budu poduzeća koja štiti interese Hrvatske, hrvatskog naroda i na kraju čak i ono okolišne interese. Prateći svaku godinu vezano za nastojanja našeg stanovništva da dođe do ogrjevnog drva vidimo i tu silne probleme koji nastaju. Prvi problem je da je poskupljenjem plina koji je jedno vrijeme bio povoljan resurs došlo do tranzicije, ljudi su se vratili sa potrošnje plina kao glavnog energenta na drvo. Kolika je ta potražnja porasla? Sigurno ne toliko koliki su naši kapaciteti. Ali se onda dogodio novi problem, toga drva u šumama više nema. netko je to drvo već ugovorio, drvo je otišlo za energane koje ostvaruju poticajne cijene struje. Ovdje smo raspravljali o poticajnim cijenama struje o onome što će hrvatski građani morati plaćati i to ostaje trajni spomen na ugovore koji u dobrom dijelu, neću reći svi, ali jedan dobar dio njih je izrazito bio nepovoljan. S druge strane, sekundarni efekt kojega često nismo spominjali, a to je nedostatak drvne mase koji više nema upravo za one koji su od toga ovisili. Sada otići i pripremiti drvo vidimo da postaje veliki problem gdje cijene kubika ove zime su dosegle i 400 kuna po kubnom metru. Time smo direktno ugrozili standard našeg građana. I vodeći jednu odgovornu politiku sigurno bih oni koji predlažu određene mjere uvidjeli ne samo direktne posljedice svoje odluke nego i ovakve indirektne. Nažalost, izgleda da treba proći određeno vrijeme, da se treba pojaviti određena politička skupina koja neće podlijeći takvih pritiscima da bi na ove probleme upozorile i zahtijevale od svih koji donose odluke da razmišljaju o apsolutno svim efektima a ne samo onima koji možda su i zgodni za komuniciranje ili oni koji direktno proizilaze. Evo nedavno promatrajući aferu koja je nastala oko tvrtke GIRK-KALUN oko odvoza otpadnoga mulja iz kanalizacije, možda netko nije primijetio jednu interesantnu izjavu vezano uz to. Raspravljalo se i na skupštini Šibensko-kninske županije o navedenom problemu pa je župan Pauk na skupštini izjavio da ta tvrtka u svojoj energani, sjećate se da je bilo, da bi oni trebali to spaliti taj mulj da oni u svojoj energani spaljuju ogrjevno drvo. Meni je to zapelo za oko, znači ne da spaljuju ovo ili ono ili neki otpadni ili to, nego oni spaljuju ogrjevno drvo, ono ogrjevno drvo koje građanima nedostaje, koji su građani tražili, skupo na kraju platili, oni su ga tamo spalili i onda jedan političar izjavi, upravo to potvrdi, upravo se to godilo. Znači ne možete doći do drva, njega je već netko spržio da bi ostvario dodatan neki svoj cilj koji sigurno nije u interesu niti građana niti društva u cjelini. I zato ovaj zakon, on je zapravo, jedan dio cjelokupnog problema kojega možemo razmatrati. I upravo u svojoj replici sam naznačio da mi moramo značajnije utjecati na postupanje sa drvnom masom kao resursom, da to mora biti jedna integrirana politika koja više neće dozvoliti nastajanje ovih silnih afera a ja sam možda dotakao samo jedan djelić, onaj mali koji je možda bio i najzvučniji ali nisam ni toliko duboko ušao jer onda bi mogla moja rasprava trajati ne ovo dozvoljeno vrijeme 15-ak minuta nego bi mogao praktično cijeli dan pričati o jedno te istom problemu i nadam se da ćemo postaviti u ovom Saboru uz prijedlog ove Vlade zakone koji će biti nad standard nad ovo što danas usvajamo i da ćemo postati jednom kvalitetan, pravi primjer u EU kako se upravlja vlastitim bogatstvima, ne samo drvom kao takvim nego evo imali smo sada i vodene resurse u kojima ima brojnih polemika, upravljanja, zagađenja oko Cetine, Peruče i svega ostaloga. Prema tome, utvrdimo stvarno već jednom da želimo zaštiti određene resurse kao nacionalni prioritet pa onda ćemo svi zajedno sigurno biti jedinstveni u tome što će postati Ustavom štićena kategorija a što ćemo štiti i pojedinci svaki svojim postupkom a pogotovo na odgovornim funkcijama koje upravljaju tim resursima. Kolega Bulj, evo ovako, znači dati ćemo sada 5 replika imamo pa ćemo poslije toga onda ići na stanku. Kolega Bulj je najavio stanku, bude objasnio zašto ali samo prvo idemo odraditi 5 replika imamo. Prvi je poštovani kolega Sladoljev. Poštovani kolega Panenić, govorili ste o jednom centraliziranom sustavu koji imamo, spomenuli ste primjer Vukovara. Ja ću spomenuti jedan drugi primjer koji je možda još izraženiji a to je primjer Delnica i Gorskog Kotara. Dakle to je jedan prekrasan kraj koji je zapravo, dakle prepun i bogat šumama. I razgovarajući sa tim ljudima, konkretno i sa gradonačelnikom Delnica prije negdje otprilike godinu dana, rekao mi je jednu zapravo šokantnu stvar. Dakle nama su uzeli kruh iz usta, dakle uzeli su nam naš prirodni resurs. I usporedio je to zamislite da Dalmaciji tako uzmu kao što su nama uzeli drvo uzmu marikulturu, da se ne možemo više baviti marikulturom. I onda se čudimo da iz takvog jednog prekrasnog kraja kao što je Gorski Kotar ljudi iseljavaju. I još mi je spomenuo dakle ne samo da su nam uzeli dakle drvo, dakle to je naš prirodni resurs od kojeg mi živimo nego ti veliki koncesionari sa svojim golemim šleperima koji voze to drvo uništavaju ceste a zapravo ne dobivaju od dakle države nikakvu naknadu za uništavanje tih cesta. I zapravo ne samo da Gorski Kotar od svog drva nema koristi nego zapravo imamo sada sustav koji nije ni kontroliran, koji je zapravo centraliziran i koji zapravo za lokalnu zajednicu ima štetu a ne koristi. Poštovani kolega Sladoljev, definitivno da u uvjetima kada nemamo nacionalnu strategiju upravljanja upravo takvim jednim bitnim resursom da onda sve inicijative mogu proći. I onda se i mogu pojaviti veliki igrači jer moramo biti svjesni da uspostaviti proizvodnju na jednoj lokaciji je sigurno jednostavnije pa nakon toga dovoziti drvnu masu na tu lokaciju nego uspostavljati niz proizvodnih pogona ponajprije RH gdje se nalazi drvna masa. Nitko ne sagleda zapravo probleme lokalne zajednice. Jer naknada od upravo korištenja šuma dolazi samo u onome trenutku kada se vrši sjeća pa se izračuna količina i to se uplaćuje u taj lokalni proračun, to je sporadično, znači jednostavno ne možeš na to računati kao jedan kvalitetan prihod, ne možeš planirati razvoj lokalne zajednice na nečem što je šumsko bogatstvo koje bi trebalo biti zapravo konstantan priljev kojim ta zajednica se razvija. Pa i ovo oštećenje infrastrukture kao što je cestovna definitivno zahtjeva programe koji su svake godine prisutni. I onda se čovjek pita da li taj prihod uopće pokrije i taj trošak ili opet se pojavljuje čelni čovjek te lokalne samouprave koji opet dolazi u neko hrvatsko ministarstvo, tamo se mora prijavljivati, moliti da je njegovo područje prioritet a s druge strane osigurao je financiranje državnog proračuna kroz neke druge modele na osnovu te drvne mase koja je izuzeta.

Druga replika, poštovani kolega Lovrinović, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Uvaženi kolega Panenić, slušao am vaše izlaganje, činjenica da nemamo strategiju gospodarenja hrvatskim šumama je kao što kažete krajnje zabrinjavajuće. I ja sam dobivao proteklih godinu dana iz područja Banovine, Gorskog kotara, Bjelovarsko-bilogorske županije određene dopise o tome kako se devastira i nezakonito sječe šuma, čak su mi slali neke fotografije. Mislite li vi da je taj izostanak strategije gospodarenja slučajan ili je on dio sustava poslovanja proteklih Vlada i ljudi koji su upravljali tim resorom? Šume kao znamo čine 48% površine Hrvatske i one su zaista jedan od najvažnijih resursa koje imamo, a evo kada vidimo i pošto se prodaju na tim, maloprije ste spominjali kako se kome dodjeljuju određeni kontingenti drveta pa smo spominjali Vukovar pa i ucjene stranih investitora koji traže određenu količinu šuma će napraviti tamo i tamo neku preradu, što vi dakle mislite o tome je li ovo slučajno da nema strategije ili je to možda strategija poslovanja? Poštovani kolega Lovrinović, već smo toliko iskusni u ovome iako nismo tako dugo da znamo da slučajnosti nema više. Zamislite samo idealnu situaciju u kojoj bi se radio godišnji plan siječe šuma, u kojem bi bilo jasno naznačeno s kojeg područja ta šume ide, gdje bi bio prijedlog kome ide upravo ta masa pa da se uključi predstavnike lokalne zajednice da oni o tome rasprave, da oni vide točno koliko će se rezati, da vide kome to ide, što se planira s tom masom. Zamislite tu transparentnost. To je nešto što ja se bojim da nitko ne usudi se od onih koji upravljaju trenutno s tim resursom ni pomisliti jer bi stvorilo niz problema za planove koje trenutno imaju. Ali s druge strane jednom ćemo do toga morati doći. Pritisak javnosti i nas koji ovdje zastupamo upravo tu javnost koja želi tu promjenu raste.

Hvala lijepo potpredsjedniče. Poštovani kolega Panenić, evo mi imamo na stolu zakon koji prenosi jednu uredbu, dakle iz EU-a koja nastoji regulirati neka pitanja. Međutim vi ste iznosili u svom izlaganju pojedine primjere. Ja se pitam, evo i vas na koncu, s obzirom da Hrvatska, svi znamo je iznimno bogata šumom, dakle gotovo 50% površine je pokriveno šumom, to je iznimno vrijedan resurs. Resurs koji omogućuje puno toga, dakle ako ćemo o bilancama stakleničkih plinova on je iznimno ovdje bitan, resurs koji ima značajan godišnji prirast koji daje taj potencijal za gospodarstvo i koji evo čuli smo iz vašeg primjera, pokazuje da smo mi u Hrvatskoj prilično loši gospodari tim resursom, to je nama dano na upravljanje, mi nismo to posadili i na koncu ispada da ne znamo niti pravilno na opću korist, na poticanje lokalnog gospodarstva time upravljati. Pa me zanima mislite li da ima li uopće nada će se hrvatska politika riješiti, ograditi od pojedinaca koji čine nepravilnost u tom sektoru i šta uopće znači ova uredba u pozitivnom pomaku, dakle situacija u Hrvatskoj po pitanju šumskog gospodarstva? Hvala lijepo. Kolega Dobrović, uvijek su nam puna usta i spravom kada razgovaramo o našim resursima koje imamo, spominjemo evo kako i šume i površine koje su zastupljene u Hrvatskoj, spominjemo npr. i vode koje su isto tako zastupljene i onda upravo dolazimo do problema našeg strateškog okvira kojim ćemo upravljati u budućem vremenu sa nečim što, sami ste rekli, nismo sami zaslužni što to postoji ali ćemo biti odgovorni u budućem vremenu više biti resurs kojim ćemo se moći ponositi. Naravno da interes svakog društva je da resurse koji su uvijek a vidimo i u budućem vremenu da se nagovještava, uvijek su kak bi rekli ograničeni, upotrebljavan na najefikasniji način. Naravno da mi moramo težiti da i upravljanje sa drvnom masom bude takvom da iskoristimo i onaj zadnji kubni milimetar te mase da donosi što veći prihod ovome društvu. Na ovaj način, do sada što je pokazala praksa, definitivno, da to ne ukazuje, da ćemo u tome smjeru ići, nego ćemo postati baza, za iskoristiti ono što je najvrijednije. Kada bismo samo vezali, da korištenje te najvrijednije dijela mase, mora biti vezano i uz korištenje i onoga manje vrijednoga, onda bi učinkovitost bila puno veća. Ali i to je sada nekada evo, u razgovoru sam to i u svom govoru i napomenuo, upitno, kada je i ono što pripada nekom otpadu, počinje biti problem. Problem za stanovnike, koji bi to koristili kao ovrelnu masu, s druge strane, druge koji bi to koristili, kao energetsko govorio za energane. Onda vidimo da jednostavno nemamo niti politiku, niti, političari bi trebali o ovome raspravljati, trebali smo to prebaciti na struku, a onda odgovornost struke bi bila ipak značajnije veća, nego što je politička odgovornost, pa čak i ovdje u ovom Domu gdje sjedimo. Sljedeća replika, poštovana kolegica Božica Makar. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Panenić. Vi ste u svojoj raspravi konstatirali mnoge probleme vezane uz Hrvatske šume, iako to nije direktno vezano uz ovaj zakon, ali s obzirom da 75% šuma je u vlasništvu Hrvatskih šuma, dakle i tu postoji određena povezanost. Hrvatske šume su i do sada vodile dosta brigu što se tiče sljedivosti, označavanja i svega ostaloga. Međutim, da u Hrvatskim šumama, postoje veliki problemi, tu se apsolutno s vama slažem. I sad gledajući s pozicije finalista ili pilanama, sigurno postoje različita mišljenja. Svi oni koji imaju pilane, u neposrednoj blizini šuma, smatraju da one trebaju imati apsolutni prioritet. I sve je to ok, do onog trenutka, kad bi te daske izašle iz pilane i kad bi otišle našim finalistima. Međutim, u pravilu većina takvih dasaka izlazi na vanjsko tržište gdje se prodaje. Naši finalisti, opet, koji imaju instalirane kapacitete pilana, smatraju, da oni imaju prioritet i kad prodaju proizvod na stranom tržištu, da ima, proizvod dodanu vrijednost, da zapošljavaju više ljudi i tu je vječiti problem. Da trebamo donijeti jedan cjeloviti zakon i to sagledati. Međutim, mene sad zanima, konkretno, vi ste kritizirali i Vladu HDZ-a i Vladu SDP-a. Ja se slažem da je bilo puno problema.

Ja sam i u svome govoru upravo napomenuo probleme koji su nastali oko samog modela promijene uprave šuma za koji su smatrali da ne može voditi politiku Vlade koju su tada činili HDZ i Most. Međutim, tu nije bilo razumijevanja, otvaralo se potencijal za novi problem, na kojega nismo bili spremni bili tada prihvatiti. I upravo kako provoditi politiku, ako alat kojim se treba provoditi ta politika, neće biti odgovoran prema Vladi koja želi promjenu. I naravno da onda tu nastaju problemi koji se nisu uspjeli razriješiti tijekom mandata kada evo i ministar Romić bio ministar poljoprivrede.

U pravo su i oni plinari koji se nalaze na samom području gdje se šume nalaze. U pravu su i oni finalisti i svatko od njih smatra da mora u tome kolaču imati svoj dio. Ono što bi bilo zapravo interes nas kao društva, je njihovo povezivanje i da oni postanu jedna gospodarska cjelina. Na način kad se prijavljuju za raspodjelu tih kvota, da uvažavaju postojanje i jednih i drugih, da svatko od njih ima svoj dio u tome preradbenom procesu. Da ako jedan pilanar dobiva kao takav u toj jednoj zajednici, određeno drvo, da je već njemu poznato tko je netko tko će nastaviti proizvodnju i kad bismo imali takve hrvatske konzorcije, koji bi se prijavljivali i uključivali i pilanare i kasnije finaliste, onda sigurno ne bi bilo problema oko kvota koje su uvijek nedostatne.

Živog zida, SNAGA-e zatražio poštovani kolega Branimir Bunjac. Izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege. Ovaj tjedan smo već govorili o katastrofalnom stanju u nogometu i u sportu općenito, a evo jučer smo saznali i neke nove podatke za koje mislim da bi javnost trebala znati, jer se ti podaci dakle pokušavaju sakriti. Naime, jučer je na njemačkoj televiziji WRD objavljen film, dokumentarni film koji se zove slučaj Mamić koji objašnjava na koji način se iz hrvatskoga nogometa izvlače novci i tko je u sve to umiješan. Ta tvrtka zove se Rasport menagement. Preko te tvrtke prebacivani su novci na račune u švicarskim bankama, da bi nakon toga sa tih računa novac bio prebacivan na off shore račune u Belize, Panamu, Dubai, Hong Kong i Kingston. Radi se konkretno o stotinama milijuna kuna, a neki kažu da se u cijelom poslu vrti i više od milijarde. Kažu da su šokirane razmjerima pranja novca u kojem su bili suočeni i da im je bilo vrlo teško objediniti istragu, jer je bilo toliko pravaca toga izvlačenja novca, da je to bilo jednostavno vrlo, vrlo teško za pohvatati. Ono što je posebno važno za naglasiti je činjenica da se u filmu direktno iznosi optužba da je ovo pranje novca dozvoljeno zahvaljujući političkim strukturama HDZ-a konkretno Predsjednice Republike što su doista zastrašujuće optužbe na koje bi netko morao reagirati. Kao što znamo u Hrvatskoj se ovo stanje zataškava na način da je zbog ovoga svojedobno smijenjen čak i ravnatelj Sigurnosno-obavještajne službe. Svi znamo za aferu početkom godine zvanu Lozančić, a isto tako vidimo da se vrše napadi i na Povjerenstvo za sukob interesa s obzirom da i ono pokušava svojim slabašnim alatima koje ima na raspolaganju rasvijetliti što se tu točno dogodilo. Žalosno je da znamo, znači ono što sigurno znamo da je do sada već podignuta pravomoćna optužnica za utaju, odnosno krađu 116 milijuna kuna iz Dinama i 12 milijuna kuna oštećenja proračuna. Dok istovremeno gledamo kako taj isti Dinamo ili ako hoćete grad Zagreb nemaju pošteni stadion, oni nemaju pošteni stadion. Pazite jedini grad u Europi, a možda i na svijetu koji nema pošteni stadion je Zagreb i da istovremeno klubovi iz malog albanskog gradića Korča napucavaju taj isti Dinamo ko staru kantu, da niti jedan jedini hrvatski klub ne može prezimiti u Europi već godinama. Nije li to, dakle doista jako loša poruka da u nekakvoj djelatnosti kao što je sport, kao što je nogomet, koja bi trebala biti idealna, koja bi trebala biti savršena, koja bi trebala biti opće ljudska i opće humana mi imamo, dakle takav kriminal da se nad njim zgražaju čak i zemlje koje su članice EU poput, dakle Švicarske, odnosno države Europe razvijene ne samo članice. Dakle, ne znam da li ste pratili ove ankete, doduše neslužbene koje se pojavljuju u medijima. 90% hrvatskih građana, 90% traži da se ovo stanje pod hitno raščisti. Vjerujem da je jako velika većina članova HDZ-a želi da se ovome stane na kraj. A mi istovremeno sada već unaprijed znamo svih 151 zastupnik unaprijed zna kakvi će biti izbori u HNS-u, tko će biti predsjednik, kako će se ponovno dijeliti novac i zaista je jako, jako žalosno da od 21 vijećnika HNS-a čak 11 su članovi HDZ. 11 su članovi HDZ što znači da sav kriminal koji postoji u HNS-u može se pripisati jednoj jedinoj stranci. Niti jedna druga stranka, niti jedna u Hrvatskoj nije prisutna u Hrvatskom nogometnom savezu. Prema tome, sve ove optužbe koje su izrečene, a izrečene su ne od moje strane, nego od strane nezavisnih istražitelja i nezavisnih medija tiče se dakle vas gospodo. Molim vas da radi spasa ugleda hrvatskog sporta i Hrvatske države općenito hitno poduzmete mjere da se ove stvari raščiste i da javnost sazna što je istina. Imamo još jednu stanku u ime Kluba zastupnika MOST-a, poštovani kolega Miro Bulj. Izvolite. Hvala lijepa predsjedavajući. Evo pričekat ćemo nekoliko sekundi da uđu radnici, zaboravljeni radnici Dalmacija vina

Kolegice i kolege zastupnici prije svega pozdravio bih u ovome našem Parlamentu radnike, zaboravljene radnike za koje njihov glas se nije čuo to je radnike Dalmacija vina.

Godinama i prije stečaja su teško preživljavali jer im se nisu isplaćivale plaće. Od 2012. godine nastali su u stečaju troškovi od 74 milijuna kuna, a od vlasnika današnjeg je uplaćeno 70 milijuna kuna. Međutim, potraživanja koja imaju radnici od 64 milijuna kuna nisu dobili niti kune. To je jauk do neba da radnik u Hrvatskoj, a inače u Dalmaciji imamo brojne takve tvrtke, a Dalmacijavino je eklatantan primjer toga. Radnici nude rješenja, ali niko ih ne čuje i kada ih slušaju ne čuju jel ih nije briga onih koji rješavaju, pa ih pozivam da saslušaju rješenje radnika, a ja ću im ga ponuditi. Njihovo rješenje je da će povući tužbu Dalmacijevina prema država jel im je država uzela zgradu koja je bila njihovo vlasništvo u Trajektnoj luci u Splitu koja je sada i komunalni problem, a ona je u visini procijenjena 86 milijuna kuna. to je njihova zgrada, to su zaradili oni i oni prije njih. Međutim, vlada Jadranke Kosor 2010. godine je odlukom tu zgradu oduzela i stavila je u vlasništvo države. Radnici su spremni bez kune tereta države povući tužbu da se vrati njihovo vlasništvo tj. da država ostane vlasnik te njihove zgrade, ali da uplati njihova potraživanja. Radi se o 555 radnika.

Hvarska vinarija, Hvarani premijer s Hvara, premijeru čuj te ljude nude rješenja, ljudi nisu došli ovdje šta im drago doći već su u zreloj dobi, nego da dobiju svoja prava zarađena prava. Očekujem da se očituje premijer Plenković, ministar financija i da se ovaj problem riješi koji je zakompliciran 2010. godine odlukom vlade kad im je otuđena njihova imovina. Ja imam i ugovor gdje je kupljena zgrada '67. godine, zgrada je vlasništvo Dalmacijevina, radnici su spremni povući tužbu protiv države, a da im se isplate njihova potraživanja. Traže svoje pravo na zarađenu plaću. Inače sve što počinje sa Dalmacijom, od Dalmatinke, Dalmacijevina, Konstruktora, dolje su svi ljudi zaboravljeni. I hvala vam radnici što dajete konstruktivna rješenja zbog onih koji su pljačkali imovinu, otuđivali vam i oni koji žele još baciti šapu na vašu zgradu u trajektnoj luci. Hvala vam lijepa u ime svih radnika i radničkih prava, a sram bilo političke elite koje su vas zaboravile. Zahvaljujem kolegi Bulju na obrazloženju stanke.

Imamo nekoliko replika, poštovani kolega Ivan Kirin, izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani predstavnici ministarstva. Uvaženi zastupniče Felak, zakonom o kome se raspravlja usklađuje se zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom EU-a., 2013. godine Hrvatski sabor je donio Zakon o provedbi uredbe EU-a u vezi s trgovinom ilegalnom posječenog drveta i proizvodnje od tog drveta odnosno uspostavljanje iz sustava provjere i kontrole uvoza drva i proizvoda od drva na unutrašnje tržište EU-a. Naš problem je gospodarenje šumama i drvna industrija. Hrvatska izvozi drvnu masu ali nažalost izvozi minimalnu količinu proizvoda od drva. To ovaj zakon ne regulira. Sukus problema je izvoz drvne mase. RH je siromašna drvnom masom. Moje pitanje je zašto je drvna industrija u sastavu Ministarstva poljoprivrede?

Odgovor kolega Felak, izvolite.

Trenutno se nalazi u Ministarstvu poljoprivrede, da li je to baš najsretnije rješenje, ja ću vam reći svoje osobno mišljenje, ja mislim da nije. Mislim da bi trebala biti tamo gdje se nalaze sve industrije a to je Ministarstvo gospodarstva. Što se tiče ovoga rekli ste da smo mi siromašni šumom. Pa na neki način ja bi se i u tome složio s vama, bez obzira što mi stalno govorimo o tome da imamo gotovo 50% površine da je pod šumom i šumskim zemljištem, to je vrlo bitno naglasiti jer oko 2 milijuna hektara o kojima govorimo, preko milijun hektara su šume na kršu gdje de facto nema šume u onome obliku u kojem mi zamišljamo šumu nego su to razni degradirani oblici šume od kojih nikakve ekonomske koristi nema. Po mojim nekadašnjim saznanjima još oko 300 tisuća hektara šume su šume gdje nema gospodarske opravdanosti za njihovu eksploataciju i njihovo gospodarenje, to su više zaštitne šume, znači na takvim ekspozicijama i terenima gdje nema ni dovoljno kvalitetne mase i gdje jednostavno sječa nije ekonomski opravdana i onda dolazimo do toga da sve ga nekakvih 600 do 700 tisuća hektara šuma su stvarne gospodarske šume i stoga mi proizvodimo na nivou Hrvatske nekakvih 5 do 6 milijuna kubika godišnje drvne mase, govorim o državnim šumama ovisno o godini i stvarno ne možemo reći da smo baš prebogati drvnom masom.

Pa uvaženi kolega Felak, na početku ste rekli da se želite vratiti na ovaj zakon i na meritum stvari, niste ni vi mogli kao ni svi ostali da se osvrnete i na probleme u Hrvatskim šumama jer stvarno problemi postoje i to smo svi koji smo sudjelovali ili u raspravi ili u replikama konstatirali. Zakon o šumama, da, potreban nam je ali potrebni su nam i provedbeni pravilnici jer i sad imamo da Hrvatske šume vrše kontrolu isporuke odnosno dodjele kvota određene, postoje višegodišnji ugovori, godišnji, točno pravila po kojima treba igrati. Međutim dovoljno je da pogledamo bilance i račune dobiti i gubitka naših pilanara ili naših finalista i bit će nam se sve puno, puno jasnije nego da se ispunjavaju one tablice koje iziskuju stvarno puno vremena, u koje se ulaže mnogo truda i koje na koncu krajeva ne znam čemu služe jer se mijenjaju podaci svaka tri mjeseca o tome koliko je utrošeno u koji finalni proizvod, na koji način je proizveden do toga da imamo neke čak male poduzetnike koji su uputili dopise Hrvatskim šumama i zamolili da oni to ne mogu sami odraditi nego da su spremni pokriti sve troškove, da netko iz Hrvatskih šuma zapravo dođe do njih i unese podatke iz njegove proizvodnje u te tablice.

Odgovor kolega Felak, izvolite. Poštovana kolegice Makar, ja se slažem s vama. Mislim da smo kao i nažalost u mnogim drugim segmentima hrvatskog društva i ovaj dio previše izbirokratizirali i ljudi i u šumarstvu i u drvnoj industriji se danas puno više bave kojekakvim papirima, izvješćima, ispunjavanjem kojekakvih obrazaca umjesto da su prisutni šumari prije svega u šumi a drvarci u svojim u svojim pogonima ili svojim projektnim biroima gdje bi izrađivali što kvalitetniji proizvod. Slažem se sa vama da bi se kroz bilance i to puno toga dalo odraditi, da ne bi trebalo ispunjavati ove beskrajne formulare. No, željelo se vjerojatno zaštititi jednostavno na neki način da se dođe do nekakvog što pravednijeg načina raspodjele te drvne sirovine. No, svi skupa znademo da se na žalost sve to skupa dosta i izigrava i da bi stvarno trebalo, znači usmjeriti, imati tu kontrolu ciljano da drvna sirovina dolazi stvarno do onih kao što sam rekao koju finalno prerađuju u što većem stupnju finalizacije, a da se ovdje izbjegnu svi oni koji su tzv. prekupci koji ako već ne prodaju same trupce a to želim reći ipak prodaja trupaca nije takova u Hrvatskoj da se izvoze čisti trupci kako se to ovdje stalno govori. Ali dolazi do one samo primarne prerade trupaca, znači i ništa dalje od toga, a to bismo svi skupa željeli izbjeći jer bi na taj način postigli puno dodatnih koristi i velim još jednom slažem se sa vama da bi ovaj birokratski dio trebalo daleko više smanjiti nego što je to sada prisutno. Sljedeća replika je poštovani kolega Stevo Culej, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, kolega Felak složit ćete se sa mnom da poslije Mlečana, Francuza, Nijemaca, gubara, Pepelnice, orkana i pijavica za hrvatsko šumarstvo je bilo štetno i štetnije samo političari i oni koji su predstavljali te institucije. Zašto govorim? Naravno da ih je previše kad je svaka politička garnitura sebi i svojim prijateljima dopuštala kvote koje su im odgovarale, koji su izvozili trupce iz cijele Hrvatske, a najviše iz Slavonije, koji su kao polu proizvod slali naše prirodno bogatstvo, a time opustošili našu Slavoniju i druge dijelove Hrvatske kada samo znamo da u Cvelferiji postoje još samo tri pilane u Strošincima, Gunji i u Vrbanji. Oni žive usred Spačvanskoga bazena najbogatijeg šumom. Njih cijelu godinu grizu komarci, a njihova djeca odlaze autobusima po cijeloj Europi gdje rade isti posao koji ne mogu raditi u svojoj Slavoniji gdje je najkvalitetniji Hrast. Sav ostali postotak završava tko zna gdje, da ne govorimo o zagrebačkom prstenu drvoprerađivača. Zašto zagrebački prsten? Pa upravo zato jer im je tu bilo najbliže gdje će sakriti ono što im je bila i namjera opustošiti naše krajeve tako da su naša sela su prazna, naše šume su prazne, a nije samo izvoz trupaca osnovno i primarno za šumarstvo. Sjetimo se samo jednoga Jakovine i Pavelića koji su uspjeli i šumarstvo izbrisati iz svog resora i sjetimo se Pavelića i njegovih sestrinskih firmi [[Upadica Brkić: Zahvaljujem.]] koje je pokušavao nametnuti. Zahvaljujem kolega Culej. Odgovor kolega Felak, izvolite. Ja sam u svojem, znači govoru rekao da treba naći nekakvu sredinu između toga da se zadovolje lokalni mali proizvođači, male pilane. Ne znam netko je govorio i u Gorskom kotaru. Evo vi sada spominjete Slavoniju, ali ima takovih malih pilana je bilo diljem Hrvatske gdje god malo šumom bogatiji kraj. Ne može se zaobići i velike proizvođače i jasno da jedan od ključnih kriterija koji bi se tu morao primijeniti je cijena, a onda i položajna renta. Jer nije normalno da se nekome danas isplati voziti, znači hrast iz Slavonije recimo od Otoka pa u okolicu Zagreba ili čak i dalje, jer jednostavno nekad cijena kad je cijena bila realna i tržišna to jednostavno cijena nije dozvoljavala. Danas je cijena ispod svih kriterija i isplati se voziti da tako karikiram iz Vukovara i u Split i tamo eventualno piliti, jer je cijena drvne sirovine niska, a već sama primarna prerada dovodi do toga da se na tome može dobro zaraditi. Prema tome, ja se zalažem za to da se namire i mali pilanari koliko je god to moguće i da se zadrži ovo domicilno stanovništvo jer su to obično te pilane i jedini proizvodni subjekti u pojedinim općinama i selima. Ali isto tako da se vodi računa da se namiri i one proizvođače koji finaliziraju svoj proizvod, koji proizvode namještaj i druge oblike finalnog proizvoda, a da se drvna sirovina što manje ili uopće ne dodjeljuje onima koji su tzv. prekupci ili oni koji samo pile i ništa ne proizvode iz tog.

I naravno da se osigura da u prometu na unutarnjem tržištu, gospodarski subjekti i trgovci primjenjujući sustav dužne pažnje, odnosno, sustav sljedivosti, stavljaju u promet i trguju drvom i proizvodima od drva proizvedenim u skladu sa nacionalnim zakonodavstvima, zemlja ne članica EU i država članica EU. Ono što je zapravo suština, kad govorimo prije svega u ovom zakonu, je to da trenutno, da prema procjenama Europske komisije, godišnje milijardu eura se izgubi, odnosno, na prometu znači na crnom tržištu proizvoda od drva i proizvoda od drva. I to je sigurno nešto što treba zaštiti. Zašto? Mislim da je svima jasno da nelojalna konkretnija ruši cijene na tržištu, da sigurno oni koncesionari, koji vode, dakle, govorim ako govorimo o ekonomskom aspektu ovoga zakona, koji će on doprinijeti i će imati bolju poziciju, u daljnjoj proizvodnji drva. I naravno onaj dio koji nije ni malo nebitan, kada govorimo o zaštiti eko sustava, kada govorimo prije svega o nelegalnoj sječi drva. Ovo što ovaj zakon zapravo omogućuje, je da zajedno šumarska inspekcija, sa carinom, koja je do sada imala strogo podijeljeni … [[Govornik se ne razumije.]] dakle, kad se drvo utovari na kamion, onda je pitanje carine, sve … [[Govornik se ne razumije.]] je pitanje šumarske inspekcije. Sada će carina moći zajedno sa predstavnicima šumarske inspekcije utvrđivati točno što se na tim kamionima nalazi, figurativno govoreći. Koja je to vrsta drveta, odakle, itd. jer oni za to nažalost, do sada baš nisu bili previše obućeni ni kompetentni. Ono što je sigurno, smisao širi, naravno da mi moramo zaštiti naše nacionalno bogatstvo, kad govorimo i o šumama, i o vodama i o našoj zemlji i naravno, da iz Slavonije, odakle ja dolazim, imamo upravo svega toga. Ali, nažalost, nikako da krenemo, jačim koracima naprijed. Ono što u jednom dijelu sigurno će pomoći, ali ono što moramo misliti i što sam rekao ranije i kolege su se isto tu više puta oko toga nadovezale, je da mi premalo izvozimo gotovih proizvoda, a prevelik broj sirovina. Kako sad, o kojem predmetu drvnoj građi i drvima, tako općenito govorim i o ostalim sirovinama, koje su atraktivno na europskim i širim tržištima. I to je neki sustav koji ovaj zakon, možda neće direktno utjecati, jednim malim dijelom hoće. Ali jučer navečer, nažalost oni koji rade ovdje i budu cijele dane i do navečer, do pol 11, tako da prate, a bilo nas je svega možda, 6, 7, 8 prije svega tu par kolega lijevo, baš možda 2 predstavnika oporbe, smo imali Zakon o strukovnom obrazovanju, gdje upravo je navedeno.

A najtraženija zanimanja, koja uopće nitko ne upisuju su upravo tesar, stolar.

Zato je onaj jučerašnji zakon koji je bio u prvom čitanju isto bitan, kao i ovaj. znači To je sijalet svih mjera, imali smo jučer i Zakon o minimalnoj plaći, a on sam po sebi neće donijeti nešto, ali to su sve stvari na koje moramo paziti, na koje moramo utjecati kako bi dobili širu sliku. Mislim da prije svega ovaj zakon kada se vratimo na srž će donijeti veći red, osigurati bolji plasman onima koji legalno rade. Naravno kada sam spomenuo milijardu eura na europskom tržištu to nije mala stvar, dio od toga je vjerojatno u Hrvatskoj, ne znamo koliki. Ali sigurno da će to pomoći onima koji rade i zarađuju ja mogu reći ne zakonito, nego pošteno svoj kruh i sigurno da dalje trebamo raditi na način da se to što bolje poboljša i da stimuliramo izvoz gotovih proizvoda i proizvodnju, a ne samo obradu i plasman i izvoz sirovina.

To je ono što mora biti u konačnici smisao svih zakona i našeg djelovanja ovdje u Saboru. Još jednom ponavljam, klub HNS-a će podržati ovaj prijedlog zakona i nadamo se daljnjim prijedlozima koji će ići u tom smjeru. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine Čuraj, rekli ste da nema kadrova u strukovnim školama, da nitko više ne upisuje zanimanje tesar, stolar itd. Pa gdje će raditi? Kolega Culej sada je otišao, rekao je da nema više pilana u Slavoniji, nema više nikakve industrije namještaja, sve je uništeno, sve je upropašteno. Hrvatske šume su jedno visoko centralizirano poduzeće i to uopće ne bi trebalo biti tako. Ja doista ne vidim razlog da se ne ide u smjeru da Hrvatske šume kao jedan državni mastodont prestaju postojati kao takav. Rekli ste sami gdje ima drveta kao jednog obnovljive sirovine u Hrvatskoj, ima u Slavoniji, ima u Lici, ima u Gorskom kotaru, pa dajte to pustite lokalnim upravama da s time upravljaju i da od toga žive. Vrlo je to jednostavno nikakva regulativa tu ne treba biti specijalna, ne trebate biti doktor znanosti da znate da koliko posiječete toliko morate posaditi i uvijek imate taj izvor prihoda lokalnim zajednicama. A u ovom slučaju to je izvor prihoda Hrvatskih šuma, poduzeća koje više nama svoje kamione nego zapošljava kooperante, kooperanti pretovaruju svoje kamione i šlepere, uništavaju ceste iako im je obaveza da ceste odnosno prometnice koje koriste vrate u početno stanje prije nego što su eksploatirali drvo to ne naprave i sve ostane dakle ne da lokalne zajednice imaju koristi od šuma nego imaju čisti trošak, ako ništa drugo popravka cesta koje unište kooperanti Hrvatskih šuma. Ovo je loš zakon, HSS ga neće podržati, molim vas porazmislite o tome da bi Hrvatska posebno regije koje su u problemima kao što je vaša Slavonija mogle jako dobro živjeti samo od prodaje svog drveta. Ovako to njihovo drvo prodaje tko zna tko, nema ništa niti Slavonija, ni Gorski kotar niti Lika nego imaju stranci. Poštovani kolega BEljak. Naravno da svi mi imamo dobre namjere i da svi želimo ono što je najbolje za našu zemlju. Naravno neki nam se putovi malo razlikuju da ne govorimo o nekim načinima izričaja. Prije svega mislim da ste malo ne mogu vjerovati, mislim da je više nehotimične malo uvrijedili naše vrijedne ljude jer imamo i Šumarski fakultet i nije to baš samo tako brinut se o Hrvatskim šumama i svemu, nije samo posjeć pa zasadit i znam da vam to nije bila namjera, ali čisto radi dostojnosti same struke moram to reći. Što se tiče strukovnog obrazovanja, jedan sektor, a to je prije svega građevinski taj koji vapi za stolarima, dakle znamo šta je bilo prije i šta je danas i tesar i stolar u građevini i koliko je on bitan i koliko je ta bitna grana za razvoj građevinske industrije. I apsolutno da sve ono što vi govorite i želite ja mogu odmah potpisati, međutim ovaj zakon konkretno govori o tome da spriječimo one koji kradu našu zemlju, koji kradu i koji su lopovi.

To je srž ovog zakona. Ove ostale probleme sigurno treba staviti na jedan okrugli sto pa vidjeti na koji način mi želimo najbolje pomoći našoj zemlji i na koji način to možemo. Ja sam uvijek za to pogotovo iz kraja iz kojeg dolazim tamo sigurno nije med i mlijeko, a sigurno da ima sve predispozicije da tako i bude. Zahvaljujem kolega Čuraj na odgovoru. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Pa kolega Čuraj evo i vi ste svjesni tu da Hrvatske šume nestaju posebno one kvalitetne, slavonske, slavonskog pravog hrasta je sve manje. S obzirom da živim na rubu Lonjskog polja, to vidim i svojim očima da šume koje su u mom djetinjstvu bile prave šume, pravoga hrasta više nema. U Lonjskom polju raste amorfa upravo zbog lošeg gospodarenja hrvatskim šumama i prekomjerne sječe koje smo svi tu svjesni. Vi spominjete crno tržište, mislim da nije toliko crno tržište problem koliko je problem u lobijima šumarskim o aukcijama drva, neki mogu dobiti, neki ne mogu dobiti od pilanara pa veliki se razvijaju, mali propadaju. S obzirom da znamo da srednje i malo poduzetništvo je to koje pokreće države, a mi na ovaj način to uništavamo jer oni ne dobivaju dovoljnu kvotu drveta da mogu opstajat. Još jedan problem je što naši građani koji žele sami izrađivati ogrjevno drvo, to drvo im se naplaćuje u šumi na panju, znači stojeće drvo po toliko velikim cijenama da im se ne isplati izrađivati drvo umjesto da dozvolimo i smanjimo to siromaštvo i pomognemo ljudima, da im damo nekakvu pristojnu cijenu, mi radije naše trupce po bagatelnim cijenama isporučujemo strancima, susjednim zemljama koje ga melju u biomasu i na taj način od kvote Co 2 sebi odbijaju a ne nama gdje je kod nas to drvo naraslo. Najčešće kamioni na cestama su tzv. šticari koji prevoze trupci, trupci se voze lijevo, desno uglavnom završavaju vani. Naš izvoz je cijepano drvo kao finalni proizvod što mislim da je jako bitno. Slijedeća replika, poštovani kolega Ivica Mišić, izvolite. Hvala potpredsjedniče Sabora. Kolega Čuraj, mi isto potječemo dolje iz Slavonije pa znamo situaciju po prilici kako se to gospodari našim šumama. Vidimo da je sve centralizirano u Zagrebu, Ministarstvo šumarstva što smatram da bi jedan dio ministarstva preseliti u Slavoniju, konkretno u Vinkovce jer znamo da imamo najkvalitetniji hrast u našem dijelu županije, dolje u Evo primjer jedan, ako bi nekakav akumulator Strošincima dolje kod Gunje otišao na traktor oni se moraju obratiti Zagrebu i onda Zagreb mora odobriti, to je proces nekih 6, 7 dana da bi se traktor pokrenuo i stavio novi akumulator. Znamo da naše šume su kvalitetne, naravno da se režu, koliko sam informiran da se radi prirast, da se to siječe bar u onom dijelu našeg i da šume i da se navodno moraju rezati bez obzira na to da li potrebne ili nisu, ali najveći problem što se te iste šume i ti isti hrastovi izvoze u daskama ili trupcima. Koliko sam čuo informaciju negdje ovo ljeto, Spačva ne može dobiti, naša proizvodnja, dovoljno hrasta koliko bi trebali a kad bi dobili ono dovoljno koliko bi trebalo, onda bi mogli još zaposliti 100, 200 ljudi kao što je onaj Talijan jedno vrijeme htio napraviti u Vukovaru, to mi je rekao direktor da bi to napravili i sama Spačva kad bi sve uvjete dobili koje on traži. Prema tome, mi se moramo okrenuti našim firmama, što manje izvoziti, što više proizvoditi i prerađivati i napraviti gotovo proizvode i prodavati jer sramotno je da tolike godine samo režemo i izvozimo, to jednostavno postavlja se pitanje pameti, gdje smo to mi. Danas strojevi hvala bogu, nisu nedostupni, može se uvesti, mogu se napraviti da nam Talijani ne prodaju istu stvar koju mi možemo napraviti, da ne budu veći trgovci od nas. Šta mi to radimo, mi si moramo postaviti pitanje, imamo kvalitetu a mi tu kvalitetu prodajemo njima koji oni prodaju kasnije Njemačkoj i okolo jer sam to imao iz nekakvih izvora, da kažu Nijemci ne kupuju hrvatski hrast a moj jedan prijatelj koji je bio na istom skladištu kaže da evo vidite piše Otok, to je hrvatski, samo su ga Talijani proslijedili Nijemcima.

Ja vas molim da malo pripazite na vrijeme, da vas ne upozoravam i ne prekidam u mislima. Odgovor kolega Čuraj, izvolite. Ja ću onda biti nešto kraći da nadoknadim to izgubljeno vrijeme. Da, kolega Mišić slažem se, ali znate šta se još događa?

To mislim da apsolutno je nešto što treba promijeniti. I ja sam se sad sjetio, nadovezat ću se i na prethodne replike, tvrtka jedna koja se upravo bavi proizvodnjom namještaja iz Osijeka ne može naći kvalitetnu radnu snagu, za onaj posao koji tvrtka u Osijeku napravi, ovdje u Zagrebu samo kad govorimo o cijenama su cijene 50% odnosno ili veće od 50% A kod nas tamo najbliža sirovina.

I mislim da tu trebamo gledati u ravnomjernom razvoju, naravno pogotovo iz onoga kraja koji je bogat sirovinama a očigledno da ima najmanje od toga. I tu se slažem, mislim da smo svi složni, i ovo je jedan od zadataka da se zaštititi upravo i ono već malo što imamo.

To je smisao ovoga i naravno da to trebamo regulirati ali to neće nam riješiti taj cjelokupni problem. Zahvaljujem kolegi Čuraju na ovom odgovoru. Prelazimo na slijedeću raspravu, poštovani kolega Ivan Lovrinović. Poštovane kolegice i kolege zastupnici, poštovani građani, moja će rasprava biti vrlo kratka. Nema smisla ovdje voditi jalove rasprave a posebno… Ispričavam se, samo malo. Poštovane kolege, ja bi vas lijepo molio da ne ometate kolegu Lovrinovića dok raspravlja, ako imate nešto između sebe, onda riješite vani. Hvala gospodine potpredsjedniče. Dakle, moja će rasprava biti kratka, ne bi volio voditi jalove rasprave a posebno kad čujem ljude koji sudjeluju u aktualnoj vlasti.

Stoga, u ime stranke Promijenimo Hrvatsku, a i svih građana, tražimo od uprave Hrvatskih šuma i ministra Tolušića koji mi izgleda energičan samo što ga uvijek zaustavljaju njegovi da javno objavljuju rezultate licitacije drvne mase po kupcu, po količini, vrsti i cijeni. Evo gospodine državni tajniče ja točno raspravljam o zakonu koji je danas na dnevnom redu. Dakle, ako je direktiva tu da se tim nezakonitostima stane u kraj sjeći hajmo biti do kraja transparentni objavite sve. Evo ja sam pokušavao danas stalno doći na stranicu Hrvatskih šuma da pročitam pod dolje nazivom javno nadmetanje. Ne mogu nikako otvoriti. Možda je to danas zaista nešto ima problema, ali molim vas dajte povećajte transparentnost da znamo svi o čemu se radi. Drugi moj prijedlog ispred stranke Promijenimo Hrvatsku ukinite naknade za tzv. opće korisne funkcije šume. Pa molim vas, evo to je jedan parafiskalni namet koji onemogućuje poslodavcima da povećaju minimalnu plaću, pa hajmo vidit koji je smisao te naknade za opće korisne funkcije šuma. Znači poslodavci plaćaju, a Hrvatske šume prodaju. Čuli smo danas i od raznih ovdje govornika drvnu masu ispod cijene čak i naših susjednih zemalja. Pa ima li to smisla molim vas?

Prema tome, evo prilike da ukidamo parafiskalne namete. Nadalje predlažemo stranka Promijenimo Hrvatsku zabrana trupaca je na snazi. Treba razmisliti i o zabrani izvoza propiljene građe. No, ovdje želim biti vrlo jasan. Hajmo iskoristiti drvnu industriju, ovu našu bogom danu znači sirovinu da provodimo demografsku politiku u ruralnim krajevima gdje nam demografija opada. To je Lika, to je Gorski kotar, to su dijelovi Slavonije i Baranje. Tamo mogu ostati pilane i dajmo im povoljniju drvnu masu neka to bude nacionalni interes i nacionalni projekt. A što s druge strane trebamo? Onemogućiti u Zagrebu pilane ili u ovim velikim centrima. Hajmo poticati, potičite, sad imate priliku ekonomskom politikom da drvna industrija radi proizvode visokog stupnja obrade, namještaj, da se to izvozi. Prema tome, predlažem povećanje cijena drvne mase, a da spriječite ovo što spekulacije. Jer znamo koliko strani kupci konkuriraju, ovdje dolaze, upravo koriste niske cijene a čitav ceh uvijek plaćaju hrvatski građani i poslodavci koji se time bave. Pa je li moguće da ova Vlada zna samo piliti drva hajmo slikovito reći, građu. Neka podigne tehnološku politiku, novu industrijsku politiku. U bivšoj Jugoslaviji ta država crnog socijalizma bila je jedna od najboljih proizvođača namještaja u Europi i u svijetu. Nije to, to treba već sada reći nakon toliko godina mi smo daleko pali ispod toga. Pa prema tome, drvna masa je odlična podloga za provođenje državne politike, demografske politike, politike regionalnog razvoja.

Imamo nekoliko replika. Poštovani kolega Hrvoje Zekanović, izvolite. Uvaženi potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče evo s obzirom da dolazim iz stranke HRAST jednostavno moram malo na ovu temu se javiti. A vidim da su moji kolege govoreći o ovoj temi kad se govori o drvetu svi više puta spominjali upravo stablo hrast. Evo možda je ova replika moja trebala biti na početku čisto kao jedan uvod mali.

To su te četiri dominantne vrste hrastova u Hrvatskoj i problematika svih šuma zapravo počiva i na problematici zaštite upravo hrastovih šuma koje su najvrijednije, najkaloričnije i uvijek je na njima počivalo gospodarstvo lokalne zajednice. Ovdje ću reći dvije sitnice još. Kad se govori o pošumljavanju pogotovo Primorske Hrvatske, zadnjih desetljeća, pa čak ću se usuditi reći i stoljeća od Roberta Visiania pošumljava se uglavnom sa pinusom halepensisom odnosno alepskim borom što ima svoje opravdanosti zbog pedogeneze i ostaloga. Ali ne koristi se, odnosno ne vodi se računa o tome da je pravo, autohtono, najkaloričnije, najvrijednije, gospodarski najvažnije stablo upravo taj quercus ilex hrast crnika, pa možda u tom smislu nešto da se vodi računa u budućnosti. I iskoristit ću ovu priliku da upozorim na ekološki problem koji je latentan u prostoru Spačve, a radi se o hrastu lužnjaku, o quercus roburu. Razina vode temeljnice, odnosno podzemne vode je pala u zadnje vrijeme zadnjih usudit ću se reći desetljeća.

Dobro. Uvaženi kolega Lovrinović, ne mogu ne reagirati na ovakvu konstataciju uopće o korisnim funkcijama šuma i naknadi kao isključivo parafiskalnom nametu. Naime, same funkcije šuma postoje od kada postoji šuma i od kada postoji čovjek. Oduvijek je čovjek disao kisik koje su šume proizvodile, koristio vodu koja se filtrirala kroz šumske eko sustave, koristio sve druge vrijednosti koje šume proizvode i koje šume daju od zaštite od erozije, vezivanja CO2 pa na dalje. I jednako kao i sa organima ljudskoga tijela, dok je sa funkcijama šume sve u redu, nitko o njima ni ne razgovara, pogotovo ne u pozitivnom smislu, nego često imamo ovakve rasprave, kao o nekakvim nametima. Sjetimo se samo požara u Dalmaciji proteklih godina i što se desilo nakon nestanka šuma. Sjetimo se Bujca, sjetimo se silnih erozija. Razmišljati opće korisnih funkcija odnosno, naknadi, možemo u smjeru možda bolje i podobnije kontroli, ali nikako ne o ukidanju. Možda nemaju jednu ovakvu jedinstvenu naknadu, ali imaju niz drugih naknada i poreza, od poreza za vezivanja tzv. ugljičnih poreza i slično. I ono što bih htio naglasiti, da što vrlo često zaboravljamo, pa rasprava ode u jednom pogrešnom smjeru, nije jedini proizvod, Hrvatske šume i šume općenito, samo kubik drveta. Proizvoda je mnogo više i dobrobit je mnogo više, koja šuma daje. A ukidanjem naknade za opće korisne funkcije šuma, koja, recimo to da niti 300 kn, po milijun kuna dobiti, mislim da ćemo učiniti puno više štete, nego što bi mogli dobiti od toga. Ekonomska struka poštovani kolega, malo drugačije gleda, na taj problem. Jer ako imate tako velike firmu, kao štu su Hrvatske šume, ako imate tako ogromne količinu sirovine, kao što je drvo, pa ako ta kompanija ne može zaraditi sama na tržištu od tolike drvne mase, pa objasnite, vi meni i hrvatskim građanima, pa zašto je potrebno, da svi mi nju praktičko do financiramo, ako ona nije u stanju, dakle, raspolaganje s tim ogromnim resursom, sama sebe financirati. Lijepo je čuti ono što vi opisujete. Međutim, na ovaj način, kako posluju Hrvatske šume, taj zaista mastodont, kako netko reče maloprije, to ne možete, vi ne možete da uvedete, još 2 nameta, ne možete popraviti situaciju, jer je sustav upravljanja, njega treba decentralizirati taj sustav, zaista je to glomazan sustav. I ne samo to. Ma ne možete vi nakupiti, koliko tu propada u pijesak, zbog tako lošeg upravljanja i da ne kažem, čega još možda intrigiranih radnji. Prema tome, ovo je područje, gdje treba uvesti sasvim novu politiku. Zagovaram i dalje da se ukine taj parafiskalni namet. Jer ako postoji kompanija koja u Hrvatskoj može ostvariti jako veliku dobit, to su Hrvatske šume. Kako? Izvolite to napraviti, vi ste na vlasti. Štovani gospodin dopredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Lovrinović, ja poštujem vaše ekonomsko obrazovanje i vašu titulu, ali iz vaše rasprave vidljivo je da se u ovaj dio šumarstva i funkcija, ostali, korisnih funkcija šuma i koja je namjena toga kako ga vi zovete parafiskalnog nameta, ne razumijete baš previše i da to niste baš proučili. Usuđujem se tako govoriti, jer da ste proučili, onda biste znali, da je to strogonamjenska, da su to strogonamjenska sredstva koja su prikupljena na taj način i da ih ne prikupljaju više Hrvatske šume, nego ih prikuplja Ministarstvo poljoprivrede i da su one, da ta sredstva nisu namijenjena samo za Hrvatske šume, nego i za privatne šumoposjednike i tkao se i koriste, sustavno omjeru vlasništva, koje sad smo čuli, ne prijašnjih rasprava, negdje otprilike 75, 25% i to po strogo, strogo za namjenski, znači za pojedine projekte. … [[Govornik se ne razumije.]] se financiraju, se financira gospodarenje šuma na kršu, plaća se vatrogasnoj zajednici, znači, održavaju se protupožarne prosijeku, koristi se zadnjih, nažalost, dosta godina za razminiranje, više stotina milijuna kuna prikupljenih kroz sredstva … [[Govornik se ne razumije.]] je otišlo za namjeru razminiranja. Znači to je jedan strogo namjenski prihod i koji se ne koristi kako se misli za isplaćivanje plaća radnicima Hrvatskih šuma. Još jednu stvar, pošto je kratko vrijeme da vam kažem. 70% … [[Govornik se ne razumije.]] u RH se prikupi od velikog sustava koji su u stranom vlasništvu.

Hvala lijepo. Poštovani gospodine Felak, nažalost, nemam dovoljno vremena u 2 minute, ne mogu s vama, kvalitetno polemizirati, ali ću vam ponoviti, ako je su prethodne Vlade prodale, telekom, banke i ostalo, za male novce, a sada ovu siću skupljaju uplatom za opće koristi šume i ako je to za vas ekonomski postignuće, onda ja zaista ovog trenutka trebam prestati govoriti, jer naprosto nemam što komentirati. Ali, da budem vam konkretan. Ako ste rekli opća korisnost funkcija šuma, pa vidjeli smo prošlo ljeto i prošla ljeta nažalost, koliko je prosječeno šuma, po dole Dalmaciji, kršu, pa to gori sve u 16, razumijete. Vidimo kakva je nabava novih vozila za vatrogasce, nema od toga ništa dragi kolega. Prema, tome ova zemlja, traži nove ljude, odlučne ljude i oni koji će raditi u interesu hrvatskog naroda, a ne stranaca. Hvala. I sada na kraju, državni tajnik, gospodin Željko Kraljičak će dati završnu riječ. Hvala. Dame i gospodo, evo, dozvolite mi da se zahvalim svim vama koji ste učestvovali u raspravi, što ste pokazali, određeno znanje i poznavanje problematike šumarstva i sektora povezani sa šumarstvom, ali i vezano za predloženi nacrt ovog zakona. Ovaj predloženi nacrt zakona, da mi želimo ga uskladiti sa stečevinama EU, kroz nacionalno zakonodavstvo, ali on nije samo jedan od zakona, usklađivanje sa zakonodavstvom EU, nego ovaj zakon je vrlo jasna mjera kako i na koji način će Ministarstvo poljoprivrede provoditi politiku razvoja šumarstva, drvoprerađivačke industrije čuvajući nama najvažnije resurse a to je etat, čuvajući naše šume i čuvajući radna mjesta u ruralnom prostoru. Ono što je bitno za spomenuti a mislim da je i jako važno da je hrvatska Vlada u travnju 2017. godine donijela Strategiju razvoja prerade drveta i proizvodnje namještaja a akcijskim planom gdje se vrlo jasno odredila i prema modelu raspodjele drvne mase i politike cijena i politike rabata, nadzora i kontrola, modela raspodjele samoga drveta koji je usklađen sa Sporazumom o razumijevanju sa drvoprerađivačkom industrijom koja će definirati jedan pravičan model, održiv model razvoja drvoprerađivačke industrije. Mi moramo voditi računa o svakom radnom mjestu u našoj drvnoj industriji posebno onim finalistima višega razreda koji zapošljavaju veći broj radnika. Ali isto tako moramo voditi računa i o najmanjoj pilani u jednom ruralnom prostoru, možda u krugu 30km i nema drugoga radnog mjesta osim mjesta u toj maloj pilani. I zato čvrsto vjerujemo da kroz provedbu ovoga zakon, ali i seta zakona koja smo pripremili i koji će se pojaviti u Saboru već sljedeće godine, Zakon o šumarstvu gdje ćemo vrlo jasno Zakonom o šumama definirati sve ovo o čemu ste danas razgovarali i vidjeti ćete na kako i na kakav kvalitetan način je hrvatska Vlada odnosno ministarstvo poljoprivrede pripremilo rješenja za sektor šumarstva i drvne industrije. Hvala lijepa. Uvaženi državni tajniče, žalosno stanje u šumama danas se može pratiti uz pomoć moderne tehnologije, dovoljno je otvoriti one google karte i zračne snimke pa vidjeti kako mnoga nekada šumom bogata područja postaju pustoš. Mene konkretno zanimaju dva primjera, jedan je slučaj zaštićenog Parka priroda Medvednice gdje sada već postoji 4 ili 5 područja koja su potpuno pusta i što je najzanimljivije vidi se čak prostim okom iz grada dakle gdje je šuma posvećena, gdje se devastacija nastavlja a što je vrlo zanimljivo uništava se i fauna životinjska pa su se čak divlje životinje počele pojavljivati u gradu Zagrebu. A također me zanima kako je moguće da na Žumberku koji je također Park prirode je hrvatska strana u potpunosti posjećena a slovenska strana u potpunosti sačuvana. Znači što činite konkretno da zaštitite zaštićena područja šuma na Medvednici i na Žumberku. To je odgovornost grada Zagreba i samoga parka prirode.

Ustava RH i članka 172. u vezi sa člankom 190. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave po članku 197. Poslovnika a raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu. Želi li predstavnik predlagatelja dati i dodatno obrazloženje?

Pred vama je Konačan prijedlog Zakona o akvakulturi koji je u prvom čitanju u Hrvatskom saboru bi u rujnu 2017. godine. U hrvatskom zakonodavstvu do sada nije postojao jedinstven propis koji je uređivao područja akvakulture već su zasebna područja bila obrađena Zakonom o morskom ribarstvu za akvakulturu u moru odnosno zakonom o slatkovodnom ribarstvu za onaj dio akvakulture koji se odnosi na akvakulturu u kopnu. Stoga je cilj donošenja ovoga Zakona o akvakulturi uspostava posebnog zakonskog okvira za obavljanje ove djelatnosti, izdvajanje iz propisa koji uređuju Zakon o morskom ribarstvu i Zakon o slatkovodnom ribarstvu, objedinjavanje nacionalnih odredbi u dijelu koji se odnosi na akvakulturu te podloga za učinkovitu provedbu zajedničke ribarske politike, reformirane 2013. godine. Zakonom se dakle uređuje provedba zajedničke ribarstvene politike reformirane 2013. godine, utvrđuju nacionalni razvojni ciljevi u djelatnosti akvakulture, utvrđuju nadležna tijela za provedbu uređenja tržišta i za strukturne i državne potpore, način i tijela koji provode nadzor i kontrolu, provedba potpore i sva druga bitna pitanja za djelatnost akvakulturom. Zakonom akvakultura privi put dobiva stratešku važnost u Hrvatskoj s obzirom da se radi o rastućoj gospodarskoj grani koja posljednjih godina raste čak prosječno i do 10% sa velikim perspektivama za porast izvoza. Kao nacionalni razvojni ciljevi akvakulture određuju se unapređenje konkurentnosti akvakulture uz održavanje gospodarske, uz gospodarsku i društvenu održivost te povećanje ukupne proizvodnje poštivajući načela socijalne, ekološke i ekonomske održivosti. Isto tako ovim zakonom postavlja se odgovarajuća podloga za donošenje novog operativnog programa u ribarstvu, za učinkovitiju provedbu postojećeg te za donošenje nacionalnih i višegodišnjih planovi u akvakulturi koji kao posebne ciljeve određuju poticanje i povećanje konkurentnosti akvakulture, bolju suradnju sa znanstvenom zajednicom, odgovarajuće prostorno planiranje i slično.

Za provedbu zakona nije nužno osigurati dodatna sredstva u proračunu, a djelatnost akvakulture se u ovom zakonu propisuje na način da se određuju uvjeti za dobivanje dozvole, uvjeti za ukidane dozvole, uvjeti za dobivanje odobrenja, uvjeti za ukidanje odobrenja za rad akvakulture kao dopunske djelatnosti, uvjeti za utvrđivanje pogodnih područja i bolju usklađenost prostornim neplaniranjem, način na koji se obavlja natječaj za javni zakup koji se odnosi na akvakulturu na kopnu odnosno prikupljaju ponude za dobivanje koncesija za akvakulturu na moru, vođenje popisa zatvorenih objekata akvakulture, registar objekata za strane i lokalne neprisutne vrste u akvakulturi, registar dozvola, način na koji se dobiva dozvola za takve vrste na koji se ukida dozvola, stručno osposobljavanje, uvjete za korištene zavičajnih i strogo zaštićenih vrsta, postupanje u slučaju bijega ribe iz uzgojnih instalacija, način prikupljanja statističkih podataka, društveno-gospodarskih podataka u akvakulturi, strukture državnih i strukturnih potpora te uređenje tržišta u akvakulturi. Umjesto dosadašnjih povlastica predviđa se dobivanje dozvola te se kao nova uvodi mogućnost objedinjene dozvole umjesto dosadašnjih više dozvola pod određenim uvjetima. Također u djelu koji se odnosi na inspekcijski nadzor i prekršajne odredbe, usklađena je težina sankcija sa visinom kazne i usklađuje se zakonski izričaj koji do sada nije bio jedinstven u djelu koji se odnosio na akvakulturu na moru i na akvakulturu na kopnu što predstavlja značajno administrativno rasterećenje. Na kraju želim reći daje zakonom predviđena institucionalna podrška koje Ministarstvo poljoprivrede će davati, one znanstvene institucije, stručne i strukovne organizacije koje se bave sektorom akvakulture, na taj način se promiče u skladu sa zajedničkom ribarstvenom politikom, vertikalna, sektorska i horizontalna integracija i koordinacija svih lokalnih, regionalnih i nacionalnih dionika koji mogu pridonijeti razvoju sektora akvakulture u Hrvatskoj. Imamo jednu repliku, gospodin Bačić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice, slažem se sa time što ste rekli, dakle da se sada najednom mjestu jednim zakonom definira obavljanje akvakulture što je do sada bilo definirano Zakonom o morskom ribarstvu i Zakonom o slatkovodnom ribarstvu. Ono što ste vi rekli i što posebno želim istaknuti, to je činjenica da treba definirati kriterije kojima se utvrđuju pogodnosti primjerice na pomorskom dobru kak bi se mogla obavljati djelatnosti akvakulture. I ono što je ovim zakonom dobro definirano, to je činjenica da će ministar poljoprivrede uz suglasnost tri ministra, ministra pomorstva, ministra zaštite okoliša i ministra prostornog uređenja utvrditi te kriterije kojima će se definirati moguće lokacije. To je do sada bilo definirano lokacijskim dozvolama odnosno samim prostornim planovima što je često dovodilo do ometanja primjerice pomorskog prometa u djelu u kojemu su koncesijska polja temeljem prostornih planova i davana u koncesiju. Primjerice dolje kod nas u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, s čime ste vi jako dobro upoznati, prostor Malostonskog zaljeva i Malog mora gdje je vrlo veliki broj koncesijskih polja na kojima se obavlja marikultura odnosno sada akvakultura nije bio definiran i riješen onako kako bi zadovoljio sve kriterije koje pretpostavljam da posjedovati. Na ovaj način kako ste sada propisali zakonom, mislim da se može uvesti reda na pomorskom dobru gdje se davaju i omogućuju koncesijska polja za obavljanje akvakulture. U tom smislu posebno ističem, kažem zbog toga što se to odnosi i na županiju iz koje dolazimo i ja i vi.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je Konačni prijedlog Zakona o akvakulturi, on je dobar, na njega nije bilo niti puno primjedbi već u prvom čitanju. Dobro je da smo morsku i kopnenu akvakulturu objedinili jer u području ribarstva ne postoji jedinstveni propis kojim je uređena gospodarska djelatnost akvakulture već zasebna poglavlja u okviru Zakona o morskom ribarstvu i Zakona o slatkovodnom ribarstvu. Što je akvakultura? To je uzgoj ili kultivacija vodenih organizama, korištenje tehnika osmišljenih da povećanu proizvodnju navedenih organizama preko prirodnog kapaciteta okoliša gdje organizmi ostaju u vlasništvu fizičke ili pravne osobe tijekom faze uzgoja ili proizvodnje do izlova. Ovim zakonom uređuje se izdvajanja akvakulture iz Zakona o slatkovodnom ribarstvu i Zakona o morskom ribarstvu sukladno zajedničkoj ribarstvenoj politici odnosno stvaranju jedinstvenog pravnog okvira za akvakulturu na moru i na kopnu. Donošenjem jedinstvenog Zakona o akvakulturi naglašen je njegov gospodarski aspekt jer je RH, 6 u svijetu, 6. uzgajivač morske akvakulture. Zakon predstavlja okvire za donošenje višegodišnjeg nacionalnog strateškog plana, razvoja akvakulture i operativnog programa, za ribarstvo, koje uključuje akvakulturu, kao i godišnjih planova prikupljenih podataka, što su značajni mehanizmi, koja RH, mora usvojiti i provoditi u okviru zajedničke, ribarstvena politike EU. Ovim zakonom unaprjeđuju se i konkurentnost akvakulture, te njenu održivost u društvenom, gospodarstvom smislu, kao i povećanje ukupne proizvodnje u akvakulturi, uz poštivanje načela ekonomske, socijalne i ekološke održivosti. Ovim prijedlogom zakona, također u potpunosti se uspostavljaju okviri za provedu Uredbe Vijeća EU, br. 708/2007 koja uređuje korištenje stranih i lokalnih neprisutnih vrsta u akvakulturu, odnosno, zatvaranje EU pilota. Nadalje se detaljno uređuje obavljanje djelatnosti akvakulturi, na način koji propisuje, uvjete za obavljanje akvakulture, uvjete i način izdavanja i ukidanje dozvola za akvakulturu, uvjete i način izdavanja i ukidanja odobrenja za obavljanje akvakulture, uvjete za utvrđivanje za obavljanje akvakulture, uvjete i način izdavanja i ukidanja dozvola za korištenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi, uvjete za korištenje zavičajnih i strogo zaštićenih vrsta u akvakulturi, postupanje u slučaju bijega ribe iz uzgojnih instalacija, uvjete za stjecanje stručne osposobljenosti za obavljanje djelatnosti akvakulture, uređenje tržišta i potpore u akvakulturi. Inspekcijski nadzor nad provedbom ovog zakona provode ribarski inspektori, dok u prijevozi i trgovini u proizvodu akvakulture nadzor obavlja Ministarstvo financija. Zakonom su predviđeni i prekršajne odredbe. Ovim prijedlogom zakonom, umjesto dosadašnjih povlastica, za uzgoj ribe i drugih morskih organizama i povlastica za akvakulturu, uvode se dozvole za akvakulturu, te se uvodi mogućnost objedinjavanja više dozvola u jednu. Prijedlogom zakona, uvodi se i nova kategorija odobrenje za obavljanje akvakulture na OPG-ima, čime će se postiči horizontalno usklađen sa posebnim propisima, koje uređuju ovo područje. Klub HDZ-a će ovaj zakon podržati. Hvala i vama. Imamo jednu repliku, gospodin Zekanović. Uvažena državna tajnice, uvaženi kolega. Slažem se u potpunosti s vama. Ovdje bi samo istaknuto neke probleme, vezano uz akvakulturu, koje sam i prije isticao, mnogi su prepoznati u ovom zakonu. A ostali, nadam se da će imati još prilike da ih riješimo. Kad govorimo o akvakulturi, onda podrazumijeva i uzgoj i morskih i kopnenih organizama u vodama.

A problem je zapravo banalan, a to je da su plutače su često od stiropora. I onda taj stiropor je sklon mrvljenju i onda se događa da imamo, poput snijega na obalama šibenskog zaljeva i mislim da bi se nekim pravilnikom moglo regulirati, ovako nešto da te plutače budu npr. od nekog PVC materijala koji nije sklon mrvljenju. Jedno čisto tehnički problem. Osim toga imamo situaciju, da u nekim rijekama, kao što je npr. rijeka Krka, imamo uzgoj Pastrva u samom izvorišnom dijelu rijeke Krke.

Što se tiče plutača, što se tiče ovog pitanja, to je vrlo vjerojatno više pitanje za državnu tajnicu, koja će onda vjerojatno moći odgovoriti zbog toga, jer vjerojatno je sugerirao pitanje gospodin potpredsjednik njoj, u svom završnom izlaganju. Ja se slažem s vama, da bi bilo bolje, da su te plutače od nekakvog, kompaktnog, čvrstog materijala koji se ne bi mrvio, ako su one sad u ovome momentu propisane od stiropora. Što se tiče plastronskih uzgajališta i njihove lokacija na izvorištima rijeka, one sigurno nisu bez razloga na tom mjestu, zbog vjerojatno čistoće i hladnoće vode.

Hvala lijepo, uz još jednu ispriku. Zovem sada gospođu Vesnu Pusić, da govori u ime zastupnika GLAS-a i HSU-a. Hvala gospodine potpredsjedniče. Gospođo državna tajnice.

Mi ćemo zakon podržati, mislimo da je dobro, da se to regulira. 3 točke koje mi se čine, posebno važne i zanimljive, su one koje se odnosi na strane i neprisutne vrste. Na korištenje zavičajnih i strogo zaštićenih vrsta i na inspekcijski nadzor. U odjeljku koji govori o stranim i neprisutnim vrstama se govori isključivo o regulaciji i nadzoru i dozvolama vezane na ljude koji žele uzgajati te strane ili neprisutne vrste što je uredu dakle u kontroliranim uvjetima, međutim mi u Jadranu imamo sve češću i intenzivniju pojavu stranih i neprisutnih vrsta koje dolaze same, da tako kažem odnosno koje dolaze s brodovima ili na brodovima kao krustacije ili ribe ili meduze i takvi oblici koje dolaze s brodovima u Jadran i znaju predstavljati dosta opasni problem. Prvo, zato što neke od njih nemaju prirodnih neprijatelja pa se množe bez kontrole i uništavaju često neke od domaćih vrsta s kojima nisu navikle i ne postoji način suživota. Tako da bi molila ako je moguće ako nešto kažete o tome. Naime na koji način će se u uzgoju i u akvakulturi kontrolirati i upravljati tim vrstama koje nisu sa dozvolama se ne uzgajaju ili dovedene s dozvolama nego dolaze samostalno, ali predstavljaju ekološku opasnost u Jadranu i u nekim dijelovima smatraju da su odgovorne za uništavanje autohtonih vrsta koje tamo žive. Nadovezujući se na to korištenje zavičajnih i strogo zaštićenih vrsta je gospodarski problem, ali je u velikoj mjeri i ekološko pitanje. I mislim da su ove dvije točke usko povezane odnosno u ovom zakonu ne vidim da su usko povezane, ali bi trebale biti usko povezane zato što te strane vrste koje dolaze nekontrolirano imaju direktne posljedice na naše strogo zaštićene vrste. I konačno vezano na te dvije teme inspekcijski nadzor, dakle inspekcijski nadzor ne samo vezano na ljude koji imaju uzgajivače dakle koji imaju ili nemaju dozvole za svoju djelatnost nego i nadzor nad ovim fenomenom ili ovim pojavama koje nastaju zbog transportnih da tako kažem ili prometnih razloga u Jadranu koje je malo, a s druge strane vrlo prometno more i na koji način se osposobljavaju naše inspekcije i inspekcijski nadzor da se tim problemom bavi i da taj problem ako ne suzbije ono minimalizira. Da se nije radilo o ribama mislio sam da se radi o imigrantskoj politici. Izvolite gospodin Jovanović, replika. Hvala lijepo. Gospođo Pusić i ja se javljam upravo zbog čega ste vi govorili iz jednostavnog razloga što je Jadran naše najveće bogatstvo i treba ga čuvati kao zjenicu oka. Osim toga što je prometno ono je i zatvoreno more tako da je vrlo, vrlo povoljno za brojne katastrofe koje se mogu dogoditi i zato je vrlo bitno da se vodi računa o čemu ste vi ovo govorili, kao i kvalitetnom inspekcijskom nadzoru u kojem ne smije biti nitko tko je jednakiji od ostalih, a toga zna biti. I ovom prilikom bi također izrazio negodovanje zbog odnosa Uprave za ribarstvo prema ribarima riječkog zaljeva i Kvarnera koji su zbog pogodovanja dalmatinskom lobiju ribara dovedeni praktično pred rub propasti. I zamolio bih Upravu za ribarstvo da i tu vodi računa o svim ribarima na Jadranu bez pogodovanja bilo kojem lobiju.

Završnu riječ ili odgovor na repliku? Izvolite vi odlučite. Hvala lijepa. Dakle ovim konačnim prijedlogom objedinjavamo djelatnost akvakulture u jednom zakonu, utvrđujemo nacionalne razvojne, gospodarske ciljeve za akvakulturu kao … djelatnost te temelje za bolju i učinkovitiju provedbu zajedničke redarstvene politike. Ono što želim dodatno u odnosu na moje početno izlaganje navesti, a tiče se i zatvaranja eu pilota 9094 i odgovarajuću provedbu Uredbe o stranim i lokalno neprisutnim vrstama br. 708/2007 godine je sljedeće, da se zakonom s obzirom da se zakon u temeljima bavi akvakulturom kao gospodarskom djelatnošću, ova uredba uvodi i provodi što je obveza, ali zbog gospodarskog korištenja stranih i lokalno neprisutnih vrsta pa je navedeno u zakonu što se tiče onih lokalno neprisutnih vrsta koje su se koristile u hrvatskoj akvakulturi prije, one su navedene u prilogu 1, te se provode na jedan način, a one koje nisu se nikada provodile, a eventualno uz stručno mišljenje i dodatnu procjenu rizika od savjetodavnog odbora mogu poslužiti hrvatskoj gospodarskoj grani akvakulture navedene su u prilogu 4. Slažemo se s vašim primjedbama da je potrebno voditi računa i o tim drugim lokalno neprisutnim i stranim vrstama. Međutim, za tu je temu prije svega nadležno Ministarstvo koje u svojoj nadležnosti ima zaštitu okoliša i prirode, a Ministarstvo poljoprivrede kao nadležno za sektor ribarstva će svakako nastojat se informirat o tome i bolje međusektorski surađivati. Sve konkretne primjedbe nastojimo odgovoriti, tako smo imali recimo neke primjedbe iz Istarske županije što su bili naslijeđeni problemi pa smo ih mi pravilnicima rješavali. Ja ne znam za nijednu konkretnu primjedbu ribara iz Primorsko-goranske županije pa bih voljela je dobiti i onda ćemo nastojati odgovarajuće ih riješiti, a i ne znam odnosi li se to na mali obalni … veliki gospodarski ribolov, akvakulturu ili nešto četvrto. Hvala lijepo. Imate i jednu repliku, gospodin Dobrović. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovana državna tajnice.

Pogledao sam naravno zakon. Dobro je da se ovo područje dodatno uredi. Naravno lijepo je da se vodi briga o zaštiti, dakle našeg vrijednog resursa, dakle Jadrana. Međutim, naišao sam na jednu stvar. Dakle, postoji primjedba o višestrukom izvješćivanju koje se traži kroz ovaj zakon, tako da postoje u stvari tri obrasca gdje se traže podaci statistički, pa onda dakle društveno-gospodarski i ostali podaci. I gdje niste prihvatili primjedbu da se to objedini. S obzirom da sam imao prilike biti i kao ministar u ministarstvu i vidjeti da postoji niz načina traženja podataka od pojedinih subjekata i da to često nije povezano, mislim da bi trebalo uložiti zbilja jedan dodatan napor i biti u prilici pozitivno odgovoriti na takvu primjedbu, odnosno na takvu sugestiju i da se što prije cijeli sustav digitalizira, dakle oformi u jedno, pojednostavi, traže podaci koji su zbilja potrebni, koje oni trebaju dati, a sve drugo izostavi. Jer nije dobro da se stvari formaliziraju na taj način da se komplicira za gospodarske subjekte, jer time na koncu svrha neće biti postignuta.

Ustava RH, članka 172. u vezi s člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuje se odredba Poslovnika koja se odnosi na drugo čitanje zakona i amandmani se mogu podnosit do kraja rasprave po članku 197. Poslovnika. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo, a raspravu osim Odbor za zakonodavstvo je proveo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Sa nama je gospodin Tomislav Dulibić, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva. Hvala lijepo gospodine dopredsjedniče, poštovani saborski zastupnici. Donošenjem zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti unaprijedit će se zakonodavni okvir i urediti područje radiološke nuklearne sigurnosti u skladu s svije direktive Vijeća Europske unije, jedne o osnovnim sigurnosnim standardima za zaštitu od opasnosti koje potječu od izloženosti i ionizirajućem zračenju iz 2013. godine i druge o izmjeni Direktive o uspostavi okvira zajednice za nuklearnu sigurnost nuklearnih postrojenja iz 2014. godine. Osnovne značajke i promjene koje se uvode prvenstveno se odnose na stupnjevani pristup odobravanju djelatnosti. Ukida se dozvola za uporabu izvora ionizirajućeg zračenja i pojednostavljen je postupak licenciranja. Uvodi se obveza izrade preporučenog doznog ograničenja za praćenje zaštite pacijenata od ionizirajućeg zračenja tijekom dijagnostičkih postupaka, uvodi se nemedicinsko ozračenje, definira se stručnjak za medicinsku fiziku i stručnjak za zaštitu od ionizirajućeg zračenja te njihove obveze. Mjere nuklearne sigurnosti usklađuju se sa obvezama proizašlim iz direktive, postavljaju se zakonske osnove za učinkovito rješavanje pitanja zbrinjavanja radioaktivnog otpada iskorištenih izvora, uvode se dodatne obveze vezane uz nuklearno osiguranje s ciljem dosljednog provođenja međunarodnih obveza Republike Hrvatske. Postavljaju se temelji za donošenje akcijskog plana za … [[Govornik se ne razumije.]] i sanacije onečišćenih područja u skladu sa direktivom. Postavljaju se zakonske osnove za učinkovitiju provedbu inspekcijskog nadzora. U odnosu na tekst prijedloga zakona koji je prošao prvo čitanje u Hrvatskom saboru, tekst konačnog prijedloga zakona dorađen je u pravnom i nomotehničkom smislu. Prihvaćena je većina primjedbi Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora u smislu da se pojedine odredbe pojedinih članaka prijedloga zakona trebaju doraditi u pravnom i nomotehničkom smislu. Prihvaćena je primjedba Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora da pojedini članci prijedloga zakona imaju preduge naslove, pa su ti naslovi skraćeni. Također, prihvaćena je primjedba Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora da je dovoljno u jednom članku prijedloga zakona dodati sve nove članke koji se dodaju jedan iza drugoga. To je rezultiralo spajanjem dva članka i promjenom numeracije članaka koji slijede. Nije prihvaćena primjedba Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora, da nije dopustivo utvrđivati da dvije ovlaštene osobe zajedno u suradnji donose jedan propis, ali je izričaj u tim člancima izmijenjen na način da propis donosi ravnatelj zavoda uz prethodno mišljenje čelnika drugog tijela državne uprave.

Ne. Prvi je gospodin Željko Jovanović, Klub zastupnika SDP-a. Uvaženi državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj nuklearnoj sigurnosti unaprijedit će se zakonodavni okvir i urediti područje radiološke nuklearne sigurnosti u skladu s dvije direktive Vijeća EU kao što je rekao i državni tajnik. Jedna je osnovama sigurnosnih standardima za zaštitu od opasnosti koje potiču od izloženosti ionizirajućem zračenju iz 2013. i druge o izmjeni direktive o uspostavi okvira zajednice za nuklearnu sigurnosti, nuklearnih postrojenja iz 2014. godine. Kao što smo podržali ovaj zakon i izmjene u prvom čitanju, odmah na početku mogu reći da klub SDP-a podržava ovaj zakon jer smatramo da se radi o dobrim rješenjima kojima se na bolji način nego do sada reguliraju područje nuklearne i radiološke sigurnosti a posebno ističem uvođenje obaveze izrade preporučenog doznog ograničenja za praćenje zaštite pacijenata od ionizirajućeg zračenja tijekom dijagnostičkih postupaka kao i uvođenje nemedicinskog ozraćenja te definiranje stručnjaka za medicinsku fiziku i stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja i sve obveze koje proizlaze u njihovom poslu kao i postavljanje zakonskih osnova za učinkovito rješavanje pitanja zbrinjavanja radioaktivnog otpada iz korištenih izvora te postavljanje temelja za donošenje akcijskog plana za radom i sanacijom onečišćenih područja u skladu sa direktivom. I ovom prilikom ću podsjetiti da je donošenje akcijskog plana za radon vrlo bitno obzirom da radon potencijalno može uzrokovati karcinom pluća. I statistički gledano poslije pušenja radon je najvažniji uzrok karcinoma pluća, procjene su 3 do 14% karcinoma pluća kao posljedica izloženosti radonu. Neću sada navoditi sve što se ovim zakonom rješava jer ovih nekoliko natuknica pokazuje ono što je najosnovnije a to je u svom uvodnom izlaganju izložio tajnik. Ono što na samom kraju želim naglasiti da ovim zakonom se postavljaju pravni preduvjeti za donošenje čitavog niza pravilnika kojima će se u potpunosti preuzeti navedene direktive EU te zakonodavstvo RH dovesti u sklad sa pravnom stečevinom EU i najvišim standardima zaštite od ionizirajućeg zakona nuklearne sigurnosti. Također usvajanjem ovoga zakona ispuniti će se i dio zaključka Vlade RH donesen 2015. godine nakon provedbe misije službe za integrirani pregled zakonodavnog okvira Međunarodne agencije za atomsku energiju a koji se odnosi na izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti ali onda očekujem i da svi ovi podzakonski akti budu što prije doneseni kako bi na taj način osigurali primjerenu radiološku, nuklearnu sigurnost u RH. Hvala i vama. Sada gospodin Vlatko Kopić u ime Kluba zastupnika HDZ-a. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani gospodine državni tajniče, pomoćniče ministra, kolegice i kolege. Ovim konačnim prijedlogom zakona uvodi se stupnjeviti pristup odobravanju djelatnosti na način da se za neke djelatnosti neće morati ishoditi odobravanje za obavljanje djelatnosti već će se Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost samo obavještavati. Za neke djelatnosti postupak odobravanja iste biti će pojednostavljen. Ovim zakonom se ukida dozvola za uporabu izvora ionizirajućeg zračenja. Nadalje, uvodi se obveza izrade preporučenog doznog ograničenja, uvodi se nemedicinsko ozračenje, definira se stručnjak za medicinsku fiziku i obveze vezano uz njihovu uključenost u provedbu medicinskog ozračenja te stručnjaci za zaštitu od ionizirajućeg zračenja i obveza nositelja odobrenja korisnika u smislu savjetovanja sa istima. Mjere nuklearne sigurnosti usklađuju se sa obvezama izašlim iz Direktive Vijeća iz 2014. o izmjeni Direktive iz 2009. broj 71 euroatom o uspostavi okvira zajednice za nuklearnu sigurnost nuklearnih postrojenja. Nadalje postavljaju se zakonske osnove za učinkovito rješavanje pitanja zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora te odvajanje aktivnosti za zbrinjavanje iskorištenog nuklearnog goriva od istih. Uvode se dodatne obveze vezane uz nuklearno osiguranje s ciljem dosljednog provođenja međunarodnih obveza RH i podizanja fizičkog osiguranja na višu razinu. Postavljaju se temelji za donošenje akcijskog plana za radom te se usklađuju i nadopunjavaju odredbe u području potrošačkih proizvoda, postojećeg ozračenja i sanacije onečišćenih područja u skladu sa direktivom Vijeća iz 2013. godine o osnovnim sigurnosnim standardima za zaštitu od opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju te ostavljanju izvan snage Direktive iz '89. godine, '90.-te, '96. i na posljetku iz 2003. godine broj 122 euroatom. Postavljaju se zakonske osnove za učinkovitiju provedbu inspekcijskog nadzora, područje nuklearne i radiološke sigurnosti u RH reguliran je zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti koji je donesen 2013. godine tijekom usklađivanja hrvatskog zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU vezano uz poglavlje 15. Energetika. Ugovorom o euroatomu utvrđeni su sigurnosni standardi za zaštitu zdravlja radnika i stanovništva. Temeljni standardi unutar zajednice prvi puta su utvrđeni direktivama za 1959. godine, mijenjani su nekoliko puta a sada ih je nužno uskladiti sa direktivama EU 2013. br. 59 euroatom i 2014. br. 89 euroatom. Prva ta direktiva govori o osnovnim sigurnosnim standardima za zaštitu od opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju dok druga Direktiva vijeća iz 2014. godine govori o nuklearnoj sigurnosti nuklearnih postrojenja. Kako direktiva iz 2013. godine predviđa minimum pravila države članice trebale bi imati slobodu donošenja ili zadržavanja strožih mjere glede sigurnosnih standarda ne dovodeći u pitanje slobodu kretanja roba i usluga na unutarnjem tržištu. Ipak osnovni sigurnosni standardi moraju uzeti u obzir nove preporuke Međunarodne komisije za radiološku zaštitu. Nužno je razlikovati i postojeće planirane i izvanredne situacije izlaganja zračenju. Tako bi bile obuhvaćene sve situacije izloženosti zračenju i sve kategorije izlaganja zračenju odnosno profesionalnu, javnu i medicinsku izloženost zračenju. Osnovni standardi trebaju uključiti maksimalne dopuštene doze sukladne s odgovarajućom sigurnošću, te je svrha ove direktive propisati ujednačenja u ograničenju doza. Trebala bi se zadržati sadašnja godišnja efektivna ograničenja doza za profesionalno i javno izlaganje zračenju, ali ne bi trebala postojati dodatna potreba za izračunavanjem prosjeka u razdoblju od pet godina osim u posebnim slučajevima kada to propisuje nacionalno zakonodavstvo. Industrije koje obrađuju radioaktivni materijal koji se nalazi u prirodi i koji se vadi iz zemljine kore izlažu radnike povećanim dozama radijacije, a ako se taj materijal ispusti u okoliš, također i jedan dio stanovništva se izlaže i dovodi njihovo zdravlje u pitanje. Uspostavljaju se referentne razine za koncentracije radona u zatvorenim prostorima i za gama zračenje u zatvorenim prostorima emitirano iz građevnog materijala, te se propisuju uvjeti recikliranja otpada industrije koje obrađuju prirodne radioaktivne materijale u građevni materijal. Kada se proizvodi stave na tržište informacije moraju biti dostupne svima. Najnoviji epidemiološki podaci pokazuju statistički značajno znatno povećanje rizika od raka pluća zbog produženog izlaganja radonu u zatvorenim prostorima, pa su nužni nacionalni akcijski planovi kako bi se rješavali dugoročni rizici od izlaganja radonu. Prepoznato je da kombinacija pušenja i visokog izlaganja radonu predstavlja znatno veći rizik od raka pluća od pojedinca nego bilo koji od tih čimbenika sam za sebe i da pušenje povećava rizik od izlaganja radonu na razinu stanovništva. Zbog znatnog tehnološkog i znanstvenog napretka u zdravstvu došlo je do zamjetnog povećanja izlaganja pacijenata. U tom pogledu nužno je naglasiti potrebu da se opravdava izlaganje zračenju iz zdravstvenih razloga uključujući i izlaganje pojedinca zračenju bez simptoma bolesti, te treba postrožiti uvjete u pogledu informacija koje treba dati pacijentima, bilježenja, izvještavanja o dozama i zdravstvenih postupaka kao i korištenja dijagnostičkih referentnih razina i dostupnosti uređaja koji pokazuju dozu. Osnovni način za osiguranje odgovarajuće zaštite pacijenata koji se podvrgavaju medicinskoj radio dijagnostici i radio terapijskim postupcima jest visoka razina stručnosti i jasno definiranje odgovornosti i zadaća, svih stručnjaka koji su uključeni u izlaganje zračenju u zdravstvene svrhe. U pogledu upravljanja situacijama izvanrednog izlaganja zračenju trenutačni sustav koji se temelji na interventnim razinama treba zamijeniti sveobuhvatnim sustavom koji uključuje procjenu potencijalnih i izvanrednih situacija i izlaganja zračenju, ukupni sustav upravljanja izvanrednim situacijama, planove za odgovorno hitne situacije i unaprijed planirane strategije za upravljanje svakim pretpostavljenim događajem. Kako još uvijek postoje neriješeni problemi sa napuštenim izvorima radioaktivnosti i postoje brojni slučajevi kojima se kontaminirani metal, uvoz iz trećih zemalja potrebno je uvesti u uvjet za obavještavanje o nezgodama sa napuštenim izvorima radioaktivnosti ili kontaminiranim metalom. Također je važno uskladiti razine iznad kojih se izvor smatra visoko aktivnim zapečaćenim izvorom radioaktivnosti.

Hvala lijepa. Gospodin Zekanović prvi. Uvaženi kolega Kopiću, ovdje je zapravo sve jasno sa direktivama hoćemo usvojiti, odnosno primijeniti ili ne. Naravno da, ali evo koristim priliku da ovdje ipak vezano uz temu zračenja istaknem jedan problem. Radi se o problemu upravo kao što ste vi rekli osoblje medicinsko koje se bavi, znači radiologijom i liječnika i tehničara koji su svakodnevno izloženi raznim brojnim izvorima zračenja na svom poslu i tu bi upozorio na dva problema. Jedan je prebacivanje normi tih ljudi bez obzira na mjerenja kojima su oni konstantno, mjerenje radijacije u samim prostorima i osobnim mjeračima. Zbog prebacivanja normi može doći do problema i tu bi se možda malo trebalo povesti računa o tom segmentu opasnosti. Uglavnom su građeni davno prije, znači u vrijeme kada možda nije bilo predviđeno ta količina zračenja koju danas imamo. Iako moram reći da danas imamo uređaja koji ipak znatno manje zrače nego nekoć, pa možda evo još jedna sitnica danas su ti uređaji koji su izvori zračenja dostupni više-manje svakome i stomatologu i bilo kojem liječniku koji se pokušava pokrenuti privatan posao, da se upravo i tu napravi jedna kontrola gdje su ti uređaji raspoređeni, kakav je način gradnje građevina gdje su smješteni, odnosno da li odgovaraju nekakvim standardima. Poštovani kolega Zekanoviću, ovo što ste rekli apsolutno stoji i Ministarstvo zdravstva i pojedine službe na terenu apsolutno kontroliraju to i to im je primarni cilj u svrhu zaštite kako onih koji su stručno i na neki način kontinuirano bave sa i terapijskim zračenjem. O tome moraju voditi brigu kako radi sebe, tako i radi onih koji su u sustavu cijelog zdravstvenog sustava.

I smatram da ovo što ste rekli apsolutno stoji. Druga replika gospodin Bunjac. Evo ja se javljam isključivo iz razloga što mi se sviđa da sam nakon 14 mjeseci mandata ovoga saziva Sabora uspio čuti kako zvuči vaš glas. Naime, do danas nisam imao prilike čuti niti jedan vaš govor. Nema veze što ste vi ovo pročitali izlaganje, ali evo ja vas želim pohvaliti da ste konačno, dakle govorili. S te strane želim reći da mi je žao što ponovno vaši zastupnici nisu ovdje, dakle ne žele slušati čak niti vas osobno pa bi ih htio ohrabriti zajedno s vama da se češće ovako javljate, da javnost sazna i kako se vi zovete i koja su vaša stajališta jer je doista žalosno da ovdje u Saboru uporno na raspravama imamo 15 do 20 ljudi, da se o zakonima ništa ne raspravlja, da nema nikakvih replika, da se sada ja nisam javio niko ne bi o ovome ništa niti rekao.

Nije imalo nikakve veze sa temom, ali pustio sam vam da govorite do kraja, a vama dajem priliku da odgovorite. Kolega Bunjac, radost je obostrana što se možemo razumjeti na ovakav način. Ovo nije moj prvi govor u Hrvatskom saboru. meni je isto tako žao što do sada niste nazočili i čuli nekakva moja mišljenja, moram priznati da ja u nekim situacijama ne ulazim u rasprave i diskusije za određene teme za koje nisam kompetentan i za koje nisam stručan. Mislim da bi to možda u ovome časnom Domu i bila potrebitost razgovarati o stvarima za koje su ljudi daleko kompetentniji i na tragu toga pozivam sve one koji imaju šta reći i koji znaju o određenim temama da dalje to rade, ali mislim da bi se sami trebali preispitati u određenim situacijama da li smo dovoljno kompetentni za svaku temu se ponaosob javljati i govoriti možda samo isključivo iz rada da bi nešto rekli. Gospodin Miro Bulj, pojedinačna rasprava. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, državni tajniče sa suradnicima. Evo javio sam se da kažem još nekoliko riječi vezano za ovaj zakon, ali zapravo za cjelokupnu zakonodavnu proceduru Ministarstva zdravstva. Dakle kao što ste pohvalili kvalitetu ovog zakona koji sigurno će doprinijeti većoj radiološkoj nuklearnoj sigurnosti u RH, kao što su pohvalili da se definira stručnjak za medicinsku fiziku npr. i za zaštitu od ionizirajućeg zračenja, ja moram postaviti pitanje državnom tajniku, a gdje su ostali zakoni. Dakle prema planu donošenja normativnih akata mi smo trebali u ovoj godini do kraja godine usvojiti, a danas je zapravo praktični zadnji radni dan zasjedanja ovog Sabora, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o djelatnostima u zdravstvu, Zakon o suzbijanju zloporaba droga, Zakon o kvaliteti i logistici u zdravstvu ništa od toga. Pa onda nije ni čudo što zdravstvo funkcionira kako funkcionira. Posebno želim opet izraziti nezadovoljstvo što ministarstvo nije u stanju kao što je riješilo ovdje problem i definiralo stručnjake za medicinsku fiziku ništa nije učinilo na rješavanju problema magistara medicinsko-laboratorijske dijagnostike koji po završetku svog obrazovanja niti mogu stažirati zato što nije riješeno pravilnikom o stažiranju, niti mogu dobiti licencu i posao zato što ne postoje u Zakonu o djelatnosti u zdravstvu, a ne mogu se definirati pošto nije izmijenjen Zakon o djelatnostima u zdravstvu, a on nije izmijenjen zato što nije izmijenjen Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Istovremeno jadni magistri medicinsko laboratorijske dijagnostike ne mogu ići ni na stručno osposobljavanje budući Zavod za zapošljavanje ignorira postojanje njihove diplome. Ja bi molio državnog tajnika da nam kaže u kojem roku ćemo dobiti na raspravu Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o djelatnostima u zdravstvu, Zakon o suzbijanju zloporabe droga, Zakon o kvaliteti i logistici u zdravstvenoj zaštiti? Zahvaljujem.

Glasovat ćemo kada se steknu uvjeti.

Amandmane je podnio Klub zastupnika SDP-a. Molim predsjednika Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Andriju Mikulića da obrazloži prijedlog. Izvolite.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 Dakle Prijedlog odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora HRT-a na temelju članka 81. Ustava RH i članka 22. stavka 1. Zakona o HRT-u Hrvatski sabor će vjerojatno na sjednici donijeti odluku o imenovanju članova Nadzornog odbora HRT-a.

Hrvatski sabor je 14. srpnja 2017. godine donio odluku o razrješenju dijela članova Nadzornog odbora HRT-a koji imenuje Hrvatski sabor. Odbor za informiranje, informatizaciju i medije je na svojoj 8. sjednici održanoj 13. srpnja 2017. pokrenuo postupak za imenovanje članova Nadzornog odbora HRT-a te je 19. srpnja 2017. godine objavio natječaj za izbor četiri člana Nadzornog odbora HRT-a u Narodnim novinama te na mrežnim stranicama Hrvatskog sabora i HRT-a. Na 9. sjednici održanoj 4. listopada 2017. godine odbor je razmotrio sve kandidature pristigle na natječaj te je utvrdio listu kandidata koji su udovoljavali uvjetima za izbor četiri člana nadzornog odbora HRT-a propisane Zakonom o HRT-u i natječajem na kojem je 31 kandidat. Svi kandidati s liste bili su pozvani na razgovor s članovima Odbora za informiranje, informatizaciju i medije koji je bio obavljen na istoj sjednici odbora. Na svojoj jedanaestoj sjednici održanoj 17. studenog 2017. godine, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije proveo je raspravu te su predloženi slijedeći kandidati za imenovanje u nadzorni odbor HRT-a.

Provedeno je pojedinačno glasovanje o svakom kandidatu te je za mr.sc. Mladena Čuturu bilo 7 glasova za, 2 suzdržana glasa. Za gospođu Moranu Paliković Gruden 9 glasova za, za dr.sc. Eduarda Kunšteka 7 glasova za i 2 suzdržana glasa a za dr.sc. Maju Martinović 7 glasova za i 2 suzdržana glasa.

Izvolite. Ispred Kluba zastupnika SDP-a. Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče Sabora. Evo kao što smo čuli u obrazloženju poštovanog predsjednika odbora, HRT nema nadzorni odbor od 14. srpnja 2017. godine. Znači HRT posluje bez bilokakvog nadzora. Ona neće ni dalje imati nadzora zbog toga što su svi predloženi kandidati predloženi od strane parlamentarne većine. Dosad je bilo dobra praksa da se jedan član nadzornog odbora bira na prijedlog parlamentarne manjine. Tako je 2012. godine u nadzorni odbor HRT-a imenovana gospođa Anja Šovagović Despot koja je u tom trenutku bila predsjednica Odbora za kulturu HDZ-a. SDP si je sa koalicijskim partnerima tada bio parlamentarna većina koja je prihvatila prijedlog parlamentarne manjine i gospođu Šovagović Despot izabrala u nadzorni odbor HRT-a. U nadzornom odboru HRT-a neće biti nikoga ako ovaj prijedlog bude izglasan, nikoga tko bi bio izabran na prijedlog parlamentarne manjine. Nama je potpuno jasno zašto se to radi, zbog toga da bi se na HRT-u moglo raditi što se hoće jer takav nadzorni odbor koji bira samo parlamentarna većina, dakle ako nema u njemu baš niti jednoga člana koji bi mogao upozoriti na nepravilnosti, takav nadzorni odbor zapravo neće nadzirati ništa. On će biti pokriće za nered, javašluk, možda i kriminal, na to smo sve navikli. Zašto je ovaj nadzorni odbor smijenjen toga 14. srpnja 2017. godine? on je smijenjen promptno nakon što je Hrvatskom saboru dostavio izvješće. A šta je on konstatirao u tom izvješću? Primjerice, da je u nekoliko navrata u 2016. godini u potpunosti promijenjena urednička struktura HRT-a uključujući i gotovo kompletni postav glavnih urednika na radiju i televiziji. Znači nadzorni odbor je ustanovio daje tamo napravljena čistka. To je nadzorni odbor koji je vodila gospođa Anja Šovagović Despot. Dakle, mi smo prihvatili tada prijedlog tada parlamentarne manjine da onda uđe u nadzorni odbor, ona je u međuvremenu ostala i predsjednica nadzornog odbora i ona je zajedno sasvim drugim članovima nadzornog odbora savjesno i odgovorno obavljala svoju dužnost ali je zbog toga kažnjena. Dakle, HDZ-u nije čak nije bilo ni bitno što su je oni tamo predložili, dovoljan razlog je bio što savjesno obavlja svoju dužnost i što pošalje jedan objektivan i točan izvještaj Hrvatskom saboru. U tome izvješću je pisalo da od 1. listopada do 11. studenog 2016. HRT nije imao glavnog ravnatelja jer nije, pa je to nadzorni odbor i konstatirao. I tu konstataciju uputio Hrvatskom saboru. U tom izvješću je pisalo da je televizijski i radijski program emitiran bez unaprijed utvrđene programske sheme i da je to onda rezultiralo zahtjevima za izvanrednim rebalansima financijskog plana HRT-a.

Na HRT-u se poslovalo neuredno, netransparentno. Kriminalno, lopovski i to je taj nadzorni odbor ustanovio. I zato je smijenjen. Tamo je dalje pisalo da je nabava audiovizualnih djela od neovisnih proizvođača od 2016. obavljala se potpuno netransparentno bez jasno određenih kriterija. Pazite sada, ugovori s pojedinim producentima sklapali su se i prije isteka roka za predaju prijava na javni poziv. Znači HRT je raspisao javni poziv za vanjske producente, oni su se javili na vanjski poziv, ali prije isteka roka za prijavu HRT je već sklopio ugovore sa nekim od tih producenata. Čisti kriminal, čisti kriminal. To je taj nadzorni odbor konstatirao i zbog toga je taj nadzorni odbor i smijenjen. Tamo piše u tom nalazu poslanom Saboru, da je umjesto dramskih i dokumentarnih serija koje bi trebale biti najveći dio nabave od neovisnih producenata HRT od njih nabavljao kulinarske i slične emisije umjesto dramskih kojih nije bilo, umjesto dokumentarnih kako se kuha kokoš. I to su plaćali tim neovisnim producentima. A valjda svojim prijateljima HDZ-ovskim podobnicima, tko zna kome. Jedan od članova tog Nadzornog odbora bio je i gospodin Miroslav Grgić. S obzirom da je taj cijeli nadzorni odbor posve bezrazložno smijenjen zapravo ne bezrazložno, sa ozbiljnim razlogom jer razlog je taj što su savjesno obavljali svoj posao. To je jedini razlog zašto su smijenjeni. SDP predlaže sada da gospodin Grgić bude ponovno izabran u ovaj novi odbor. Pa zato što je savjesno i dobro obavljao svoj posao, ni zbog čega drugoga. Ali HDZ to neće. Neće nikoga na prijedlog opozicije. Hoće da sva četiri člana nadzornog odbora, jer peti je iz redova zaposlenika budu na njihov prijedlog. Hoće da se i dalje nabavljaju emisije o tome kako se kuha kokoš, da se to plaća HDZ-ovskim podobnicima, u jednu riječ da se nastavi kriminal. I ako ovaj nadzorni odbor bude izabran ovako na ovaj prijedlog HDZ-a to će biti dokaz, novi dokaz da HDZ-u ni do čega nije drugog stalo nego do krađe, lopovluka i kriminala. Kao predlagatelj onda pet minuta, izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa ja moram priznat nakon ovakvog teatralnog nastupa potpredsjednika odbora ja vam neću sada komentirati stvari i svoj osobni stav, jer bi možda netko rekao da sam iz neke druge političke opcije a ne one za koju neki misle da bi trebali imati ovakve ili onakve stavove.

Prvo kad se donosio zakon dobili ste pismo Europske komisije koje vam je reklo što činite u Hrvatskom saboru i koji je stupanj vaše demokratičnosti, demokracije u Hrvatskoj. Onda imate 4 prigovora EU na zakon. Toliko oko vaše demokracije, a sad neke stvari oko smjena kada govorite o smjenama. Od kad postoji HRT nikad nije bilo takve smjene urednika. Kaže se kada sam smjenjivao ljude od srca su mi zahvaljivali govoreći da sam ih riješio velikog tereta, kaže Šošo. Đelo Hadžiselimović se iznenadio kad je saznao da više nije urednik stranog programa, ali Šoša odgovara: „Što se sada čudi, sve sam mu objasnio i on zapravo nije smijenjen. Imat će puno više slobode.“ Hoćemo dalje. Pogledajte koje su to izjave i što sve piše što su mediji objavljivali. Sanji Mikleušević Pavić dane otvorene ruke za smjene u informativnom. Šta kažete na ovo: „HRT Bartolomejska noć za urednike na državnoj televiziji.“ Za vrijeme gospodina Radmana gospodin Novokmet imao je ovlasti i to je riješio. Hoćemo i tu razgovarat da su svi bili nestručni. Ili su možda drugačije mišljenje imali od nekih, pa se to nekima nije bilo svidjelo. Gledajte naslovnicu: „U pet dana posmjenjivali 40 urednika.“ Kaže Dean Šoša, v.d. glavnog urednika HTV-a: „Nema čistki, ja sam imenovao samo sedmero novih ljudi na poziciji urednika, a slobodne ruke za daljnje kadrovske promjene ima samo nova urednica informativnog programa.“ Prema tome, ovaj treći dio ovog trena sad neću koristiti kad se govori o izboru glavnog ravnatelja, ali vjerujte ima vrlo zanimljivih stvari. Kad pogledamo dokumente koji su prethodili i bili osnova za razrješenje Gorana Radmana jasno nam je da i Nadzorni odbor HRT-a i Sabor su imali tada i imaju još uvijek jasno mišljenje kako je HRT poslovao pod vodstvom gospodina Radmana i ravnateljstva koji je izabrao i imenovao. Zajedno smo sjedili u odboru koji je donio odluku o razrješenju tadašnjeg ravnatelja. Možda ako bude potrebe ja ću vrlo rado pročitati tu odluku odbora da se vidi koji su razlozi za razrješenje ravnatelja koji napr. daje izjavu u medije ja Hrvatskom saboru neću predočiti i ne dam mu ono što Hrvatski sabor traži. Imamo nekoliko replika, prvi gospodin Pernar. Uvaženi zastupniče Mikulić, bilo je zanimljivo slušati argumente gospodina Stazić protiv vas iz HDZ-a gdje vas on proziva za kriminal i nepotizam na HRT-u. A s druge strane zanimljivo je bilo slušati i vaše argumente protiv SDP-a isto gdje prozivate SDP za kriminal i nepotizam na HRT-u. Gledano iz perspektive običnih građana čini se da je kriminala i nepotizma bilo na HRT-u i u doba HDZ-a i u doba SDP-a. I zapravo, čini mi se da ste i jedan i drugi u pravu kada optužujete onog drugog za kriminal i nepotizam odnosno za takvo vođenje politike HRT-a i mogu se jedino složiti s vama. Gospodine Mikulić ja se s vama slažem, gospodin Stazić, slažem se i s vama. Tako da zapravo želim izraziti radost što ste hrvatskoj javnosti zapravo otvorili oči. Dakle ja sam samo iznosio činjenice i ono što su mediji objavili. Činjenice su najjače oružje i protiv toga je nemoguć … [[Govornik se ne razumije.]] Dakle ako je netko krivo nešto objavio morati će za to odgovarati. Ali isto tako evo kada pričamo, kada se voli prebaciti loptica na ovu stranu sabornice, za kriminal trebaju odgovarati svi. Nema stranke, boje i mirisa, svi koji su ga počinili. Evo jedan portal kaže glavni ravnatelj HRT-a Radman prekršio zakon kažnjen obustavom plaće. Nisam to ja rekao, to je netko objavio. Onda ovdje kaže upravo zbog toga ali i kršenja nekoliko odredbi Zakona o sprječavanju sukoba interesa Radman je zaradio i novčanu kaznu ali i javnu objavu odluke povjerenstva itd., itd. Dakle ja se mogu složiti u tome da svi koji su počinili neko nedjelo da za to trebaju odgovarati i moraju odgovarati i tu nema apsolutno iznimaka. Ali moramo voditi brigu, pa u Hrvatskom smo saboru, odbor je donio neku odluku s obrazloženjem zašto je nekog razriješio. I to je javno objavljeno, to je dokument. Tako da se s nekim od vaših zaključaka apsolutno mogu i složiti. Poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Mikulić, mi uvijek kada imamo rasprave ovdje u ovom Visokom domu o HRT-u uvijek imamo žučne rasprave sa obje strane sabornice u kojem se optužuje ne znam HDZ-ovci optužuju Radmana za vođenje HRT-a. S druge strane sada SDP optužuje HRT zbog toga što je javni servis pretvoren u partijsku televiziju. I kao što je rekao kolega sada prije mene i jedni i drugi ste u pravu. Kada imamo SDP na vlasti to je partijska televizija SDP-a, kada imamo HDZ onda je to partijska televizija HDZ-a. I imamo vjerojatno kriminala, znači i za vrijeme Radmana, imamo vjerojatno i sada na HRT-u. Ali ne samo to, mi znači imamo činjenicu da je HDZ predložio određenu osobu u nadzorni odbor Anju Šovagović Despot koja je figurirala kao vaša moguća ministrica i da sada ta žena upozorava znači na nepravilnosti na javnoj televiziji i da ste je vi smijenili. Znači i to samo pokazuje da se tu radi o interesnim skupinama ili strankama, ili stranačkim oligarhijama koje kontroliraju javnu televiziju i onda kada su na vlasti. A ljudi koji imaju svoj stav i koji misle svojom glavom, ako se protiv toga usprotive onda dolaze u probleme neovisno o njihovom svjetonazoru. I to su stvari koje ovdje treba naglasiti, dosta je više ovih besplodnih rasprava i optuživanja. Priznajte i jedni i drugi da ste odgovorni za situaciju koju ste doveli javni servis i idemo pronaći načine kako to riješiti. Kako konačno taj javni servis pretvoriti uistinu u javni servis. A ne da imamo tv priloge koji su naručeni, znači ja sam rekao, ja nisam mogao vjerovati kakav su prilog meni namjestili neku večer na HRT-u, nevjerojatno, nakon jedne moje izjave koja je izvučena iz konteksta. Uvaženi kolega Grmoja pa ja se mogu složiti oko toga da idemo riješiti neke stvari da budemo zaista onakav pravi javni servis kakav bi trebali biti. Ali ja vas moram podsjetiti dakle odredbom članka 20. stavka 7. Zakona o HRT-u propisano je da postupak za razrješenje glavnog ravnatelja HRT-a pokreće nadzorni odbor a prijedlog za razrješenje glavnog ravnatelja podnosi Odboru itd. za informiranje. Sjetite se tih vremena, to vam je bilo na 8. sjednici 29. veljače 2016. Sjećam se kada smo imali jednu sjednicu jer smo trebali ravnatelja HRT-a imenovati pa znate da je bila odgođena. Ja dugo pamtim, pa neka hrvatska javnost to čuje. Dakle, inzistirali ste o tome i lobirali da mora određena osoba biti zamjenik ravnatelja HRT-a a kažete SDP i HDZ su nešto radili, i vi ste u tom djelu bili i radili ste to i to su vam imena i prezimena koja su dostupna svima, znate vi dobro o kome se radi, znate vi dobro… … [[Upadica sa strane, ne razumije se.]] Potpredsjedniče, molim vas, pa ne može dobacivati zastupnik iz klupe.

Dakle, inzistirali su na zamjeniku ravnatelja, i radili probleme kod odabira ravnatelja i kod nadzornog odbora i to neka hrvatska javnost zna. I za to postoje papiri. Još jedanput, nemojte dobacivati općenito. Gospodin Zekanović, izvolite. Uvaženi kolega Mikuliću, naravno da HRT mora biti javni servis ali ja bi rekao da svaka politička opcija koja dođe u poziciju ima zapravo legitimitet i dužnost da i kadrovira u tom trenutku. Pa tako eto, neko smo vrijeme imali i metkovsku … [[Govornik se ne razumije.]] , metkovske politike na HRT-u, SDP-ove, pa zašto danas ne bi u konačnici i HDZ kadrovirao u ovom smislu i postavio ljude za koje smatra da su prikladni za nadzorni odbor, zašto bježati od toga? Ali ovdje mije interesantna jedna stvar, ovdje se kolega, evo vi ćete me ispraviti, SDP-ov nadzorni odbor je dva puta radio protiv Radmana, pa čak je i SDP bio smjenjivao svoj nadzorni odbor a sad mu ne paše tuđi odbor. Pa kako će odbor koji postavlja HDZ pasati –kada mu njegov vlastiti nadzorni odbor nije odgovarao pa su ga čak i smjenjivali u jednom trenutku? Ali mene brine jedna druga stvar ovdje, a o tome ću malo kasnije reći više. Kolega Stazić je spominjao kuhane kokoši, a ja ću ovdje reći betonski spavači. To je emisija koju trenutno mi imamo danas na HRT-u koja se prikazuje a radi se o monumentalnim betonskim građevinama diljem bivše SFRJ.

Ja smatram da nije. I upravo zbog toga sad smo mi u poziciji, bogu hvala da jesmo, da napravimo da hrvatski građani više ne moraju gledati ovakav program.

238 [[Upadica Radin: Dobro.]] Kolega Zekanović često ima ispade u kojem komentira MOST kao političku opciju, ja bi ga upozorio da je MOST politička opcija koja ima zastupnike iz svih dijelova Hrvatske. Uostalom što se tiče grada kojeg ste spomenuli, tamo je na vlasti HDZ i tamo ima ljudi koji podržavaju i MOST i HDZ i SDP, nema smisla da stavljate Metković u kontekst određene političke opcije.

Ja bi vas molio da navedete sada… 238. ili da navedete zapravo gdje je tko koga uvrijedio itd., jer u ovom slučaju nije bilo nikakvih uvreda s vaše strane nego je bilo mišljenje, sad vi recite što je bilo od strane gospodina Grmoje što ja nisam čuo.

I to je vaše mišljenje, to nije povreda Poslovnika ali idemo dalje.

Uvaženi kolega Zekanović, pa apsolutno se ja s vama slažem dakle, volja većine je volja većine i nju moramo poštivati, to je demokracija. Možemo se složiti da smo mlada država pa da neki ne shvaćaju sustav što je demokracija. Imaš prava ali imaš i obveze. A što bi to trebalo biti ako je narod većinu dao jednoj političkoj opciji? Pa do jučer dok to nije bilo tako, s neke druge strane sabornice su imenovali ravnatelje usprkos prigovorima iz EU-a, donosili zakone pa dobivali packe itd., a to kakvi su to bili ravnatelji, to ću vam ilustrirati jednom naslovnicom „Kaos na HRT-u“ Javnu televiziju potresaju skandali, smijenjeno je uredništvo Dnevnika triput, potkradaju se gafovi, a godinu su završili sa 20 milijuna kuna gubitka iako imaju zagarantirani godišnji prihod od pretplate od gotovo milijardu i pol kuna. Protiv takvih se uvijek treba boriti.

Gospodin Stazić, izvolite. Dakle, umjesto da odgovorim na postavljeno pitanje vrlo logično zašto se prekida demokratska praksa i u nadzorni odbor se ne želi imenovati nikoga na prijedlog oporbe, uvaženi kolega Mikulić čita stare novine, požutjele i neimenovane portale koje vode HDZ-ovski poslušnici. Ja se čudim da nije uzeo novine iz šezdeset i treće godine, pa da onda čita i njih, da nas upozna kako je funkcionirala HRT '63. godine, jer su to očito jedini argumenti koje kolega Mikulić ima. Tvrdi u toj svojoj raspravi u ime kluba, u ime odbora, a odbor ga uopće nije za to ovlastio, dakle uzurpira svoj položaj predsjednika odbora, da govori u ime odbora i insinuira da je u vrijeme Radmana na HRT-u bilo kriminala. Zašto nije DORH reagirao ako je bilo kriminala? Zašto niste prijavili DORH-u ako znate za kriminal? A znate zašto? I bi, da im vjeruje. I možda su i provjeravali, ali su valjda ustanovili da tamo kriminala nema i da vi naprosto ovdje insinuirate i klevećete jer drugo nemate, druge argumente nemate.

Odgovor, gospodin Mikulić. Hvala lijepo. Pa uvaženi zastupniče Stazić, meni je žao ja bih možda donio vama novine iz '63. koje su vama jako drage i na srcu, ali ja sam vam '69. godište. Kad se vratimo u 2014. i kad govorimo o naslovima novina, onda ćete vi malo bolje znat što je bila uređivačka politika u medijima nego mi. To je što se tiče ovog dijela. Što se tiče da li sam ja nešto rekao što nije istina, piše na naslovnicama dnevnih novina. Prema tome, ako nije istina netko je to morao utužiti. Da li je ili nije to nek' vodi brigu onaj o kome su pisali kao što sam i ja tužio pa sam dobio pravomoćnu presudu za iznesene laži. A ne znam zašto cijelo vrijeme govorite o tome da je netko nešto krao, otimao, kad za to nemate ni jedan argument. I mogu vas samo podsjetiti i to vam lijepo ovdje piše. Za izvjestitelja koji će na sjednici Hrvatskog sabora obrazložiti prijedlog odbora je određen Andrija Mikulić.

Dakle u nedostatku uvjerljivog odgovora na pitanje zašto se mijenja praksa da u Nadzorni odbor HRT-a osim predstavnika parlamentarne većine uđe jedan predstavnik na prijedlog opozicije gospodin Mikulić je donio novine i argumentira nešto što je bilo iz davnih dana. Ja inače mislim da za vrijeme dok smo mi bili na vlasti HRT uopće nije bio nešto nama sklon i moram priznati da mi je dosta često išao na živce, ali to nisam tada govorio jer bi to bio pritisak politike na uređivačku politiku javne televizije. Ali nisam puno moram priznati niti vodio računa o tome. Prema tome, jedino pitanje koje se ovdje postavlja da dobijemo jasan odgovor zbog čega je parlamentarna većina koju čine HDZ, HNS, zastupnici manjina, klub Milana Bandića, HDSSB, HRAST i ostali odlučio da promijeni praksu da predstavnik, jedan predstavnik parlamentarne manjine bude član Nadzornog odbora HRT-a i tako barem sačuva privid da je ta televizija javna, a ne državna i od strane vlasti. I ako ostane ovakav prijedlog i ne promijeni se mi ćemo jako dobro, barem će jasno biti o kakvoj se televiziji radi i kao takvoj ćemo se prema njoj ponašati. I drugo, molim vas nemojte se više pozivati na narod. Kojoj? HDZ HNS, HDZ i manjine?

Dakle, uvaženi zastupniče Bauk, ja vas mogu razumjeti, mogu razumjeti čak i vaše frustracije što ste u oporbi. Teško je to vjerojatno kad si ministar na vlasti, a onda moraš bit u oporbi. A što se tiče ovog dijela o kojem vi govorite, da se niste miješali u politiku ja ću vas podsjetiti da je zadnji zakon bio 2010. u Saboru donesen konsenzusom, pa ste vi 2014. išli silom nešto donositi i dobili ste packe. I onda ste nešto malo morali promijeniti 2014.

A ja ću se i dalje uprkos vašem žalovanju pozivati na narod. Što vi niste bili sposobni pa složili priču pa da ste u poziciji? Zato što vam je narod rekao što misli o vašoj opciji, ali o.k. Imate vremena. Sad ćete se možda bolje pripremiti za sljedeći izborni ciklus i to je to i nema ljutnje i opet ćemo ići u izbornu trku. Dakle, vi ste bili ti koji ste utjecali na politiku vođenja Hrvatske radiotelevizije 2014. Pa valjda se zna tko je gdje bio?

Jer ako raspravljamo o izboru nadzornog odbora, ako postoji nekakvo uobičajeno parlamentarno pravilo da oko imenovanja nekih tijela gdje trebaju bit zastupljena pozicija i opozicija, onda je meni bilo logično da predstavnik manjine kaže da u oni poslali prijedlog člana nadzornog odbora i da to Odbor za izbor i imenovanje, nije uvažio. I mi kad bi se držali svog poslovnika i kad bi se držali dobrih starih pravila rada u ovom Saboru, onda mi uopće ne bi potrošili niz teških riječi optužujući jedne i druge. Jer gledajte, ovdje može biti samo činjenica, da li su Klub SDP-a i ostali klubovi oporbe, se dogovorili oko svog predstavnika u nadzorni odbor i to poslali odboru. I onda ako odbor to nije uvažio, onda to politički nije korektno. Ja to moram otvoreno reći. Ali ako Klub SDP-a i ostali članovi oporbenih klubovi to nisu napravili a prisustvovali su na sjednici odbora, onda je nekorektno od njihove strane govoriti na ovakav način kako govore. Pa zbog nas koji ne sudjelujemo u tim, radu tih odbora. I možda je bilo dobro gospodine Mikulić da ste vi odmah u prvoj rečenici to rekli, da SDP zbog svojih unutarnjih problema i silnica koje su među njima, političke, nije se bio u stanju govoriti oko toga člana nadzornog odbora. A ne ovako prozivati, koalicijske partnere u vladajućoj većini, mislim da je krajnje nepošteno i nekorektno.

Uvažni zastupniče, hvala vam što ste me to podsjetili, dakle 32 ili 3 dana, smo čekali, na naših nekoliko upita, da nam predstavnici opozicije daju svog kandidata, do sjednice odbora ga nisu dali. Iz tog razloga sam i odgađao i nesazivano tu sjednicu. Na sjednici odbora, kolega Stazić je preložio, kao uvaženi potpredsjednik kandidata. Ja sam mu na to replicirao i rekao da nismo dobili usprkos našim zamolbama kandidata od strane, tako je opozicije. 2 dana nakon održavane sjednice odbora su oni postali kandidati. Nakon što je odbor već donio odluke o tome, koji su kandidati, koji će biti poslani prema Hrvatskom saboru. Dva dana nakon toga je došlo potpisano njihovog predsjednika kluba. To da li je netko unutar svoje obitelji imao problema, to nek rješavaju unutar sebe. Ali, na naše opetovano traženje, nismo 32 ili 3 dana dobili kandidata. Što smo trebali? Još 15 dana čekati? Dakle, nisu ga predložili, kad se izglasovalo, ovo da su ovo kandidati, 2 dana nakon toga je stigao prijedlog. Dakle, po datumima je sve vrlo lako za

Poštovani gospodine potpredsjedniče.

Ali, s obzirom na to kako izgleda stanje na HRT-u, bilo bi bolje da održim nekrolog. Ali budući da ovdje nije mjesto da držim nekrologe, neću držati nekrolog. Poštovane kolegice i kolege, zastupanje naroda i obranih državni institucija i javnih institucija u njihovom funkcioniranju od nas samih, od parcijalnih, privatnih ili bilo kojih drugih interesa, ili lošega stanja, koje može postojati u tim institucijama, to su najviši ciljevi koje mi kao zastupnici možemo obavljati. A kad je po srijedi obrana institucije javnog servisa HRT-a, ovo što smo čuli, nije nikakva obrana. Nego su neproduktivne optužbe oko stanja kakvo je ono bilo ili kakvo je ono moglo biti i mi u tome nećemo sudjelovati. To da mi primamo izvještaj za 3 g. za 2014., 2015. i 2016. o financijskom stanju, je protivno svim pravilima koji bi ovaj Sabor trebao uvažavati. Pretpostavljam da je i protivno propisima koji bi ovaj Sabor trebao uvažavati i to želim ovdje reći. Uz svo poštovanje i prema kolegi Staziću i prema kolegi Mikuliću, ali je nedopustivo da se izvještaj o financijskom poslovanju jedne javne institucije, čiji je Sabor osnivač, imenuje ravnatelja, imenuje nadzorni odbor imenuje i programsko vijeće, prima sa 3 g. zakašnjenja. Koje je opravdanje za to?

Bivši odbor je podnio izvještaj koji je bio kritičan prema upravi koja je tada bila. Prije toga u vrijeme koje je spominjao kolega Mikulić uprava je također imala sukob sa nadzornim odborom. Jesmo li mi dužni obraniti onda ona tijela koja trebaju nezavisno djelovati na HRT-u kada se sukobljavaju i nepoštivaju ovlasti jednih, drugih? Jesmo li to uradili? Nismo. Sada biramo nove članove nadzornog odbora. Jesmo li provjerili da li su svi kandidati birani u skladu sa važećim pravilima? Ima li netko da je možda u sukobu interesa potencijalnom? Ima li netko tko možda ne bi trebao biti biran zbog toga što je već na nekoj funkciji koja mu prijeći da bude biran u mjesto kao što je nadzorni odbor? To pitam zbog toga što u toj priči kao dio vladajuće koalicije nismo sudjelovali ni na koji način, ni konzultativno ni ne konzultativno. A doprinositi tome da se dođe do stanja, da se drži nekrolog HRT-u mi nećemo.

Dakle što se Kluba zastupnika SDSS-a tiče mi izražavamo vrlo ozbiljnu zabrinutost u pogledu toga kakvo je stanje na HRT-u prema ono malo informacija što imamo. Tko je ravnatelj na HRT-u? Je li to onaj koga smo mi birali ili je to netko koga mi nismo birali? Tko kadrovira? Tko organizira? Tko upravlja financijama? Ja kao zastupnik želim znati da li je onaj koga sam ja podržao svojom rukom i rukama zastupnika mojega kluba je doista ravnatelj na HRT-u ili je to netko treći ili drugi? Dugo sam se spremao da to kažem, mislio sam to učiniti u pauzama ali budući da te pauze ne podržavam jer su sredstvo za destrukciju rada ovoga Sabora, jer su sredstvo za to da se ni o čemu drugom ne raspravlja osim onome što pojedini zastupnici smatraju da treba iskoristiti prijepodne kada su kamere tu, kada novinari nisu previše umorni, kada javnost još ima nekakav interes. Prema tome, prema tome, neću u tome sudjelovati jer ću uskoro inače trebati održati nekrolog za ovaj Sabor kojem pojedine kolegice i kolege rade o glavi ukidajući interes za legitimne teme koje postoje u ovom Saboru, pretvarajući ga u naklapaonicu i brbljaonicu. Moj klub tome neće doprinositi ali neće doprinositi ni ovoj stvari koja se zove HRT na ovakav način. Ispričavam se mojim kolegama, koalicijskim partnerima, ispričavam se svima vama ali prema svemu onom što mi znamo stanje na HRT-u je takvo da mi ne znamo tko je tko, da mi ne znamo gdje je tko a to da dobijemo izvještaje sa 3 godine zakašnjenja, da se jedan izvještaj nadzornog odbora ne prihvaća, da je prethodni nadzorni obor, ravnatelj raspuštao i napadao svim sredstvima, ravnatelj koji je bio biran od lijevoga dijela scene, nedopustivo je. Ako je to slika toga kako mi upravljamo javnim servisima i javnim ustanovama, javnim poduzećima pa onda je bolje da se ne petljamo u to. Ali ako netko želi privatizirati, ako je to način kako netko želi privatizirati HRT čega je bilo već ovdje i u vrijem Milanovićeve Vlade, komercijalizacijama najrazličitije vrste, popuštanja atacima najrazličitijih privatnih interesa neka to ide ali neka ide bez nas a mi ćemo svoje reći. Gledanost Dnevnika HRT-a je 3% Zbog kadrovskih rješenja i programskih rješenja na stotine hiljada gledalaca gubi HRT. I odavno je prestala biti ono što je trebala biti sa sredstvima, sa ljudima, sa iskustvom, sa programom vodeća televizija u državi i vodeći radio u državi. Ali to nije. Arhivi HRT-a se nalaze po koje kakvim privatnim televizijama. Kamere HRT-a se nalaze po najrazličitijim privatnim rukama. A mi ćemo ovdje dizati ruke za to? Nećemo. Moju ruku više neće imati. Prva gospodin Stazić. Pitate se uvaženi kolega da li je možda netko od predloženih u sukobu interesa. Jedan od predloženih je doktor znanosti Eduar Kunštek koji je i član Državnog sudbenog vijeća. On u to državno sudbeno vijeće nije ušao kao dužnosnik, kao državni dužnosnik, to je istina ali Državno sudbeno vijeće je svakako tijelo državne vlasti. I posve je neprilično da netko tko je član jednoga tijela državne vlasti ulazi u nadzorni odbor HRT-a. Mi ćemo svakako bude li izabran dr. Kunštek, protiv kojeg inače nemamo ništa, mislimo da je on ugledan znanstvenik, ali da naprosto ne može obavljati da su te dvije dužnosti nespojive. Mi ćemo svakako to mišljenje zatražiti jer jedino oni to mogu od Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa jer ne želimo preko toga mirno prijeći. Ja mislim da HDZ ovim prijedlogom čini medvjeđu uslugu jedno uvaženom doktoru znanosti predlažući ga ne jednu funkciju koja je zapravo nespojiva. Odgovor, gospodin Pupovac. Ja ne znam definitivan odgovor oko pitanja koje se postavlja, ali znam tko može taj odgovor dati. Taj odgovor mogu dati ljudi koji su ovlašteni za tumačenja takvih pitanja. I ako postoji naznaka za tako nešto onda je nadležni odbor trebao konzultirati pravne stručnjake koji su trebali dati mišljenje za to.

Druga replika gospođa Petrijevčanin-Vuksanović. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče i hvala na točnom izgovoru prezimena što je rijedak slučaj. Poštovani kolega Pupovac, vašim pitanjima koja su retorička tko je tko, gdje je tko treba dodati treće pitanje, a to je gdje je novac na HRT-u. I ovdje isto prilika s obzirom da nadležni odbor je zadužen za poslovanje HRT-a da se spomene pitanje transparentnog računovodstva na HRT-u koje je jako, jako bitno pitanje i da je nedavno Europska komisija od agencije dobila primjedbu vezano za transparentno računovodstvo na HRT-u. Znamo da je HRT po europskom zakonodavstvu kao korisnik državnog proračuna već par puta upozoravan zbog netransparentnog računovodstva i od njih je zatraženo od Europske komisije da transparentno razvoje s jedne strane marketinške prihode, a s druge strane prihode od pristojbe. A znamo istodobno da svaki korisnik državnog proračuna treba voditi transparentno računovodstvo svojih proizvoda, dakle njihove stvarne cijene. A što je s HRT-om i od kada to ide? Bit će prilike da kasnije progovorimo od kada to ide, a oni vode računovodstvo kao da im je godišnji proračun za program 300 milijuna kuna. Pa svaki laik bi se ovdje zapitao kako je moguće da za temeljnu djelatnost jedna televizija, a to je proizvodnja i prikazivanje programa raspolaže realno sa 1,4 milijarde godišnjeg prihoda, a troši samo na temeljnu djelatnost 300 milijuna kuna. A gdje je onda onih 1,1 preostalih milijardi kuna? To je pitanje.

Poštovana kolegice. Vi ste rekli više nego što bih ja mogao reći o tome, iako poštujem to što ste rekli, a dodat ću na to samo jedno, neće biti transparentnosti u vođenju financija ako neće biti poštivanja nalaza nadzornog odbora, ako se izvještaji neće podnositi redovito, a ne sa zakašnjenjem od tri godine i neće biti transparentnosti ako se ne zna što su čije ovlasti na HRT-u, tko je stvarni ravnatelj, a to je formalni ravnatelj npr., tko lobira za pojedine članove nadzornog obora koje mi ovdje biramo, a ko za tim nema nikakvog interesa. A taj koji lobira za pojedine članove nadzornog odbora ne bi smio ni prismrditi takvom mogućem rješenju. A mi ćemo takvu kaljužu trpiti sa tolikim novcem i sa tolikim potencijalom, što se mene tiče sigurno ne. Kolega Pupovac slažem se u potpunosti s vama da financijska izvješća općenito izvješća tijela koja imenuje ovaj Visoki dom bi se morali usvajati u kalendarskoj godini poslije tog izvješća. Međutim ono što je meni i u vašoj raspravi i u nekim drugima vrlo sporno je da mi imenujemo tijela, a da očigledno ta tijela ne znaju jasno koji im je posao jer mi ćemo imati poslije tu nekakva izvješća. Ako mi imenujemo nadzorni odbor, ako taj nadzorni odbor podnosi izvješće onda ovaj Dom temeljem tog izvješća donosi određene zaključke. A zašto vam to govorim? Zato što sam osobno kao ministar financija u prosincu 2005. godine doživio jednu katarzu i kasnije stalni medijske udarce trpim samo zbog toga što sam ispoštivao odluku ovog Visokog doma iz ožujka 2003. godine i pokušao naplatiti 250 milijuna duga HRT-a. Bio je igrokaz sadašnjeg ravnatelja i jedne predstavnice jedne nevladine udruge koji se vole hvaliti sa transparentnošću itd., oni su napravili igrokaz sa kojom su falsificirali kada je došao dokument iz Ministarstva financija. Tada su institucije državne, između ostalog i Porezna uprava utvrdili određene nepravilnosti. Međutim nekima nije bilo u interesu da jedan dio tog izvješća se objavi, a znate o čemu se radilo? Radilo se o tome da su neki kada su u Hrvatskoj bili stambeni krediti s kamatnim stopama 15, 16 dobivali kredite po vrlo niskoj kamatnoj stopi temeljem toga su bili obveznici poreza na dohodak iz svih političkih opcija.

Odgovor gospodin Pupovac. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Šuker ja se toga sjećam i kamo sreće da ste vi ustrajali do kraja i da niste. … [[Upadica iz klupe, ne razumije se.]] Da je cijela politika nadzora ustrajala kako valja i da je kontrola ugovora koji se sklapaju bila takva da se mogla dobiti objektivna slika o tome što se događa i da su tijela i u vrijeme Radmana i u vrijeme sadašnjeg ravnatelja i u vrijeme njegovog prethodnika mogla obavljati svoj posao kako valja, ali ovako ili ćemo imati nadzorni odbor koji će biti po našoj mjeri dakle po mjeri uprave ili ćemo imati Programsko vijeće koje će biti po našoj mjeri ili po mjeri uprave, ili ga mi neće zarezivati kako kažu u narodu. Da li mi kao zastupnici to trebamo dopustiti? Ne. To je protivno svemu onome na što smo prisegli. Mi ovdje trebamo jamčiti sve pretpostavke da HRT-e funkcionira kao neovisna javna ustanova i javni servis sa što je moguće manje upliva od strane političkih interesa ili od strane privatnih financijskih interesa. Ali isto tko moramo učiniti sve da ona unutar sebe funkcionira po istim principima. Odavno ga je trebalo reformirati. Svi koji su dolazili najavljivali su reforme. Od toga nema ništa. Ta kuća propada na očigled pred nama. Idemo dalje sa klubovima. Gospodin Branko Bačić u ime Kluba HDZ-a. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa najprije bih i zbog naših gledatelja a vjerojatno oni manje mogu zaključiti o čemu se danas ovdje radi u Saboru i kakva je tema i koja je točka dnevnoga reda. Iz dosadašnje rasprave dalo bi se zaključiti da mi raspravljamo ili o Izvješću o radu HRT-u koje izvješće podnosi glavni ravnatelj, ili govorimo o Izvješću Programskog vijeća o čemu izvješće podnosi Programsko vijeće ili raspravljamo o Izvješću o poslovanju HRT-a kojega podnosi Hrvatskom saboru nadzorni odbor.

Pa bi onda zamolio sve kolege zastupnike i kolegice da se onda pokušamo držati točke dnevnoga reda zbog toga što ćemo ovim prepirkama o vlastitim razmišljanjima kako i na koji način bi trebao raditi javni servis odnosno Hrvatska radiotelevizija imati prilike u iduće četiri točke. Dakle nakon ove točke ako nju završimo i kada je završimo imat ćemo vremena i dovoljno prostora raspravljati kroz iduće četiri točke. Pa bih se sada ja vratio na meritum ove točke dnevnoga reda.

Nije kolega Stazić i vi to jako dobro znate, pa vam zato zamjeram što ste svojim istupom u ime kluba raspravu potpuno odnijeli u drugom planu u drugom pravcu što je onda doprinijelo ovim žučnim prepirkama u Saboru, nego je Hrvatski sabor razriješio Nadzorni odbor na prijedlog tog istog, ovog istog Odbora za medije, informiranje i informatizaciju Hrvatskoga sabora zbog toga što taj Nadzorni odbor nije poštivao temeljni zakon prema kojemu je zakonu imenovan i osnovan, a to je Zakon o HRT-u. To je bio razlog. I možete pročitati kolega Stazić, ali vi to jako dobro znate samo vam to ne odgovara politički reći, pa ste „pilu okrenuli naopako“ svodeći razloge smjene Nadzornog odbora zbog toga što su oni podnijeli Izvješće o poslovanju HRT-a, nego su razriješeni jer nisu poštivali Zakon o HRT-u i zbog čega ih je 4 puta ih je opomenulo pravosuđe Republike Hrvatske. Dva puta Trgovački sud u Zagrebu im je rekao ne postupate prema Zakonu o HRT-u. Nije Zakon o ustanovama, nego Zakon o HRT-u kojega je donijela vaša Vlada o čemu je malo prije govorio kolega Mikulić da ste zbog tog zakona dobivali packe iz Europske komisije.

Onda je tom istom Nadzornom odboru koji je zbog toga razriješen rekao i Visoki trgovački sud u Zagrebu, pa i to im je bilo malo Nadzornom odboru koji je razriješen, pa mu je onda morao još to reći i Upravni sud u Zagrebu. Dakle, u svom radu, nadzorni odbor, koji je razriješen 13. srpnja, 4 puta je pokušao kršiti Zakon o HRT-u i 4 puta ga je pravosuđe u RH, upozorilo da radi protivno zakonu. I to je bio temeljni razlog, zbog čega je razriješen taj nadzorni odbor. Nakon što je nadzorni odbor razriješen, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskog sabora, 6 dana nakon toga, 19. srpnja, raspisuje natječaj, odnosno, objavljuje javni poziv, za nove članove nadzornog odbora. Nakon što je taj javni poziv objavljen, javilo se čini mi se, 31 kandidat za člana nadzornog odbora. I 4. listopada, Odbor za medije Hrvatskog sabora, obavlja intervju, sa svim kandidatima koji su ispunili uvjete. Od tada, dakle, od 4. listopada, nakon što je zaključena lista. Nakon što je utvrđeno da je 31 kandidat ispunio uvjete da bude član nadzornog odbora.

Dobro možda sam vidovit [[Upadica: Milim vas bez upadica, molim vas.]] Dakle, predsjednik Kluba zastupnika i kažem, da sukladno našoj dobroj praksi preloži kandidata koji će biti član nadzornog odbora ispred oporbe u Hrvatskome saboru. S obzirom da već surađujemo godinu dana zajedno, a da je on matematičar, a ja inženjer, prilično precizno definiramo kvote, koliko će u kojem radnom tijelu Hrvatskog sabora biti predstavnika vladajućih i predstavnika oporbe, do decimale često puta. I dogovaramo se. I sva imenovana radna tijela u Saboru, do sada, koje je Hrvatski sabor imenovao, je poštivao takve kvote. I nikada vladajući nisu uzimali mjesta oporbi. Nikada. Dapače, dogovarali smo se i uvijek smo nalazili načina kako popuniti sva radna tijela Sabora, uvažavajući broj zastupnika iz oporbe i broj zastupnika iz vladajuće većine. S time što sam u ime vladajućih, istih onih koji su razriješili, postojeći, bivši nadzorni odbor, zbog nepoštivanja Zakona o HRT-u rekao, da neka izaberu koga god žele, od 31 kandidata, osim onih članova, koje smo razriješili zbog toga što nisu poštivali zakon.

A znali smo da nam se bliži stanka. Stanka nastupa sutra praktički.

I nismo dobili usuglašeni prijedlog kandidata. Bilo je tu od strane kolega od SDP-a predlaganje i nekog drugog kandidata, pa se je povukao, taj prijedlog, odnosno, ja imam osjećaj da su 2 problema bili kod naših kolega oporbe. Prvi je razlog taj što ste niste mogli dogovoriti o kandidatu, poštovani prijatelji, to je prvi razlog, a drugi razlog, je što ste htjeli ne preložiti kandidata, kako biste mogli onda optuživati vladajuće da rade od javnog servisa stranačku televiziju. I to je istina. I do zadnjeg dana, dok je sazvan odbor, imali ste otvorena vrata, predložite koga god želite, samo ne one osobe koje smo razriješili prije 5 mjeseci, zato što nisu postupali u skladu sa zakonom. To je bio jedini naš uvjet. Ne možemo imenovati ljudi, koje smo jučer razriješili, zbog toga što nisu poštivali zakon.

A s druge strane što je taj kandidat bio neprihvatljiv. Ja o tom čovjeku ne znam puno, ne znam, gotovo ništa. Vjerujem da je čovjek korektno, u najbolji namjeri obavljao, posao, člana nadzornog odbora. Ne želim njegovo ime niti spominjati, ali je bio član nadzornog odbora kojega je Hrvatski sabor razriješio, zbog toga što nije postupao po Zakonu o HRT-u, što je u svom poslovanju, nadzorni odbor poštivao drugi zakon, koji se u tom i za taj postupak ne smije provoditi nego Zakon o HRT-u. 4 puta su njihove odluke poništene, odlukama bilo Upravnog suda, bilo Višeg trgovačkog suda, bilo Trgovačkog suda u Zagrebu. I to je bio jedini naš razlog.

To nije točno. To nije točno i vi to jako dobro znate, jer smo dugo na tome razgovarali, čak u jednom trenutku smo dobili i drugog kandidata, koji je za nas bio prihvatljiv i mi smo ga već bili dali Odboru za medije, ali ste ga onda povukli i opet nam niste dali prijedlog, dok, na samoj sjednici, kolega Stazić nije predložio upravu osobu koja je bila član bivšeg nadzornog odbora.

Ovdje se temeljem Zakona o HRT-u išlo za time da jedan član nadzornog odbora bude pravne struke, da drugi član nadzornog odbora bude ekonomske struke i da najmanje jedan od članova dolazi iz dobar poznavatelj medija u Hrvatskoj. To su bili kriteriji koji su nas u vladajućoj većini vodili koga ćemo predložiti za člana Nadzornog odbora HRT-a. I zbog toga jest kako bi se tom arhitekturi nadzornog odbora udovoljilo zbog toga se unutar vladajuće većine donio svojevrsni konsenzus oko izbora članova nadzornog odbora.

Imamo nekoliko replika, prva gospodin Stazić. Razlog za smjenu bivšeg nadzornog odbora je ovdje sada izmišljena i na onoj sjednici Odbora za medije koju je vodio poštovani kolega Mesić je i on bio izmišljen nepoštivanja zakona. A taj zaključak da je nepoštivanje zakona izglasala parlamentarna većina, taj zaključak nije izglasan voljom parlamentarne manjine, on je izmišljen. Stvarni razlog je to što su proveli nadzor i o tome izvijestili Sabor. E sad, kod prijedlog članova, ja sam donio na odbor prijedlog parlamentarne manjine, nigdje u našem poslovniku ne piše da se on mora dati u pisanom obliku, toga nema u Poslovniku.

I treće, ako vama nije stalo do toga da potpuno kontrolirate nadzorni odbor, pa zašto niste vi sada predložili da se izaberu tri vaša, a četvrto mjesto ste mogli ostaviti upražnjeno pa da se popuni kasnije na prijedlog oporbe, to bi bilo fer i to bi bilo u skladu s onim što govori poštovani predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a. Ali to nije namjera HDZ-a, namjera HDZ-a je imenovati sva četiri i potpuno kontrolirati nadzorni odbor. Pa zato što je dobro obavljao svoj posao, samo zato jer to bi bilo kao kada se bira potpredsjednik Sabora da većina kaže, gledajte neka oporba predloži koga hoće, ali ne može to biti recimo Arsen Bauk, ne može. Jer se on nama ne sviđa. Ali tako se ne bira. Oprostite, ako oporba ima pravo predložiti, ima pravo predložiti. I demokracija to je volja većina uz poštivanje prava manjine, to je demokracija.

Evo da nema vas mi doista ne bi znali što je demokracija. Prva stvar, niste upravu, dakle vi točno niste pismeno predložili kandidata, ali vam to evo nazočni predsjednik odbora nije uzeo za zlo pa vam taj prijedlog odbio zato što ga pismeno niste predložili nego je vaš prijedlog isto stavio na glasovanje i taj kandidat nije dobio potreban broj glasova. Zašto? Zato što sam vam to rekao već pet puta da je nadzorni odbor čiji je on bio član razriješen jer je tri puta prema Trgovačkom sudu u Zagrebu pokušao imenovati privremenog ravnatelja HRT-a protivno Zakonu HRT-a. I ako vama to nije dovoljan razlog da nekome kažete ne možeš biti član nadzornog odbora kada uporno kršiš zakon temeljem kojeg se zakona imenovan u nadzorni odbor, ja ne znam što vam više tu treba posebno obrazlagat. Tri puta su predlagali … ravnatelja Trgovačkom sudu i sva ti puta je to odbijeno i potvrdio je Visoki trgovački sud u Zagrebu i to je bio pazite jedini kriterij vladajućoj većini da netko ne može biti član nadzornog odbora, nikakav drugi.

Ali vi to niste htjeli napraviti, zato da sada možete ovu desnu stranu sabornice optuživati kako ne zna demokratski razmišljati kako ne uvažava demokratske principe Hvala lijepo. Kolega Bačić vi ste u svom izlaganju vrlo dobro objasnili cijelu situaciju oko izbora ovog Nadzornog odbora HRT-a. Ali ja vas isto želim i vas ali i sve nas malo vratiti ponovo u ono vrijeme od prije nekoliko godina kada smo ovdje vapili kao oporba tada da se ne naruši dobra praksa Hrvatskog sabora na Zakon o HRT-u, tada na izboru ravnatelja, ali i svih ostalih tijela HRT-a. I kako su se ponašali kolege tada, da nas ne da nisu htjeli slušati, ne da se nisu htjeli usuglašavat nego su dolazili s gotovim prijedlozima, izvolite sudjelovati ili možete napustiti sabornicu. Nije to bilo samo na HRT-u, bilo je toga i kod Povjerenstva za sukob interesa i kod državnog odvjetnika i kod svih onih izbora unutar kojih je mogao Sabor dati svoje mišljenje. Mnogi su izbori provedeni bez prisustva oporbe. I danas slušamo iz oporbe kako treba poštivati dobru praksu i sve smo učinili da se ta praksa nastavi od samog početka ovog mandata, u svim tijelima. Međutim, očito da kada siđete u oporbu, barem kada govorimo o kolegama s druge strane da se zaboravi na koji način su se ponašali. A rekli smo im tada javno bojite se zakona i procedura koje donosite dok ste vlast jer kada siđete s vlasti sve će vam smetati, sve do jedan zakon i sve do jedna procedura koju ste uspostavili. I to danas gledamo s njihove strane.

Kako je to završilo vidjeli smo nedavno i dobro da je završilo. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Borić, slažem se s vama, dugo sjedim u ovoj sabornici i znam koliko smo i na koji način kritizirali pojedine odluke o imenovanjima, izboru dužnosnika koje imenuje Hrvatski sabor. Ovdje nas nitko ništa nije pitao niti smo u ničemu sudjelovali.

I ništa više. I čak je, čak su se pregovori na tom tragu vršili, međutim nije se jednostavno htjelo nego se krenulo s inzistiranjem na osobi koja je bila član i protiv koje ja osobno nemam ništa, osobno niti ne poznajem, osim kriterija da ne može biti član netko tko je bio prije u ranijem sazivu nadzornog odbora a to je osoba nad kojom je upravo SDP inzistirao znajući da nećemo prihvatiti kako bi onda evo mogao se danas ovaj mali igrokaz napraviti.

Kolega Bačiću dakle postoje 4 logičke pogreške u vašem izlaganju. Prva logička pogreška koju ste sada dodatno naglasili je da nije za vas problem da bude jedan predstavnik oporbe nego da je za vas problem konkretna osoba imenom i prezimenom. OK, dakle sa svojim životopisom, dakle osoba sa svojim životopisom. Naravno to je uvijek ono pitanje hoćemo li mi iz opozicije pristati da nam netko drugi sužava prostor naših predstavnika. I mi smo upravo o tome razgovarali unutar kluba i unutar stranke i zaključili smo da kada bi pristali sada na to da nam određujete tko ne može a netko drugi može da ne bi više imali nikakvih argumenata da onda se to može proširiti na članove našeg kluba u odborima itd. Mi smo imali jedan slučaj sa HDZ-om u prošlom sazivu Sabora kada su željeli nekog drugog za predsjednika Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Zato nismo na to pristali. Drugo, iz dosadašnje rasprave jedini koji se dakle rekao da ne prihvaća prijedlog je gospodin Pupovac iz vladajuće većine.

Treća, da nema našeg pisanog prijedloga ali nema ni pisanog prijedloga parlamentarne većine oko članova nadzornog odbora koji je došao odboru, je li tako gospodine Mikulću. Čini mi se da nije materijal za odbor bio prijedlog Kluba HDZ-a da su to naša 4 pa sada mi moramo dati naš prijedlog. I 4, ono šta će ostati zabilježeno da smo mi dok smo bili vlast izabrali u nadzorni odbor predsjednicu Odbora za kulturu HDZ-a a vi ako ovakav prijedlog ostane nikoga od opozicije.

Dakle vi ste namjerno predlagali kandidata kojega je Hrvatski sabor zajedno sa ostalim kandidatima, odnosno članovima nadzornog odbora razriješio zbog toga što prema odluci i obrazloženju koje je sastavni dio te odluke nisu poštivali Zakon o HRT-u. To je lijepo piše u Odluci o razrješenju članova nadzornog odbora, piše koji su razlozi, zašto se oni razrješavaju. I vi ste kao dio oporbenih stranaka, da li je to bio vaš prijedlog ili i svih ostalih članova i zastupnika iz oporbe, ja to ne znam, to bi možda mogle reći kolege iz MOST-a, to bi možda mogle reći kolege iz Živog zida, to bi mogle reći i kolege iz Neovisno za Hrvatsku, iz GLAS-a, da li su oni iz HSS-a, da li su oni sudjelovali u predlaganju gospodina kojega je predložio gospodin Stazić na samoj sjednici nadzornog odbora pa bih ja to isto volio čuti da vidim da li i kod vas ima, vodeći se vašom logikom logičkih grešaka, ne znam. Vi ste htjeli predlagajući njega onda pokazati vladajućoj većini kako on može biti član nadzornog odbora a to onda posljedično znači da nije kršio, da nije bio član nadzornog odbora koji je kršio zakon. To je bio vaš, vi ste se time vodili.

Hvala poštovani potpredsjedniče Sabora. Kolega Bačić, dobro je da ste se zapravo vratili od one rasprave o Izvješću o HRT-u zapravo na pravu točku dnevnog reda a to je Prijedlog odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora HRT-a. No mene, a vjerujem i druge, začuđuje zapravo nekorektnost gospodine Bačiću SDP-a upravo u onome o čemu ste govorili, jer postoji parlamentarna praksa i dogovori kako to radimo sa pozicijom odnosno opozicijom kod imenovanja ne samo članova Nadzornog odbora već i drugih radnih tijela Hrvatskoga sabora i svega onoga što zapravo Hrvatski imenuje.

Sjetite se samo amandmana gospodina Bauka vezano za financiranje jedinica lokalne samouprave, pa ćete vidjeti da je on u svojim razdjelima tada u postotnom iznosu koji je trebao biti 100% stavio zapravo 115% uvijek tražio malo više. A evo i sada smo na kraju u ovoj replici prije zapravo čuli i pokazao je koliko manipulira logikom. Zahvaljujem kolega Babić. Pa evo ja sa kolegom Baukom usprkos ovom malom šumu u komunikaciji dobro surađujem.

Poštovani kolega Šuker izvolite. Kolega Bačić, kada SDP-e smjenjuje onda je to doseg demokracije jer oni kažu mi smo preuzeli odgovornost za državu i mi moramo ući u sve pore da bi mogli odgovarati za to. Pa sjetite se samo onih silnih ravnatelja i tako posjećenih. Sjetite se i priče sa ravnateljem HRT-a, sa nadzornim odborom, bilo je uzmi ili ostavi. Pa ako ste vi na prvom razgovoru rekli da ljudi koji su se ogriješili o zakon ne mogu biti član novog nadzornog tijela jer će biti logična stvar remetilački faktor, onda se SDP-e poslužio onom klasičnom logikom kada se ne možeš dogovoriti unutar sebe zbog političkih trzavica onda predloži nešto što ne može proći. Jer što je? Ona druga strana u pregovorima ti je rekla tko ne može biti. I ako ti cijelo vrijeme inzistiraš na tome da bude taj, onda je logično da se ne možeš dogovoriti unutar vlastite stranke. Jer ja čisto sumnjam da SDP-e baš želi tog lika staviti, uz puno poštovanjem prema čovjeku, da on bude tamo, nego je to njihov unutarstranački politički problem. To je činjenica i to treba pristati.

Međutim činjenica je ovo što ste vi rekli, njima je ponuđena mogućnost da praktički, pa evo i na samoj sjednici mogu predložiti drugog čovjeka koji zadovoljava one dogovore koji su bili, a to je da ne može biti član Nadzornog odbora koji je kršio zakon, nije se ponašao sukladno zakonu i stvar će se riješiti. Ja ne vidim sada u čemu je tu problem. Dakle gospodin Mikulić može sutra ujutro prije glasovanja sazvati Odbor. Taj Odbor može predložiti nova tri člana vladajućih i jednog člana opozicije i riješili smo sve probleme. Ali očigledno SDP-e ima problem unutar sebe i kao to što obično rade uvijek je netko drugi kriv za njihove probleme, tako im je sada HDZ-e kriv što oni imaju tisuću i jednu smjernicu koja se ne može nikako dogovoriti. Odgovor kolega Bačić. Podsjetili ste me ne 2012. godinu kada je došla Kukuriku Vlada i kada je zakon kojim smo imenovali uprave trgovačkih društava, članove nadzornih odbora trgovačkih društava mi do tada imenovali temeljem javnog natječaja i javnog poziva, tada je došla Kukuriku Vlada i izmijenila je i rekla je da će dekretom ministri postavljati članove nadzornih odbora i članove uprava trgovačkih društava. Kako sada se toga sjećam kada sam ovdje u ovoj istoj sabornici govorio kako to nije dobro, kako je potrebno imenovati ljude temeljem javnog natječaja evo kolega Stazić toga se kao sada sjećam je rekao: „Ne. To i onako su“ kaže „fingirani javni pozivi, fingirani su javni natječaji. Vlada koja pobijedi na izborima politička opcija koja pobijedi na izborima preuzima odgovornost i ministar ima pravo tamo postaviti osobu od svog najvećeg povjerenja, pa čak i ako je član SDP-a ili član bilo koje druge stranke iz vladajuće koalicije ima pravo tamo postaviti jer je to princip povjerenja i jasno da će ministru najbolje, najveće povjerenje imati u osobu koju je on sam postavio, a po strani javni poziv i javni natječaj.“ To ste me podsjetili, pa evo u tom kontekstu bi dalo se i na ovo odgovoriti.

Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče. Pa prije svega dozvolite mi dakle jednu ispriku prema kolegi Bauku. Isti dan nakon Odbora ste uputili 4 amandmana. Ne dva dana nakon toga. Činjenica je uvijek činjenica. Što se tiče govora uvaženog potpredsjednika Odbora Stazića, meni je žao, ali ne znam zašto kolega Stazić tvrdite nešto što nije istina. Kada smo na Odboru imali situaciju ovakvu, dakle na 11. sjednici, to je zastupnik Bačić rekao, održanoj 17. studenoga 2017. godine Odbor za informiranje, informatizaciju i medije proveo je raspravu o kandidatima. Predloženi su sljedeći kandidati, kandidati, bez titula ću: Mladen Ćutura, Morana Paliković Gruden, Edvard Kunštek, Maja Martinović i Miroslav Grgić. Nije istina. Na odboru smo raspravljali i o kandidatu Miroslavu Grgiću, provedeno je pojedinačno glasovanje o svakom kandidatu te je za Mlade Čuturu bil 7 glasova, 2 suzdržana, za Moranu Paliković Gruden 9 za, za Eduarda Kunšteka 7 glasova 7 i 2 suzdržana, za Maju Martinović 7 za i 2 suzdržana i za gospodina Miroslava Grgića 2 glasa za, 6 protiv i 1 suzdržan.

Prema tome, toliko oko poštivanja dobre demokratske prakse. Replika, poštovani kolega Stazić, izvolite. Da, na toj sjednici odbora parlamentarna većina, 6 zastupnika parlamentarne većine u tome odboru nije prihvatilo prijedlog parlamentarne manjine. Odbilo je prijedlog parlamentarne manjine. Ja sam vas probao podučiti šta je demokracija, vladavina većine uz poštivanje prava manjine. Ako je pravo manjine da predloži svog kandidata i ako je manjina iskoristila to svoje pravo na sjednici, vi ste mogli napraviti dvije stvari. Podržati taj prijedlog, dakle pokazati da ste demokratični ili napraviti ono što ste napravili glasanjem, odbiti taj prijedlog i tvrditi da je to demokracija. Usput, obrazloženje da je bivši nadzorni odbor smijenjen zbog toga što je kršio zakon i da je ustvrdio i trgovački sud, to je netočno. Jer se on proglasio nenadležnim uopće o tom pitanju. Prema tome, to su izmišljeni razlozi da se smijeni Grgića i ostale a pravi razlozi su vam uostalom navedeni u pismu koje je bivša predsjednica nadzornog odbora gospođa Anja Šovagović Despot uputila javnosti i ovom Saboru. tamo vam pišu pravi razlozi. Pa ona je u taj nadzorni odbor izabrana na prijedlog HDZ-a. vjerovali ste da će biti poslušna. Tu ste se prevarili. Žena je poštena a ne poslušna. I to je prave razloge objasnila u svome pismu. I nju i Grgića. I zato vam Grgić i neprihvatljiv. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Uvaženi kolega Stazić, ja nisam govorio o presudama suda ali imate četiri stava o tome, sudske presude, četiri. Hoćete razgovarati o tome da nećemo poštivati nešto što je donio sud? Ne pada mi na pamet da na taj način funkcioniram i razgovaram. Demokracija pa to smo se složili da je to volja većine i rekli smo, vi ste predložili, vaše legitimno demokratsko pravo je bilo da predložite kandidata. Uvaženi zastupnik Bačić vam je rekao da ste namjerno išli usprkos razgovorima i dogovorima oko kandidata i na taj sjednici, evo ajmo sad onda u detalje. Pitali ste me da li ćemo podržati kolegu Grgiću, ja sam rekao da vaš klub nije dao prijedlog i to sam argumentirao maloprije, tek nakon odluke vaš klub je dao amandmana četiri sa prijedlogom dotičnog kolege. Prema tome, ja ne znam zašto tvrdite da nije poštivana volja većine. Pa glasovali smo. Evo prije dva dana na sjednici odbora svi smo bili jednoglasni, odnosno jučer jednoglasni oko prijedloga kojeg smo dali. Tako da ne znam zašto tvrdimo nešto što nije jednostavno istinito. Slijedeća replika poštovani kolega Milorad Pupovac, izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Mikuliću, ja ne bih ulazio u ovu raspravu oko usuglašavanja i neusuglašavanja člana predstavnika vladajuće grupacije i opozicije. Ali ono što mene zanima kao člana ovog Sabora jeste mogućnost da nadzorni odbor svaki, i ovaj o kojem danas raspravljamo i onaj koji je bio jučer i onaj koji će biti ubuduće, obavlja svoj posao neovisno i neometano. A činjenica jeste kolega Mikuliću da mi nismo mogli dobiti cjeloviti izvještaj nadzornog odbora koji je djelovao u vrijeme ravnatelja Kovačića i koji je smijenjen ove godine. zašto? Zato što je ravnateljstvo televizije odlučilo da neke dijelove nalaza nadzornog odbora proglasi tajnim. Ravnateljstvo nadzorni odbor ili nadzorni odbor ravnateljstvo? O tome govorimo. I kad me moj dragi kolega Bačić podučava o čemu trebam govoriti, o čemu nisam trebao govoriti, ja mu kažem da o tome govorim. U najiskrenijoj brizi za tu kuću ako joj se više da pomoć. A pogotovo sa ovom vrstom rasprave. Nadzorni odbor ima autonomiju jednako kao što ima ravnatelj, biramo ga mi. I štititi ga trebamo mi.

Zahvaljujem kolega Pupovac. Prelazimo na slijedeću raspravu, u ime Kluba zastupnika živog zida i SNAGA-e, poštovani kolega Ivan Pernar.

Dame i gospodo, htio bih se osvrnuti na rad HRT-a u proteklom mandatu, ali prije svega htio bi se osvrnuti na način na koji je SDP vodio HRT. Naime, SDP prebacuje netransparentnost HDZ-u, međutim ja moram podsjetiti na par detalja u cijeloj priči. Sjećam se kada su bili izbori za predsjednika Republike naše tada što se dogodilo? Dogodilo se to da je Aleksandar Stanković voditelj na HRT-u zvao u goste sve kandidate osim Ivana Vilibora Sinčića mojeg stranačkog šega. Zašto je Ivan Vilibor Sinčić smetao gospodi s HRT-a odnosno Aleksandru Stankoviću? Vi ćete vjerojatno reći da je to slučaj, a ja kažem slučaj ali čak i za koji paradoks bio, čak je zvao i sve kandidate za predsjednika HDZ-a Stanković, ali nije kada su bili predsjednički izbori, tada nije zvao sve kandidate. Zašto? Zato jer su za njega očito izbori unutar HDZ-a bili važniji od predsjedničkih izbora. Vi ćete reći vjerojatno igrom slučaja se dogodilo to da nije zvao, o.k. Idemo na slučaj broj 2. parlamentarni izbori dolazimo, šta se događa s HRT-om, tada je još uvijek famozni Radman. Što Radman radi dame i gospodo, da li se itko toga sjeća? Radman i dalje je SDP pod kontrolom, radi sučeljavanje na način da ne zove parlamentarnu stranku Živi zid koja po anketama nedvojbeno prelazi izborni prag. I danas nam ankete predviđaju dobar uspjeh, međutim HRT-u to nije bilo bitno. I onda kada smo se žalili na to, što SDP radi dame i gospodo odnosno HRT pod SDP-ovom kontrolom? Radi nešto što HDZ nije radio, ukida sučeljavanje. Znači prvi put u povijesti HRT-a pod SDP-ovim vodstvom SDP koji priča o toleranciji, dijalogu, o nekom pravednijem pristupu, poštenju, principu itd., SDP ukida sučeljavanje. Dame i gospodo, zar se tako vodi javna televizija? I onda sada nakon svega toga licemjerno tu dolazite i prozivate HDZ-ovce. Dame i gospodo, kak se kaže o čemu mi ovdje pričamo. Idemo dalje. Dolazi situacija HRT postaje fake news, HRT objavljuje, to je sada HDZ imao prste u tome, objavljuje Sinčić smijenjen više nije predsjednik Živog zida. To je bila vijest na HRT-u. I ja zovem te s HRT-a tj. novinar me zove i ja kažem njemu gle to nije istina da on više nije predsjednik. Ne, ne kaže ne zanima me, ja kažem dobro. pitao sam ga hoće li mi se nakon što se ta informacija pokaže netočnom, hoćeš li mi se ispričati, Kaže naravno da neću, naravno da neću. Jel to objektivan princip po kojem funkcionira HRT?

Naime, radi se anketa najpopularnijih političara u Hrvatskoj. prethodni mjeseca to su bili KOlinda, Plenković i ja i o.k. i HRT objavi dijagram, prvi je gospodin nitko, druga je Kolinda, treći Plenković i onda ja, nas četvero na grafici HRT-a. Međutim što se događa nakon toga? Nakon toga mjesec iza odnosno prošli mjesec ista je situacija i dalje, ništa se nije promijenilo, međutim jedno ime, jedna slika fali znači ništa se ne mijenja odjedanput nitko Kolinda, Plenković mene više nema, hop progutao me HRT. Kako, jel to slučajno gospodo iz HDZ-a? Kako baš samo HDZ-ovci su najpopularniji, nitko osim njih. Pa zar to nije farsa dame i gospodo, zar to nije neozbiljno. Kaže Pupovac gledanost HRT-a pala na 3%, ja ga pitam Milorade, Milorade odakle ti ta vijest, informacija? Dame i gospodo 3% ljudi gleda Dnevnik i šta HDZ radi, umjesto da pređe s jednog propagandnog pristupa na objektivan pristup produljavate na sat vremena Dnevnik, kao više će ljudi onda gledat. Pa zar se tako, zar mislite da ćete time podići gledanost HRT-a, pa gledanost je pala ljudi ne mogu gledati to. I onda što se događa? Onda taj i takav HRT zove u goste ljude da komentiraju mene. A znate kako vam to izgleda? To vam izgleda kao da recimo voditeljica razmišlja isto kao i gosti, a gosti razmišljaju isto kao i voditeljica. Kao da recimo troje HDZ-ovaca dovedete u studio da komentiraju mene. Pa jel to objektivno? I onda kažu … gosti se slažu da je odvratan moj nastup recimo, da je to užas itd., voditeljica naravno kima glavom uopće ne dovodi tu farsu u pitanje. I pazite što se događa, mene kritizira znate tko? Ankica Mamić. Znači oni kao nepristranog stručnjaka dovedu ženu koja je u srodstvu sa Mamićem koji je na optuženičkoj klupi, ženu koja je radila za Mamića u Dinamu, pazite sada dalje, ženu koja je osuđena za prijevaru HBOR-a koja je dobila 11 mjeseci zatvora uvjetno, nagodila se, priznala je krivnju i takvu osobu koja je bila PR za Čačića dovodite na HRT kao nepristranog nekog kako bi to rekao, analitičara. Pa dame i gospodo, zar ste počeli osuđenike dovoditi da me vrijeđaju? Ko da ja iz Lepoglave dovedem troje ljudi da pričaju protiv SDP-a i sad oni, pa kakva je vjerodostojnost takvih ljudi? Zar mislite da je javnost maloumna, da javnost ne razumije, odnosno, ne vidi što se tamo događa. Jedna od rijetkih emisija koja je valjala je bila ona od Maje Sever i njen zadnji gost, tj. jedan od zadnjih gostiju je bio Pavlo Kalinić. Čovjek je sve rekao istinu o HRT-u. Vjerojatno ste mnogi od vas vidjeli što je rekao. Rekao je da se na HRT namjerno dovode ljudi, ljudi, odnosno, novinari koji nisu upućeni o temi, koji ne znaju o temi, dovode se gosti koji nemaju veze s pričom. S ciljem? S kojim ciljem? Pa da se skrene pozornost, da se ubije vrijeme odnosno, da se ispuni programska shema, a da sadržaja nema. Radi otvoreno emisiju o Ovršnom zakonu. Ako se jedna stranka u Hrvatskoj bavi ovrhama, dajte recite, gospodo iz HDZ-a, SDP-a koja je to stranka koja se u Hrvatskoj bavi ovrhama? Živi zid, dal mislite da je netko iz naše stranke pozvan? Pa naravno da nije. I sad što se događa? Taj takav nadzorni odbor koji je bio i koji će biti, mi znamo da neće se baviti ovim stvarima. Pada gledanost, ljudi se okreću od televizije, ne žele više gledati tu i takvu televiziju. Ne žele gledati taj i takav program. Ne žele. Ovo je užas. Pa pitajte ljude, hodajte ulicom, pitajte vi ljude što misle o programu HRT-a, ljudi će vam reći. Zapitajte se. I na kraju krajeva, dame i gospodo, predložili smo u izmjenu Zakona o HRT-u, predložili smo da se izravno iz proračuna financira, da se više ne financira putem pretplate. Zašto? Zato jer ste slali ljudima monstruozne ovrhe. Monstruozne ovrhe za male dugove, naplaćujete im jako putno, gulite kožu ljudima. U ime javne televizije, vaši inkasatori HRT-a maltretiraju ljude. Dođe inkasator, vi mu ne otvorite vrata, kažete ne želim vas pustit u kuću, nema pravo ući u vašu kuću. On napiše, da imate TV, slaže, on ne napiše, koji TV, niti je on vidio ikakvu televiziju. Mene zanima, dal će novi članovi nadzornog odbora dovesti u pitanje tu praksu? Dal će ju dovesti, dame i gospodo. Sramotan je način, ne samo na koji funkcionira HRT nego cijela država. Ali najviše od svega me iznenadilo, ne samo prebacivanje krivnje za kriminal iz HDZ-a na SDP i obratno, nego Milorad Pupovac, pa on je rekao, kaže ovo ne zna se tko pije, tko plaća tamo. I uistinu, kad se vidi, na koji način vodite, kakve voditelje stavljate, čovjeku dođe da se ubije. Kaže, nema jednostavno više mjesta za nju u programskoj shemi. Zašto? Zato jer su je ljudi voljeli gledati. Ja sam volio gledati emisiju Maje Sever. Maje Sever više nema. Ne zato jer je lijepa, iako je lijepa, ima i drugih lijepih voditeljica na HRT-u, ali njihove emisije nisu bile zanimljive javnosti. Maja Sever je ta, koja je doticala brojne teme i zato je maknuta. Kao što je maknut svojedobno i Denis Latin i kao što su bili i biti će maknuti mnogi drugi. Onaj Novokmet, pa on je urednik bio vaš na Otvorenom. Pa on jer rekao to nije javna televizija. Novokment je to rekao dame i gospodo, nisam to ja rekao. Znači ljudi i iz vlastitog sustava, su prisiljeni ili šutjeti kao Denis Latin, biti gurnuti u stranu, kao Maja Sever ili mijenjati TV kuću za koju rade kao Novokmet. To je vaša politika. Hoće li dame i gospodo, novi nadzorni odbor, dovesti to u pitanje? Vjerojatno neće. Zašto? Zato jer HRT umjesto da bude televizija, koja stvarno objektivno pristupa stvarima, se pretvorila u propagandni servis, ali pazite ovu sad misao, ne samo HDZ-a ili SDP-a, nego vladajuće stranke. Znači, kako se mijenja stranka na vlasti, jednostavno HRT skreće lijevo ili desno. I građani stalno moraju slušati propagandu. Osuđeni su na propagandu. Zašto? Zašto ne mogu jednostavno upaliti televiziju i vidjeti nekog drugog osim Plenkovića. Zar je to, zar je uloga javne televizije, izgradnja kulta ličnosti nekoga? Pa Bože mili, ako Plenković je to zavrijedio, ako je zaslužio, ako je dobar uspješan, pa ne trebate mu graditi kult ličnosti, on će sam svojim dijelima, pokazati da je veličina. Ali, vaše forsiranje agresivnog Plenkovića, podsjeća kao na nekad kad se agresivno Milanović forsirao, odnosno, Kolindu je zamijenio, odnosno, Kolinda je zamijenila Ivu Josipovića itd. Drugim riječima, nadzorni odbori se mijenjaju, ravnatelji se mijenjaju, a politika ostaje ista, sluganska i … [[Govornik se ne razumije.]] u službi najjače stranke. Volio bi dame i gospodo, da se to promijeni, volio bi da na HRT-u ima prostora za sve. Znači, kad je emisija Otvoreno, da se ne zove samo članove HDZ-a i SDP-a. A ako vi želite, voditi to i dalje na način na koji vodite, ok. Vodite i dalje, meni je jedino žao građana koji to moraju plaćati. To mi je jedino žao, jer bi bilo već fer ako vi kontrolirate tu televiziju, ako vi odlučujete o njenom ključnom programu a to je ovaj politički, informativni, ako ju vodite kao svoju svojinu onda bi bilo fer da ju i vi financirate a ne građeni. Onda ja, mislim nemam ništa protiv niti da vi imate svoj kanal ili da HDZ-e jednostavno uzme koncesiju za neku frekvenciju Televizije ili Radija i da puštate Plenkovića da priča tamo 0 do 24 i ok. Ali kažem, nije u redu da građani to plaćaju i upravo iz tog razloga smo među ostalim i predložili ukidanje TV pretplate izmjenom Zakona o HRT-u. Zahvaljujem kolegi Pernaru. Imamo nekoliko replika. Poštovani kolega Gordan Maras. Izvolite. Hvala lijepa. Kolega Pernar morao sam reagirati i ispraviti neke navode koje ste ovdje dali dosta olako odnosno lagano, izjednačili SDP-e sa HDZ-om. To kada čovjek analizira i površno vidi da nije tako. Znači ovakva situacija se nije nikada prije dešavala. Ja vam mogu reći da na način na koji je Goran Radman došao za direktora Televizije da tu nije postojala nikakva, nikakav nalog niti odluka u okviru SDP-a. Čak bi se začudili kako to sve na kraju poluslučajno ispadne u nekim situacijama, ali o tom potom. Znači SDP-e kada bi mu netko prigovorio onda bi mu mogao prigovoriti da kada je konzumirao vlast u tim nekim situacijama nije u državnim institucijama dovoljno konzumirao vlast, a HDZ-e to radi do zadnjeg atoma ako me razumijete. Do zadnje čestice. Znači oni kada konzumiraju vlast tu se vrlo teško zaobiđe ma kakav direktor Televizije. To je još visoka funkcija. Tu se teško zaobiđe i onaj koji na Televiziji radi na porti. Tako ogromna je razlika, ogromna je razlika između HDZ-a i SDP-a. Mogu vam o tome pričati satima jer znam kako je to funkcioniralo. Radman nije bio nikakav izbor niti Milanovića, niti Vlade. Bio je izbor u tom trenutku onih koji su se javili na natječaj odlučivao je o tome Nadzorni odbor. Bio je i Novokmet tada kandidat. Da sam ja osobno mogao odlučivati ja bi vjerojatno prije njega izabrao nego Radmana.

Kolega Pernar, želite odgovoriti? Izvolite. Hvala. Kolega Maras, a što da vam kažem? Birao ga je Nadzorni odbor. A tko je imenovao članove Nadzornog odbora? Jesam ih ja imenovao? Jel' ih možda HDZ-e imenovao? Možda jel' ih Božo Petrov imenovao ili Milorad Pupovac? Jel' ih Krešo Beljak imenovao? Ne dame i gospodo, vi iz SDP-a vi ste imenovali članove Nadzornog odbora i vi ste kroz to samim time imenovali i samog ravnatelja. A vi kažete da se ne može izjednačiti SDP-e sa HDZ-om. Pa ne može jer ste još gori bili. HDZ-e je i u doba Franje Tuđmana dozvoljavao sučeljavanja prije izbora parlamentarnih.

Jel' to vama normalno? HDZ-ovci vam se smiju gospodine Maras. Smiju vam se i podsmjehuju jer ste pokazali da optužujete HDZ-e, a kao što ste i sami imali u ovom slučaju prilike vidjeti osnovno načelo znači suma sumarum najvažnija stvar parlamentarni izbori ako bi nešto HRT-e trebao u svom informativnom programu napraviti, pa to je barem jedno sučeljavanje. To niste bili u stanju napraviti. Ako Radman nije bio vaš izbor što vam vjerujem možda, nekog od vas, trebali ste utjecati na to da se smijeni kada ste vidjeli kakvu politiku vodi. Ali na žalost niste. Zašto? Zato jer je bombardirao građane sa uspjesima SDP-a kao što nas sada neki drugi ravnatelj ili kako se kaže iz onog filma neki novi izbavitelj bombardira uspjesima HDZ-a. Ja bih vas molio i apeliram u izričaju da ne omalovažavate kolege zastupnike i političke stranke u Hrvatskom saboru i da se držite nekih općih pravila ponašanja u ovom Visokom domu. Kolega Pernar je rekao jednu neistinu, znači to je povreda 238., a to je da je SDP-e odlučivao o tome tko će biti sudionik neke debate.

A kada bi ja osobno odlučivao, ja bih pustio na debatu sve. Pa nemam ja problema sa debatom. Meni je debata super.

Ja bih vas molio da ne zloupotrebljavate institut povrede Poslovnika, jer koliko ja znam a nešto malo znam o Poslovniku, nigdje članak 238. nije propisao nikakav termin neistine koji izriču naši saborski zastupnici. A i vi ste ih izrekli nekoliko puta, pa nikom ništa. Tako da molim vas nemojte ubuduće zloupotrebljavati institut Poslovnika zbog neistina koje izgovore naši saborski zastupnici i zastupnice. Uvaženi predsjedavajući budući da je gospodin Maras imao priliku za povredu, i ja molim isto ta mi se omogući 238. Rekao je jednu hajmo reći ne neistinu, nego poluistinu. Rekao je da SDP-e nije birao ravnatelja, ali cijela istina je u tome da je birao članove Nadzornog odbora koji su birali tog ravnatelja. Drugim riječima, on se ponaša kao da ne postoji odnos lutke i manipulatora, kada da ne postoji odnos nadređen podređen. Jasno je da je Radman u tom trenutku bio podređen volji SDP-a jer je SDP-e birao Nadzorni odbor i putem toga i njega samog.

Također isti vam je odgovor kao i kolegi Marasu. Prelazimo na sljedeću repliku. Izvolite. Kolega Pernar slažem se s vama da bi Hrvatska televizija trebala biti javni servis, objektivno izvještavati o događajima i uvijek čuti jednu i drugu stranu odnosno dati mogućnost da jedna i druga strana kaže svoje viđenje određenog događaja. Pa evo, predlažem da naprave jedno sučeljavanje između vas i gospodina Marasa i da utvrdimo istinu.

Ali evo prošlo je i više od godinu dana jer ovo je bilo u listopadu rasprava prošle godine. Ništa se još uvijek nije promijenilo.

Nema tih priloga iz tih krajeva jer nema ni dopisništva. I nisu samo vas brisali sa popularnosti, nego su brisali i HSS jer smo 5. stranka po popularnosti, sada je da je to još uvijek malo i da mi želimo biti više, ali sada se objavljuje 4, a prije se uvijek objavljivalo 5. Hvala. Kolega Vlaoviću znate kome ste sada govorili? Na žalost nikome jer je u ovim trenucima dok ste mi vi replicirali HRT-e ukinuo prijenos Sabora. Čemu? Zašto često puta kada ja govorim HRT-e prekida prijenos i počne prenositi nešto drugo? Pa zar to isto nije čin cenzure? Pa zar to nije žalosno? Trudim se biti korektan prema vama. Govorili ste prije gospodo iz HDZ-a da vas davim svojim kako ste ono rekli koji izraz, ma nekim kako ste već to nazvali. Jel' vas sad maltretiram sa dugim pričama? Ne. Totalno sam smanjio svoje javljanje za riječ i to vam je previše i to morate rezati.

Da, znate zašto te priče ovo što ste vi pričali i te iz Brodsko-posavske županije tih ljudi koje se ovršava zbog pretplate, te priče njih ne zanimanju. Njih zanima gdje je Plenković bio. Znači radi se kult ličnosti jedne osobe i kod te izgradnje kulta ličnosti jednostavno nema prostora i vremena za nekog seljaka koji ima neki problem ili želi nešto reći itd. I ovo je smiješno kako ste rekli da vas kao 5. stranku odnosno 4. stranku, 5. kako vas miču sa anketa. A što da ja kažem? Što da ja kažem? Stave me pa me idući mjesec maknu, a ništa se ne mijenja. Pa jel' može komičnije od toga dame i gospodo? Dobila je jedno 3 tisuće lajkova. Pokazat ću vam. Evo odmah Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolega Pernar da u pravu ste. Maja Sever izgubila je svoju emisiju. Novokmeta više nema na Hrvatskoj televiziji. Goran Rotim je vodio „Javnu stvar“ jednu izvrsnu emisiju koju više nema na Hrvatskoj televiziji.

O sudskom procesu slučaj franak nema Otvoreno. O nezakonitim kamatama nema Otvoreno. Govori se samo o nekim ceremonijalnim stvarima, filozofiranjima, o senzacijama. A znate li tko je danas, čiji je danas bio ispraćaj u 12.10 s Krematorija? Jeste li čuli za Franju Feldija? Franjo Feldi je jedan vrhunski časnik Hrvatske vojske koji je sudionik Domovinskog rata, koji je bio prvi zapovjednik ratne škole Ban Josip Jelačić, koji važi za jednog od najboljih stratega tijekom Domovinskog rata. Vjerojatno zato jer je bio skroman i samozatajan jer nije senzacionalist, jer nije oko svoga života radio senzaciju, dok se o nekim senzacijama govori danima. To je žalosno da se ljudima koji su posvetili svoj život RH, do dna duše, ali nisu oko toga radili nikakvu senzaciju, ne pridaje posebna pažnja, dok se senzacijama uvijek predaje ogromna pažnja. O filozofijama se uvijek pridaje ogromna pažnja, filozofira se o apstrakcijama, o pravim ljudima, o pravim događanjima se ne govori, a prav događanja su Zakon o maržama, prava događanja su problemi sa švicarcima, koji će uskoro biti vjerojatno do kraja riješeni na sudovima, prava, stvar je ovaj čovjek i njegov život o kojem jako malo znamo. Inače je bio i slikar. Izvolite. Kolega Aleksić, rekli ste da ne izvještava se o ovim svim slučajevima, o kojima se izvještava, tj. koje ste spominjali. Ali, znate o čemu se na HRT-u izvještava? Evo, dame i gospodo, sjećam se priče, sada je aktualno opet Dikana Radeljaka i Vlatke Pokos. Ozbiljna emisija Otvoreno, tema njihov međusoban odnos. Jel to nešto od javnog interesa za političku emisiju? Jel to nešto što utječe na živote 99,999% građana? Ne. Nažalost ne. A teme o kojima govori kolega Aleksić i o kojima mi govorimo, one se tiču većine građana, ali takvih tema na HRT-u nema. I znate što je još najbiziarnije? To mi je Dikan ispričao, ne samo da su radili emisiju o njegovom odnosu sa Vlatkom, nego rade tu emisiju bez njega. Kaže mene uopće nisu zvali. Ja da nisam sam otišao na HRT, ne bi imao priliku sudjelovati. To je neprofesionalan način na koji HRT inače radi emisije. Znači, radi se emisija recimo, o karikiram, komentiraju mene. Kako? Naravno bez mene. Dovede 3 dežurna pljuvačka, jedan je bivši član HDZ-a onaj koji je bio i ministar kulture, drugi je ova Ankica Mamić, koja je pravomoćno osuđena. I vi s takvim ljudima, ocrnjujete političku opoziciju. Zašto jednom ne možemo čuti na HRT-u nekoga analitičara, koji bi rekao neku lošu riječ o vašem predsjedniku stranke, recimo, Andreju Plenkoviću, ili o vašoj stranci, toga nema. A kad treba Pernara pljuvati, onda uperite sve snage i sav trud.

Izvolite. … [[Upadica se ne čuje.]] Molim vas kolega Glasnović, poštovani kolega Goran Dodig ima riječ.

Poštovani gospodine potpredsjedniče Sabora, poštovane kolegice i kolege.

Međutim značaj, Hrvatske radiotelevizije i pojedinačno razmišljanje o tijelima Hrvatske radiotelevizije u stanju u kakvoj se ta televizija nalazi, mislim da je nedostatno. Kolega Pernar je, ja ne znam tko njega izvještava, ja to ne znam, da je prekinut prijenos, ali mi je državi ako je prekinut i dobro bi bilo da se ti prijenosi Jer mislim da bi bilo više odgovornosti, više ozbiljnih rasprava i više ozbiljnih pristupa o ovom problemu.

Govoriti o televiziji općenito i njenom utjecaju na društvo u cjelini.

Dakle, donosi informacije, onda se moramo najprije zapitati, kako te informacije djeluju na nas, kako djeluju na opće, političko stanje, na pojedinačnu i kolektivnu svijest, kako djeluju na društvo u cjelini? Moramo se zapitati, da li se informacije koje čujemo sa Hrvatske radiotelevizije, Hrvatskog radija i televizije na neki način stavljaju u funkciju manipulacije društvom. I da li smo svjesni te činjenice? Možda to nije uvijek namjera? Ali vas upozoravam da se to događa jer naprosto te informacije izgovaraju ljudi koji su skloni greškama, koji su ideologizirani kao i svi drugi, ne znači da bi netko drugi bio bolji. Ali u svakom slučaju o tome treba ozbiljno razgovarati. Kako je Hrvatski sabor na određeni način nadležan nad ne samo poslovanjem, nego nad cjelokupnim djelovanjem Hrvatske televizije kroz odluke koje donose vezane za Hrvatsku televiziju, mislim da i Hrvatski sabor itekako odgovoran za takvo stanje. Kako Hrvatska televizija djeluje na individualno pamćenje? Moram vas upozoriti da bez obzira kolika je gledanost Hrvatske televizije da je ona u ovom smislu izuzetno važna institucija i da poslije obitelji, škole i u novije vrijeme mobitela i sličnih pametnih telefona, portala, televizija ima nezamislivo važnu ulogu. Informacije koje čujemo sa Hrvatske radiotelevizije definitivno formiraju našu individualnu svijest i u političkom i u društvenom i u vrijednosnom sustavu. Zato svaka odluka vezana za Hrvatsku televiziju, a koja se donosi u ovom Saboru je u tom slučaju iznimno važna. Rekao sam manipulacija. Reći ću vam samo jedan detalj sa početka 90-tih godina kada je zapaljeno selo Ćelije da su neke televizijske kuće u svijetu, to se ne odnosi naravno na Hrvatsku televiziju, prikazale to selo kao selo koje su zapalili Hrvati. To je bilo hrvatsko selo. To se dugo vrtilo na televizijama. Onaj tko je jedan put vidio tu sliku preko CNN-a ili BBC-a formirao je svijest o tome kakvi su Hrvati. Mi zaboravljamo te činjenice i nama je važnije jesu li na televiziji nas spomenuli ili nisu i u kojem su nas kontekstu spomenuli.

Ali bitno je da bude istina. To je početna teza. To je početni položaj o kojem moramo početi. Druga stvar kako djeluje na kolektivno pamćenje i na kolektivnu svijest. Kada nas … [[Govornik se ne razumije.]] televizija napravi nezainteresiranim, kada nam ponudi vrijednosti koje ništa ne znače, kada nam ponudi sebičnost kroz sadržaje koje donosi onda dobijemo kolektivno sebično društvo, dobijemo ovo što danas imamo. Treća dimenzija koja mi se čini kroz ove informacije je arhivska građa koju televizija ima. Arhivska građa.

Kada propadne taj materijal, propala je istina. O tome moramo govoriti. Zašto se to događa? Kada je propala istina, onda mi ulazimo kao društvo u silne probleme. Televizija sa svojim djelovanjem utječe na interpretacije povijesti, sadašnjosti i budućnosti. Mi smo danas svi svjedoci ozbiljno krive interpretacije vrlo značajnih događaja u novijoj hrvatskoj povijesti koji imaju međunarodne implikacije, koji imaju implikacije na individualne sudbine. Mi danas govorimo o jednoj ili drugoj strani koja je napravila propuste o tome. Vidite u Sjedinjenim Američkim Državama postoji jedno nepisano pravilu da se ne spominju dužnosnici iz prošle administracije.

Kroz program koji emitira Hrvatska televizija nema promoviranja, kulture rada, kulture poštenja, kulture odgovornosti. Dapače, imamo kulturu agresivnosti. Ta agresivnost se prenosi na ovaj Saboru samo na drukčiji način. Ta agresivnost se prenosi u škole, samo na drugi način. Ta agresivnost postaje naša svagdašnja praksa. Ta agresivnost nas dovodi do toga da je jednom prilikom tu na Trgu bana Jelačića neki glumac, bila je odglumljena scena, pao na pločnik glumio je da je teško bolestan i ta sebičnost koja ide sa agresivnošću, znate koliko se zaustavilo ljudi da mu pomogne? Ni jedan. To je društvo u kakvom mi živimo i ne smijemo toga sakrivati, ne smijemo to sakrivati za te činjenice. A za tu činjenicu je iznimno važna televizija. Ne kažem da to svjesno radi. Pa kada se govori o jedinim kriterijima, jedinim kriterijima i oni su važni, oni su sami po sebi razumljivi, financijsko-transparentno poslovanje onda je to beznačajno u odnosu na ovo što govorim.

Bitno je kako oni rade.

Probajmo vidjeti kako Hrvatska televizija odgaja ljude, kako odgaja i djecu, ali ne zaboravite da se odgajaju i odrasli ljudi. Treća iznimno važna uloga Hrvatske televizije je odgojna komponenta, obrazovna komponenta. U tom kontekstu postavlja se pitanje što to znači kada novinar kaže ovo je moja emisija? Koja je to moja emisija? Jel' ja mogu kao liječnik reći ovo je moja ordinacija? Ta ordinacija pripada svim građanima. Ja sam tamo jedino serviser sa svojim znanjem građana. To mora biti i televizija. Nema nitko pravo u ime bilo koje slobode pa ni novinarske reći to je moje pravo i ja ću raditi što hoću. To je pogrešna politika. To je do onih koji kažu novinarima da imaju na to pravo, griješe. Ja znam da sa ovim izjavama smetam novinarima i da će me i do dalje ignorirati, ali to ne znači da ću ja šutiti o tome. U tom kontekstu treba vidjeti što je sa Programskim vijećem. Kako i na koji način se bira program?

I zato probajmo razmišljati na taj način o Televiziji. Jer može se dogoditi da nas Televizija miluje, voli i da nas promovira, da smo stalno na televiziji, ali ja vas uvjeravam da dugotrajno šteta će biti za toga kojega se promovira, šteta će biti za društvo, šteta će biti za državu. Televizija je vrijednost koja je puno veća od stranačke vrijednosti. Televizija je neću reći hram, možda je to previše, ali institucija koja bitno utječe na naše živote i zato nemojmo je podcjenjivati i nemojmo je svesti na priču je li naš ili njihov ravnatelj Televizije i tko je u Programskom vijeću.

Izvolite. Uvaženi zastupniče Dodig vi ste rekli u svom izlaganju sljedeću misao, da sjednice Hrvatskoga sabora HRT-e ne bi trebao prenositi. Da javnost ne bi trebala znati što se događa u Hrvatskom saboru. Znate što ću vam ja reći gospodine Dodig? Vi ste jedan najobičniji lutak, vi ste jedna ručica u zraku koja nema svoje mišljenje o ničemu odnosno koja filozofira i glumi da ima svoje mišljenje o svemu ali kada dođe u petak glasovanje vi ste jedan najobičniji lutak i dižete ruke kako vam kažu iz HDZ-a. A tu nama popujete o moralu, poštenju, o tome kakav bi zastupnik trebao biti itd. A zato vam i smeta naravno što HRT-e prenosi, jer će HRT-e prikazati vas onakvima kakvi vi jeste.

Vas uopće nije briga zapravo kakav je program HRT-a. Vas uopće nije briga što nitko više Dnevnik ne gleda. Vama je samo bitno to da vi kao dio vladajuće većine u petak dignete ruku za ono što vam kažu vaše gazde, vaši šefovi, a u međuvremenu tu filozofirate, popujete i još čak meni predbacujete da kako se ja ono neizravno ono ja ponašam. Pa pogledajte sebe. To sam i Marasu rekao. Temeljem članka 238. zbog vrijeđanja i omalovažavanja kolege saborskog zastupnika izričem vam opomenu. Temeljem članka 239. Poslovnika Hrvatskoga sabora ja bih vas zaista molio da u svom izričaju birate riječi kojima se koristite. Da i zaista sam tolerantan a prema vama posebno, ali nemojte zloupotrjebljavati tu moju toleranciju i nemojte iz ovog Visokog doma slati negativne poruke i negativne obrasce ponašanja. Ja vas lijepo molim i apeliram. Izvolite povreda Poslovnika kolegica Marija Jelkovac. Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, odustajem, budući ste vi odreagirali. Poštovani kolega Marko Vučetić, povreda Poslovnika. Iako ste izrekli povredu Poslovnika držim da je potrebno reći da kolega Pernar je povrijedio uistinu članak 238., ne samo što se, što je izrekao neprimjeren sadržaj drugom kolegi zastupniku nego upravo zbog toga što nije niti primijetio da ono što je okvalificirao kao lutak, dakle onaj koji djeluje po tuđem naputku da smo mi danas vidjeli da se to može primijeniti isključivo na onog zastupnika koji očekuje da netko drugi djeluje sukladno njegovim željama.

Mislim da sam svojim prethodnim riječima prema gospodinu Pernaru izrekao sve što je bilo potrebno. Imamo odgovor na repliku, poštovani kolega Goran Dodig, izvolite.

Neću to učiniti jer vi isto imate svoje dostojanstvo i ako ga vi narušavate ja ga neću narušavati. Žao mi je što tako mislite.

Izvolite. Članak 238., dakle zastupnici, zastupnik Vučetić, Jelkovac i ostali, dakle traže povredu Poslovnika za navodne uvrede zastupnika Pernara a zastupnik Pernar je samo govorio istinu, znači nije apsolutno nikoga vrijeđao. Naravno da se radi tu, mogu se koristiti stilske figure, opisi. Ali činjenica je isto tako da ovdje u Saboru imamo zastupnike koji dižu ruke kao roboti i da je to istina. A vi možete sad, kada se zove reći da se tu radi o slobodno mislećim ljudima ali radi se poltronima. I ja evo tvrdim da imamo ovdje poltrone, da među njih spada i gospodin Dodig a i ima i još takvih slučajeva koliko hoćeš. I prema tome, nemojte ovdje prosipati neku moralnost jer dakle svi vide kako lijepo radite. Kolega Bunjac, stilski izričaj, stilske figure, bravure na političkoj sceni su uvijek dobrodošle ali nemojte to povezivati neposredno sa bilo kojim kolegom ili kolegicom jer i vi u klubu vašem unisono glasujete pa onda bi se moglo i o tome govoriti, da ste vi isto tako, kako vi to zovete lutci. Dakle ne mislim da je bila povreda Poslovnika od strane kolegice Jelkovac i od kolege Marka Vučetića. Prelazimo dalje, imamo još jednu povredu Poslovnika. Poštovana kolegica Marija Jelkovac, izvolite. Kolega Bunjac je zlorabio institut Povrede Poslovnika i mislim da je time zaslužio opomenu i mislim da nitko od nas ne bi smio zlorabiti Poslovnik. Stoga smatram da je povrijedio Poslovnik. A budući da ste već čuli od mene prije da sam izrazito tolerantan pa nekima prije nisam izrekao opomenu za zlouporabu instituta Poslovnika tako nisam ni kolegi Bunjcu to izrekao pa evo, ali ja vam zahvaljujem što me podsjećate i bdijete nad mojom savješću, nad mojim predanim radom. Hvala lijepo. Uvaženi predsjedavajući, ja mislim da vi vrijeđate mene kao zastupnika, 238., kada me optužujete da vrijeđam gospodina Dodiga. Vi ste mogli reći, odnosno ne vi, nego on je sam imao pravo na repliku i mogao se braniti, mogao je reći, nije istina da dižem ruku uvijek kako diže HDZ i da je potpuno nebitno što ja mislim jer ću ja uvijek raditi kako mi kažu iz HDZ-a, ali on to nije rekao. Meni se ovdje uistinu izrekla opomena za ono što sam rekao istinu. A da nije istina ono što sam ja rekao gospodin Dodig me mogao demantirati bez problema. Lako što me nećeš vrijeđati, možeš me vrijeđati ako hoćeš ali ono što javnost zanima je da vi demantirate ono što sam ja za vas rekao, da ste ovdje poslušnih HDZ-a i da samo prosipate neke svoje priče hineći da imate svoje mišljenje a u petak znamo kako ćete glasovati. Niti jednom riječju vas nisam vrijeđao. Između ostalog ako niste upoznati sa Poslovnikom predsjedavajući je taj koji vodi računa o poštivanju Poslovnika i da se sjednice Hrvatskoga sabora neometano odvijaju uz poštivanje određenih civilizacijskih normi i uzusa i uz poštivanje Poslovnika. Dakle to je između ostalog moja zadaća a vi kolega Dodig da li ćete kasnije van sabornice razgovarati na koji način to je stvar vaša. Dakle molim vas nemojte zloupotrjebljavati institutu. To i vama sad kažem. Prelazimo dalje. Sljedeća replika poštovani kolega Stevo Culej, izvolite. Poštovani potpredsjedniče. Kolega Dodig, kad ste spomenuli čelije i ja se sjećam toga da su za to okrivili hrvatske snage i Hrvate. Ne čude me u ono prvo vrijeme kada se još nije znalo tko je na HRT-u tko je tko, tko radi za interese Hrvatske, a tko radi protiv njih. Ali se ja čudim da na godišnjicu smrti predsjednika Franje Tuđmana ove godine, da netko na Hrvatskoj radioteleviziji može u emisiji „Dogodilo se na današnji dan“ izreći da je predsjednik Tuđman organizirao agresiju na Herceg Bosnu i da je proveo eksperiment 200 obitelji. A na sve to je utjecao netko tko radi na televiziji u Nadzornom odboru. Znači, on je svojim utjecajem uspio nametnuti tu temu. Zašto je on uspio nametnuti tu temu? Znate zašto? Zato što je sa Hrvatske televizije gdje je izgleda došlo do prebrojavanja krvnih zrnaca što su uklonjeni sljedeći novinari Tihomir Dujmović, Egrid Runtić, Nada Landeka, Helena Krmpotić koja je uklonjena vjerojatno samo zato što je otac bio zaštićeni svjedok u slučaju Perković i Mustač. Da ne govorim o Marku Juriću jednomu slučaju isto takvome. A tko je ostao na HRT-u? Ostali su dakle oni koji su bili u mračno vrijeme Radmanovizije u nadzornim odborima, koji su knjigovodstvo kreirali i nadzor financija kako je njima to odgovaralo i vadili iz vreće kako je to nekome odgovaralo, a sada se neki zastupnici zalažu za tamo neke koji rade, da ostanu u nadzornim vijećima zbog nekih šminkerica koje imaju najveći koeficijent na HRT-u i nekih drugih zaposlenika. Odgovor ništa, hvala. Poštovani kolega Dodig, vi ste spomenuli sustav vrijednosti i spomenuli ste da nije bitno financijsko poslovanje u tolikoj, manje je bitno, manje je bitno. Ali ja bih rekla da s obzirom na to da rapidno pada broj gledatelja, a rastu troškovi jako je bitno financijsko poslovanje, ali nije najbitnije. Osnovna svrha javne televizije i svake druge televizije je proizvodnja programa, pa itekako nam je bitno kakav se program proizvodi i za koliko novca. A evo jedan mali primjer za to. Recimo obrazovni, dramski, dječji, dokumentarni, to su sve obveze javne televizije za razliku od komercijalne televizije. I sad imamo situaciju da dramski program praktički po najnovijim informacijama, ne najnovijim nego po izvješću za 2015., dakle nije imao novaca za proizvodnju tako da ilustrativno rečeno dvije emisije su bile napravljene za cirka 200 tisuća kuna, a s druge strane smo imali vanjsku produkciju 30 milijuna kuna i više i što je to. To je najbolji put za strmoglavljivanje dokumentarnog i dramskog programa koji je jedan od obveza javne televizije. Dapače, ali oni trebaju biti u simbiozi, a ne na način da vanjska produkcija ubija proizvodnju HRT-a. To nije način. Odgovor kolega Dodig, izvolite. Često puta se dogodi da se krivo razumije ono što govornik reče, pa vjerojatno dijelom zbog toga što nije rekao dovoljno jasno, a vjerojatno i zbog toga što je tako čuveno, što je tako netko tko sluša čuo. Istina je da u kontekstu poruka koje šalje Hrvatska televizija i financijskog izvješća. Financijsko izvješće po mojem vrijednosnom sustavu spada u drugi plan, ali to ne znači da nije važno. Itekako je važno. Činjenica je da je Hrvatska radiotelevizija i u informativnom i u odgojnom i obrazovnom, a i u organizacijskom smislu je sve lošija i lošija. I u tom dijelu i financijsko izvješće je iznimno važno, ali morate razumjeti da svi imamo svoje viđenje određene institucije. Za mene je ona toliko važna u hrvatskom društvu i u hrvatskoj politici da ni jedan segment joj nije ravan u ovom dijelu o kojem ja govorim. Produkcija katastrofalna. Što nema novaca? Katastrofalno. Nekad je produkcija Hrvatske televizije bila jako dobra, jako dobra. Zašto se sada to radi? Da li iz manipulativnih svrha, da li netko tu nešto zarađuje ja to ne mogu govoriti, ja to ne znam. To, ja bih sebe doveo u vrlo kompliciranu situaciju, da ja na temelju sumnji govorim da nešto ne vrijedi. Ja ne želim optuživat nikoga niti reći da netko to namjerno radi. Ja samo želim upozoriti da stanje nije dobro i da Hrvatski sabor kao institucija koja je nadležna toj televiziji ima pravo o tome govoriti i ima pravo postavljat ta pitanja.

Kolega Dodig, ja bih upozorio na jednu kontradiktornost u vašoj izjavi. Naime, kretali ste se u rasponu od pohvale uloge Hrvatske televizije tijekom Domovinskog rata gdje je to bio praktično jedini glas koji je pružao istinu o Republici Hrvatskoj, o Domovinskom ratu, o događanjima, o agresiji na nas do toga da ste sada stali na stajalište da ne bi trebalo prenositi sjednice Hrvatskog sabora. Naime i tada smo sa velikim očekivanjem i naravno željom da se donese takva odluka očekivali upravo odluke ovoga Doma da se proglasi samostalnost, da se na kraju formira ova država, a danas da li trebamo biti tog stajališta da uskratimo informaciju našim ljudima. Mislim ljudi svakako u ovome vremenu koje je otvoreno medijski trebaju imati punu informaciju i o tome tko u ovome Domu danas sutra ili jučer jeste bio ili će biti, tko je što govorio, tko je možda bio proaktivan, tko je zapravo bio netko tko je demagoški pristupao u cijelom ovom radu, ali mislim da naši ljudi imaju pravo na informaciju i oni trebaju pratiti i oni koji žele prate, isto tako očekujemo da bude praćeno i od medija i da to bude ona istina. To je istina onakva kakva jeste, svi bi mi željeli da ona bude bolja, da budu prijedlozi vladajućih idealniji, da mi kao oporba budemo i tada podupirući pa da nam netko kaže da smo apsolutno konstruktivni, da nismo destruktivni. Ali nažalost nije takav ovaj svijet, u ovom svijetu jednostavno mi trebao sudjelovati a naši građani onda će ocjenjivati cjelokupnost ovoga djelovanja i tu trebamo biti odgovorni i jedni i drugi.

Dakle, rekao sam da bi neke sjednice bolje bilo da se ne prenose jer neke sjednice bacaju takvo svjetlo na ovaj Sabor, na ovo što se događa u Saboru da šire kolektivni pesimizam zbog nekompetentnosti, zbog vrijeđanja, zbog partikularnih interesa, kao da zaboravljamo glavni cilj ovoga Sabora. Dakle u tom kontekstu. Dobro je da se prenosi, da se razumijemo. Neke sjednice ne znači uopće ne prenošenje Sabora. Ali nadam se da ćete složiti sa mnom da je bilo trenutaka ovdje kad bi bilo bolje da ljudi ne vide kako funkcioniramo. Pa nije slučajno da ovaj Sabor u cijelosti ima negative ocjene ili vrlo loše. Ako ta institucija kao što je Sabor ima negativne ocjene u društvu, ako je to točno a vjerujem da jeste, onda je bolje da se saberemo, da se resetiramo, da počnemo se drukčije ponašat ne gubeći oštrinu kritike. Međutim ne može se dogoditi da se u ovom Saboru dolazi odjeven kako se dolazi, ne može se dogoditi da se vrijeđa ljude, ne može se dogoditi da se proziva ljude i da vlada u Saboru praktički teror.

Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega Dodig, odustajem od one replike koju sam pripremio i koja mi je pala na um zato što sam prisiljen sad postaviti neke tvrdnje jer mi se čini da je vaše izlaganje izazvalo mnoga nerazumijevanja pa sad samo provjeravam jesam li ja vas dobro razumio. Dakle, kad ste raspravljali o HRT-u, raspravljali ste o mediju i svaki medij ima nekakvu teleologiju usmjerenja prema određenoj svrsi. Ta svrha je uvijek vrjednija od stvari same i shvatio sam da vi zalažete da svrha medija i HRT-a bude u promoviranju istine, asertivnosti i društva kvalitetnog koje će počivati na uključivosti. Čovjeku individualno pripada svijest, svijest je intecionalna odnosno usmjerena je prema nekom objektu. Kad se radi o medijima mi imamo javnu svijest i imamo sad objekte koji u javnoj svijesti zahvaćaju od religijskog do političkog, od znanstvenog do društvenog i upravo da bi mogli sačuvati ovu procesualnost javne svijesti i da bi mogli postavljati neprestano nove ciljeve, ne smijemo odustajati od zahtjeva za uključivosti. I iz javne svijesti, iz javnog prostora bi trebali nestati svi oni sadržaji ili bi trebali biti kritički vrednovani kao nepoželjni u izgradnji društva koji počivaju na isključivanju drugoga, na kleveti umjesto govora i na dezintegraciji umjesto integraciji. Uistinu ne znam ukoliko se radi o ovome što sam ja shvatio kao temeljnu intenciju vašeg izlaganja, zbog čega je došlo do nerazumijevanja i reduciranja čitavog vašeg govora na to hoće li javni servis biti u funkciji prošetavanja i prešetavanja našeg političkog ega. Pa mislim da ste dobro razumjeli. Zahvaljujem kolega Dodig, samo bi vas molio da prije ja dam riječ. Slijedeća replika poštovani kolega Nikola Grmoja, izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Dodig, govorili ste o javnom servisu, o tome kak on ima, kako bi trebao imati nekakvu i odgojnu ulogu i kako bi trebao razvijati nekakav i duh solidarnosti i svih onih pozitivnih kvaliteta koje su nam potrebne u društvu. I sad bi se možda dotakao ovoga što ste govorili o prenošenju samih sjednica. Za mene nije toliko problematično ono što se ovdje kaže nego je za mene puno problematičnije ono što se ovdje događa negdje skriveno. Ja mislim da loš stav o Hrvatskom saboru građani imaju zbog načina na koji je sastavljena ova većina, to je puno groznije od nekakve uvrede koja se ovdje može čuti. Pa i naši građani često reagiraju burno i na nas koji ovdje sjedimo. Govorili ste o situaciji kako je neki čovjek bio na trgu, nitko mu nije želio pomoći. Pa imali smo jedan prilog jedne doduše komercijalne televizije gdje su se pokazivale nemile scene naših građa koji žive u teškim uvjetima, 15 zastupnika je to pogledalo, nitko nije ni pitao kako tim ljudima pomoći osim jednog zastupnika koji sjedi ovdje.

Nije bitno je li netko nekoga uvrijedio nego je bitno šta taj radi kad je na nekoj poziciji, kakve poteze povlači? Je li sklon korupcije? To su prava pitanja koja treba propitivati i javni servis i informativni program HRT-a a to ne čini, nego kult ličnosti. I gradi jednu situaciju, stabilnosti u kojoj se ništa ne smije propitivati, gdje je svaka kritika, nekakva destrukcija. Izvolite. Kolega Grmoja ovo je o čemu ste vi govorili demagogija. Oprostite ali je to demagogija.

Izgovorena riječ, neki dan ste spomenuli u jednom kontekstu da biste primili metak. Izgovorena riječ je gora od metka za neke ljude. Dopustite da to dobro znam, jer se s tim bavim 35 g. U ovom Saboru, gdje bi trebalo biti iznimno važno kako se upotrjebljavaju riječi u kojem kontekstu i kako su upućeno drugome je iznimno važno. A mi mislimo da je to nevažno, da je uvreda nevažna. Uvreda je silno važna. Nema ništa važnije. To je pretpostavka za sve drugo rješavati. Sve drugo rješavati. Ja vas želim u svakom svom govoru ohrabriti, na putu, za koje mislim da ste dobri. Ali ne mogu vas ohrabri da nađem nešto loše, da vas tada uvrijedim, da vas ponizim i da očekujem od vas da to dobro razdrite kasnije. Zahvaljujem kolega Dodig na odgovoru. Prelazimo na sljedeću raspravu. Izvolite kolega Bulj. Nema. Koliko ja znam, vi ste izgubili pravo na govorom o ovoj temi, jer niste bili nazočni, temeljem članka 233. Primijetio sam ja vas, ali nažalost poslovnik je jači od moje dobre volje, iako bi ja vama rado dao da vi govorite. Izvolite. Ja ću se pokušati vratiti na sam meritum, da malo se prisjetimo o čemu danas govorimo. Točka dnevnog reda Prijedlog odluke o imenovanju članova nadzornog odbora HRT ali vidim da su se kolege već uključile u raspravu i za sljedeće 4 točke. Radi se o izvješće o poslovanju HRT, za 2014. i2015. i da je zapravo rasprava će biti identična, pretpostavljam, i sljedeća točka, odnosno, 7 i 8 izvješće o radu programskog vijeća HRT-a.

Televizija je javni servis, svi smo se složili oko toga. Ali, ovdje sam vidio, jedan prijepor je zapravo krenuo oko nadzornog odbora i nemogućnosti, da oporba ima svog predstavnika u nadzornom odboru. Mene ova situaciju podsjeća, na situaciju, evo nedavno je, jučer smo zapravo imali situaciju, kolega Hrelja je uspio progurati, jedan svoj zakon, jer se nije inatio. Glasati ću za proračun, neka moj zakon prođe. Isto je napravio kolega Škibola, nedavno također. Dobra stvar po meni. Imamo i ovdje situaciju, lijepo vam je bio rečeno, gospodin Bačić je lijepo objasnio, zbog kojih razloga, se ta osoba ne može prihvatiti. Vi ste inzistirali, jer vam je inat bio draži, od činjenice, da imate svog predstavnika u nadzornom odboru. Da vam je bilo stalo da ga imate, znači pristali bi na uvjete, u ovom slučaju HDZ-a da se ne mogu izabrati osobe, koje su bile smijenjene zbog nepravilnosti u poslovanju HRT-a. S tim da ovdje moram reći ono jako bitno, imali smo čak, ako se ne varam 4, presude, odnosno, 4 puta je tu intervenirao Trgovački sud, kasnije čak i Upravni sud. Znači po pitanju nepravilnosti o poslovanju HRT-a. Ali, ovdje, ja bi još ovdje bi pokušao, ipak javnosti dočarati, zbog čega je to SDP-u jako veliki problem, jer ovdje ja vidim jednu jako veliku, jedan, kako bi rekao, vidim da SDP-u strašno nedostaje Goran Radman, na čelu HRT-a. A za sve one koji su zaboravili ili ne znaju, da ipak pročitam, tko je bio Goran Radman. Goran Radman je bio predsjednik saveza Socijalističke obrane Jugoslavije. Bio je generalni direktor televizije Zagreb. Evo, žao mi je što nema kolege Glasnovića, on često govori o ilustraciji, ali ovo je zapravo neshvatljivo. Za jednoga čovjeka koji je bio pozicioniran u komunizmu, u socijalizmu, u jednom režimu koji je bio nedemokratski, na čelu televizije, koja nije bila javni servis, koja je bila isključivo u svrhu promocije ideja, komunističke partije Jugoslavije, odnosno, komunističke partije Hrvatske, da tu istu osobu u demokraciji jedna hrvatska stranka, u ovom slučaju Socijaldemokratska partija Hrvatske, postavlja na čelo nacionalne televizijske kuće. To je neshvatljivo. I meni je zapravo i teško, moram čak i reći, da i oporba je bila u to vrijeme malo, nije uspjela artikulirati, te stvari na pravi način, jer ja ako postoji nešto što se nije smjelo napraviti, nije se smjelo napraviti to. Znači netko tko je bio postavljen u jednom nedemokratskom režimu, totalitarnom režimu, za šefa nacionalne televizijske kuće da isto se dogodi u 21. st.

Interesantno kako samo ova liberalna ljevica žali za Majom Sever, dok ja bih se usudio reći jedan veći dio Hrvatske ne žali za emisijom Maje Sever. Imala je ona i svijetlih trenutaka da se razumijemo, ali imala je trenutaka koji su bili itekako, itekako svjetonazorski obojani i zbog toga ja osobno, a i mnogi drugi ne žale što te emisije nema. I Grga je vjerojatno žalostan što nema Sedme noći, nema ni Slikom na sliku i nema drugih emisija pa šta onda. A nitko ne spominje što nema emisije Tihomira Dujmovića koja je također nestala sa programa HRT-a. To nije problem, a emisija ako se ne varam netko će me ispraviti bila ocijenjena kao najgledanija, najbolja emisija, jedna od najboljih emisija pa to nije problem. Problem je Maja Sever, a Tihomir Dujmović problem nije. Također ono što je jako bitno, nisam čuo da je netko govorio ovdje televizija mora biti u svrhu hrvatskog naroda, svih građana Hrvatske normalna stvar. Ali to kao jedan, ja to vidim da treba biti kao jedan medij koji će prenositi vrijednosti koje su univerzalne, a ja to jednostavno na HRT-u ne vidim, odnosno neshvatljivo mi je da u nekakvim terminima kada se i obitelj može okupiti ispred televizije na primjer petkom ili subotom navečer, onaj film koji bude pogodan za gledanje u 8 ili 9 sati navečer ima oznaku onu 12 ili 15, odnosno da za djecu ti filmovi nisu preporučeni. Kakav je to program? E to je nešto što je neshvatljivo da televizija kao javni servis ima sadržaje, takve sadržaje u tom terminu. Već sam spomenuo, a ponovit ću ovom prilikom, možda i kasnije. Evo ga u najnovije vrijeme imamo emisije koje se zovu betonski spavači. Interesantna emisija gdje Hrvatska televizija plaća svojim novinarima da obilaze diljem bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i da snimaju od Makedonije, od Skopja do Kolašina, do Konjica nekakva betonska zdanja i da se to nama servira kao jedan, kao vijesti iz kulture ja bih rekao. Nasuprot tome također moram komentirati da u informativnim emisijama, a usudio bih se reći uvijek onim udarnim terminima onaj drugi Dnevnik ili treći imamo vijesti iz susjedstva. Kad kažem susjedstvo ne mislim da netko plasira vijesti iz Mađarske na primjer ili iz Italije koje su nam susjedne zemlje, nego iz onoga susjedstva na istoku. Pa mi redovito znamo što se događa u Beogradu, sa Sarajevom čak ima jedan kompromis jer je i BiH država u kojoj je hrvatski narod konstitutivan, ali svaki, ali ako ne svaki Dnevnik, onda svaki drugi mi imamo jedan detaljan izvještaj o političkoj situaciji i zbivanjima u Beogradu, a u Mađarskoj šta radi Orban mi pojma nemamo a Mađarska je država koja je također susjedna. Imamo s njom i veću granicu nego što imamo sa, konkretno sa Srbijom. Ovdje bi, samo još malo bi skrenuo s teme. Drago mi je što ste se vratili u Sabor, pa evo ga cijelu stanku stanite ispred Sabora, inzistirajte na tom svome traženju da nema saborske stanke.

Dakle, još jednom vama na podsjetnik, pa da se koliko toliko držite teme iako sve možete staviti u kontekst teme. Imamo nekoliko replika. Poštovani kolega Stevo Culej, izvolite. Poštovani potpredsjedniče. Kolega Zekanoviću vi ste u jednom dijelu dobro detektirali problem kada ste spomenuli jednoga voditelja Hrvatske radiotelevizije, a kojega smo naslijedili iz prošlog sustava, a on je bio školovan u tom prošlom sustavu, a koji je bio neprijateljski prema našoj Domovini, a kaže ovako: „Mediji u miru isto su što i vojska u ratu, oni mogu djelovat na jednu populaciju na isti, a moguće i na gori način a rezultat je taj loše djelovanje.“ I kaže ovako jedna pouka onaj koji bi trebao riješiti taj problem ne može riješiti, jer je on i dalje u tom sustavu. Kako će onaj koji treba riješiti takav problem riješiti problem na korist Hrvatske ako je on još uvijek u tom sustavu. Tko su ti ljudi koji rade i dan danas u sustavu, u ovome nametnutom nam medijskome ratu. To su ljudi koji su školovani u bivšoj Jugoslaviji, oni i dalje djeluju. Mnogi su promijenili imena i prezimena mada ne nastupaju u Hollywoodu i ne znam gdje dalje. Zašto su to uradili? Pa da se prikriju i da dalje tajno djeluju. Kako mi možemo gledati Hrvatsku televiziju u kojoj jedan voditelj emisije govori da je u Hrvatskoj bio građanski rat, a mi svi znamo da u Hrvatskoj nije bio građanski rat, nego da je to bila otvorena agresija srbo-četničke armade. Taj isti i dan danas radi i pljuje svoj otrov dalje po hrvatskome narodu. Zašto on to radi? Pa zato što je obučen za to. On je taj kojeg smo naslijedili iz onog sustava. Mogu se oni kriti, ali postoje naznake po kojima ih mi možemo prepoznati. Zahvaljujem kolega Culej. Odgovor kolega Zekanović. Uvaženi kolega Culej, slažemo se u svemu. Ja ovdje moram reći, ponoviti zapravo da je Goran Radman glavni problem zašto mi imamo ovu raspravu, zašto ga neki ne mogu prežaliti. Ja bih se usudio reći na najgori mogući način. U trenutku kad smo u Hrvatskoj imali prvi i za sad jedini referendum koji su potaknuli građani koji su skupili 750 000 potpisa na hrvatskim ulicama, a radi se o referendumu o braku.

I to je bilo toliko eksplicitno i nitko nikad nije odgovarao za to. U Dnevniku, udarnom Dnevniku HRT-a na početku i na kraju završavalo se sa pozivanjem građana da glasuju protiv i to je nedopustivo jer televizija kao što smo svi rekli više puta je javni servis. Zahvaljujem kolega Zekanović. Sljedeća replika, poštovani kolega Arsen Bauk, izvolite. Zahvaljujem. Kolega Zekanoviću, ja moram reći da ja nisam nešto bio pretjerano oduševljen sa načinom na koji je Goran Radman vodio HRT. ali što se tiče njegovog životopisa kojeg ste pročitali propustili ste još jednu funkciju, čini mi se da je bio predsjednik uprave Microsofta za Hrvatsku. Tako da ste Bill Gatesa svrstali u kontekst komunističke vladavine. Ali ja ću vam pročitati jedan drugi životopis u minutu i pol tako da budete vrlo oprezni kada govorite o životopisima. Od '43. godine zamjenik komesara drugog zagorskog partizanskog odreda, od '44. zamjenik komesara brigada brače Radić, komesar 32 divizije i načelnik personalnog odsjeka štaba 10. korpusa. Zatim načelnik drugog organizacijskog odjela glavne personale uprave Ministarstva obrane Jugoslavije. Nakon toga predsjednik Jugoslavenskog sportskog društva Partizan i ravnatelj instituta za historiju radničkog pokreta.

A što se tiče ostalih vaših stavova o ovoj temi, ja ću, ja vam predlažem da uputite izmjenu Zakona o HRT-u da se on nazove Hrvatska H Hrvatska, Ra radio, S stranačka i T televizija.

Kolega Bauk, ja vama moram uvijek dati kompliment na vašu duhovitost i svaka čast. Ali stvarno nisam pročitao cijeli životopis gospodina Radmana, pa ima tu da je i '84. godine nosio štafetu u Beogradu i da je bio šef centralnog komiteta u Zagrebu itd. i tu još interesantnih stvari ima. Ali ovdje ima jedna kada ste govorili o pokojnom predsjedniku Tuđmanu, tako je, on je bio, znači i partizanski vojnik i partizanski general, tako je, to je točno. I ja mislim da mi ovdje imamo konsenzus da je Hrvatska i stasala na antifašizmu i to nitko neće osporiti. Međutim, ono u čemu se vi i ja ne slažemo a to je onda ono što je uslijedilo nakon toga. A tada je Radman i njegova ekipa zatvorila Tuđmana u zatvor '71. jer je bio hrvatski domoljub. I tu je sada ta razlika. Znači nitko ne govori o Partizanima koji su se borili također za Hrvatsku u kojoj mi danas živimo, nego govorimo o komunizmu gdje je Radman bio visoko pozicioniran i komunistički dužnosnik, ponoviti ću šef televizije u komunizmu i upravo je on i njegova klika, našeg predsjednika Tuđmana '71. godine strpana u zatvor radi domoljublja. Zahvaljujem kolega Zekanoviću na odgovoru. Poštovani kolega Zekanović, ja neću o toj kliki, ja sam s tom klikom imao zadnjih tjedana posla. Tom klikom koja je i stvorila ovu vladajuću većinu koja je poznata pod imenom kolega, koja je zatvarala i cinkarila tih godina, ja o njoj neću. Ja ću vas pitati, dao sam i jedan uputio u proceduru amandman u kojem tražim da se umjesto, znači gospođe koja je članica HNS-a i bila je vijećnica u Gradskoj skupštini grada Zagreba a predložena je za nadzorni odbor HRT-a da se umjesto nje imenuje Anja Šovagović Despot, znači osoba koja ima iskustva i u medijima, koja je pokazala se kao odgovorna članica Nadzornog odbora HRT-a.

Kolega nećete morati dugo čekati, sutra će biti glasovanje pa ćete moći vidjeti kako ću glasovati o tom amandmanu. Ali meni je žao, vi ste imali jednu fantastičnu priliku, vi i vaši kolege. Vi ste bili do prije par mjeseci u vlasti. I mogli ste tu priliku iskoristiti upravo da imate svog kandidata, ako je to gospođa Despot, o kojoj ne mislim ništa loše da se razumijemo, dapače, mogli ste je progurati da ona bude ispred MOST-a u nadzornom odboru, propustili ste tu priliku.

Zahvaljujem kolegi Zekanoviću. O političkim odnosima, o političkim koalicijama kolege same odlučuju tako da ne morate vi podsjećati na to. Ali dobro, izvolite kolega Grmoja, povreda Poslovnika, izvolite. Kolega Zekanoviću, znači mi jednostavno nismo mogli biti u vladajućoj većini u kojoj kolega vuče konce. Znači ja i on ne možemo biti u vladajućoj, istoj vladajućoj većini. Znači i previše smo izdržali, znači i previše smo izdržali, znači to je predugo, to možete vi i predsjedavajući znači biti u takvoj, sa kolegama u takvoj vladajućoj većini. Kolega Grmoja, zloupotrijebili ste institut povrede Poslovnika i zbog takvog omalovažavanja izričem vam opomenu temeljem članka 239 a ubuduće kad već koristite institut povrede Poslovnika, na početku se morate pozvati koji je članak prekršen.

MOST bi i dalje bio u koaliciji da ih premijer nije potjerao iz vladajuće većine. Gospodine Zekanoviću, već sam odgovorio gospodinu Grmoji i mislim da vaša povreda Poslovnika nije bila potrebna, ali dobro. Svatko ima pravo na svoje mjesto pod suncem. Evo iako mi je kolega Bauk oteo temu za repliku, ja ću kolega Zekanović reći da najmanje dva čovjeka imaju sreću umrla prije nego što ste vi postali zastupnik jer bi se loše proveli. S obzirom na ono što ste vi rekli ovdje o Radmanu. To je gospodin Ivan Šibl koji je u socijalizmu dugo godina direktor Radiotelevizije Zagreb i to je kao što je to kolega Bauk rekao, to je Franjo Tuđman koji je bio direktor instituta za povijest radničkog pokreta. Vi to njima nikako ne biste mogli oprostiti, ni jednom ni drugom, evo ljudi imaju sreće neviđene. Odgovor kolega Zekanović, izvolite. General Tuđman kasnije predsjednik Tuđman, povjesničar Tuđman borio se za slobodu hrvatske države a kasnije se borio i za neovisnost hrvatske države. Bio je jedan deklariran domoljub a sve što mu je možda bila kao mrlja na karijeri jer je možda ipak formalno bio član neke partije u nekom trenutku je itekako, itekako, znači iskupio se kad je bio utamničen od takvih koje vi upravo branite. Ne zaboravite, znači, on je bio utamničen, hrvatski domoljub '70.-ih godina zbog toga što je želio da ova država bude samostalna.

Hvala potpredsjedniče Sabora.

Međutim treba vrijeme i nadam se da će doći vrijeme kad će istina HRT pričati o istini i pružiti programe hrvatskom narodu, oni koji trebaju pa makar i o sportu koji moramo plaćati MAX tv da bi gledali hrvatski sport, hrvatske utakmice. Mislim da takve ugovore nikad HRT nije smjela napraviti, morala je imati jedan kanal za sport bar hrvatski, da hrvatski narod gleda besplatnu svoj sport u svojoj državi. Međutim evo i to su propusti a da ne pričamo o ravnateljima koji su bili, koji nikako ni danas ne osjećaju Hrvatsku kao svoju.

Mislim da HRT ipak radi jedan dobar posao, da je to jedan servis koji nam pruža puno informacija, jedan sjajan dokumentarni program ali drago mi je da smo ipak uočili mnogo propusta, vi ste uočili jedan propust koji svima smeta ili bar većini.

Zahvaljujem kolegi Zekanović. Slijedeća replika je poštovani kolega Marko Sladoljev. Kolega Zekanović, govorili ste o smjenama nekih novinara na HTV-u pa ste spomenuli Maju Sever, pa ste govorili o njenom svjetonazoru, ja smatram također da novinari u svojim nekim emisijama i procjenama kada su na javnoj televiziji ne bi trebali biti svjetonazorski obojeni. Naravno svako od nas ima svoj svjetonazor u svoja 4 zida, ali ono što je zanimljivo da nitko nije spomenuo smjenu jednog novinara koji je inače bio kritičan u svojim kolumnama prema MOST-u a to je Tihomir Dujmović koji je često MOST kritizirao i koji je izletio van sa HTV-a kad je počeo pozitivno govoriti o MOST-ovom Zakonu o arhivima.

Odgovor kolega Zekanović. Uvaženi kolega Sladoljev, prvo ipak kratko Maju Sever.

To je moje mišljenje koje vjerujem dijele mnogi građani. Što se tiče Tihomira Dujmovića, spomenuo sam ga, ne znam, niste čuli, spomenuo sam ga da je upravo kao nekakvu poziciju Maje Sever, da je on isto otišao sa HTV-a a da nitko nije spomenuo odnosno nije se digla bura što je nestalo te emisije. Meni je ta emisija bila draga, nisam primijetio da je on zagovarao neku političku opciju, nisam vidio ni da je bio protiv MOST-a niti da je bio za MOST, stvarno mislim, moje mišljenje da je bio objektivan, barem onaj dio što sam ja gledao, žao mi je što ga nema i vjerujem daće dobiti opet politiku on ili netko njegovog kalibra da ima neku emisiju tog tipa na HRT-u. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Kolega Zekanoviću, evo vi ste danas edukativno raspoloženi, držite nam predavanja cijeli dan pa evo lijepo ste nas danas ovdje educirali kako ako se inatimo da ne možemo ništa progurati, ako budemo podobni pa se ne inatimo pa možemo i progurat neke sitnice svoje, zadnji put trgovinu. Govorite nam tu o ljudima koji su bili u doba komunizma na nekakvim funkcijama, pa i vi ste koliko vidim po datumu rođenja nosili pionirsku kapu i maramu, jel' tako?

Danas ste nas educirali i o vrstama hrasta, rekli ste nam lijepo da imamo četiri vrste hrasta, no zagovarali ste petu vrstu, nažalost ta izumire.

Odakle da krenem? Možda da krenem od pionirske marame. Pionirsku maramu se djeci stavljali svima po inerciji i svako dijete je u mom gradu, u mom Šibeniku a vjerujem i u većini gradova tih '80.-ih godina je dobivalo tu maramu i s njom je za Dan mladosti izašlo ili za dan škole negdje paradirati. A smiješno je vaša kolega, usporedba pionirske marame i ljudi koji su bili čelni u režimu koji je tamničio, ubijao, zatvarao, koji je bio totalitaran režim i gdje se cijela civilizirana zapadna Europa zgraža nad tim režimom. I zapravo stravično je da vi na jedan tako infantilan način uspoređujete pionirsku maramu djece koja su je dobivala po inerciji. Jer je režim bio totalitaran.

Zahvaljujem kolega Zekanoviću na odgovoru. S obzirom da me kolega Zekanović prozvao, moram odgovoriti da iako on smatra da je to populistička mjera nerad Sabora, mi u HSS-u smatramo da nije. Ja vas pitam da li vam nije neugodno da djelatnici odnosno blagajnice rade skoro 365 dana a u Hrvatskom saboru pauza mjesec dana u zimskom periodu, u ljetnom dva mjeseca? Znamo da je to propisano Ustavom s obzirom da ste vi vladajući, pa dajte promijenite Ustav i stvarno mislim da to nije populistička mjera, a vi evo imate tu mogućnost pa nek' se Ustav promijeni jer tri mjeseca biti slobodan, pa mislim jel' vam nije neugodno? Zahvaljujem kolegi Madjeru. Odgovor kolega Zekanović. Uvaženi kolega, možemo kasnije popit kavu pada malo porazgovaramo o tome, ali ja ću vam ipak ovako odgovoriti za javnost. Pokušat ću ipak biti argumentiran i da me razumije hrvatska javnost.

I nitko iz kluba HSS-a, vas petero nije bilo 5 sati u Saboru i vi se usuđujete govorit da mi malo radimo i to kažete meni koji ovdje ćulim u Saboru 18 sati dnevno.

Zahvaljujem kolega Zekanović na odgovoru. Prelazimo na slijedeću raspravu, poštovani kolega Ivan Pernar. Tijekom današnje rasprave posebno me dojmila misao kolege Steve Culeja. O n je to umaskirao u priču o onima koji tvrde da je u Hrvatskoj bio građanski rat a ne agresija itd., ali zapravo je mislio na Aleksandra Stankovića. I ja bi mu htio dati odgovor zašto ljudi poput Aleksandra Stankovića mogu raditi na HRT-u. Zato jer on podržava nadzorni odbor HRT-a koji neće smijeniti Aleksandra Stankovića. Ja pozivam vas gospodine Culej, ako ste uistinu za smjenu Aleksandra Stankovića, ako jeste, možda niste, možda ne tražite njegovu smjenu, ja tražim da ga se makne kao urednika i voditelja emisije Nedjeljom u 2. Ali pitanje je da li vi tražite njegovu smjenu. Ako tražite gospodi iz nadzornog odbora koji su ovdje, molim vas da se tog čovjeka makne pod hitno, a ako ga se ne makne ja neću vama dati podršku. To napravite. I onda će vaše protivljenje Aleksandru Stankoviću biti iskreno. Ali ako vi kažete, nema veze što Aleksandar Stanković priča i govori protiv Hrvatske ja ću svejedno podržati onog ravnatelja HRT-a koji će ga ostaviti na radnom mjestu, one članove nadzornog odbora koji će ga ostaviti na radnom mjestu, tada ćete ispasti licemjer i neozbiljan u očima hrvatske javnosti. Htio bih ovom prilikom također se osvrnuti na sveopću, kako bih to rekao, lakrdiju na HRT-u. Pa zato jer komercijalni kanali, znači imate onaj MAX tv, oni prenose Hrvatski sabor. Znači sadržaj koji je komercijalan, ima kanal na kojem prenosi sjednice Sabora. Hrvatska državna televizija, HRT često puta ih prekida. Zašto? Ja pitam zašto HRT-u smeta ono što se govori u Hrvatskom saboru? Zbog čega. Žalosno i sramotno. A najžalosnije i sramotnije što će hrvatski zastupnici u Hrvatskom saboru, dobro i manjinski zastupnici u Hrvatskom saboru dati glas za taj i takav nadzorni odbor, za tog i takvog ravnatelja HRT-a koji je odlučio da, nije bitno da hrvatska javnost gleda što se događa u Saboru. Također, htio bih se osvrnuti i na to, odnosno na način na koji je jedan voditelj, odnosno izravno ću reći Aleksandar Stanković vodi svoje emisije gdje on prekida svog gosta kada mu odgovara, gdje nameće teze koje ne odgovaraju istini, gdje izvrće i manipulira. Aleksandar Stanković je meni na moju opasku rekao, ovdje će se pričati o čemu ja hoću da se priča. Znači ako kojim slučajem gost želi pričati o nečem drugom a ne onome o čemu on želi da se priča on ga prekida i ometa, ne dozvoljava mu da govori. Zato jer Aleksandar Stanković smatra da je emisija „Nedjeljom u 2“ podređena njemu kao voditelju, da postoji radi njega a ne radi gosta. Kada sam izvrgnu ruglu tu lakrdiju i ustao se iz njegove emisije, te rekao javno i otvoreno što mislim o njegovom liku i djelu, o načinu na koji vodi javnu televiziju dotični me tužio. Taj isti Aleksandar Stanković. Zato jer sam povrijedio njegovu čast i ugled a to što on vrijeđa zdravu pamet, što maltretira 4 milijuna građana koji ga moraju gledati, odnosno ne koji ga moraju gledati jer mu je pala gledanost, ljude više sve manje zanima što on ima za reći. I mogao bih sada ovdje pričati protiv Aleksandra Stankovića ali neću. Znate zašto? Zato jer nije on kriv za to. Vi gospodo iz HDZ-a ste dozvolili toj osobi da vrši posao voditelja tamo, vi ste odgovorni za to. Vi ga morate pod hitno smijeniti. Jer to što on radi, to, ja nisam čuo u povijesti hrvatskog novinarstva da je neki voditelj tužio svog gosta. Ne znam ako ste vi čuli da, to je kao da recimo vodite intervju s nekim pa ga tužite zbog toga što je on rekao što misli o vama. Evo, ja pozivam vas, iskreno mi recite jer ja mislim da to spada u anale hrvatskog novinarstva. I onda on tamo maše da on ima neke nagrade. Ma kakve nagrade on ima? Tko mu daje nagrade? Isti oni, isti njegovi šefovi koji ga takvog drže tamo. Zar je to objektivno novinarstvo dame i gospodo? Vi tu gospodo iz HDZ-a pričate nama protiv MOST-a. Pa tko je dovodio Božu Petrova kao kućnog prijatelja tamo u emisiju „Nedjeljom u 2“ Aleksandar Stanković je dovodio Božu Petrova. Zašto baš njega? I onda je on tamo obrazlagao neka svoja rješenja s kojima će tobože izvući Hrvatsku iz krize i šta ti ja znam. Zašto su građani morali gledati tu demagogiju? HDZ, dame i gospodo. Rekli ste da je Plenković muškarčina, je li tako? Rekao je, kako je rekao? Rekao je tajnice pripremite, pripremite smjene. Ako je stvarno muškarac, ne samo on, ili jaka žena da ne uvrijedim dame, dajte onda s istim takvim žarom i stilom, lako je za MOST-ovce, dajte se tako riješite Aleksandra Stankovića. Dajte neka kaže ravnatelj ili ekipa iz nadzornog odbora tajnice pripremite smjenu. Ali ne možete ga smijeniti jer mu služite, jer on služi vama, jer je njegov opstanak na tom mjestu u vašem interesu. Jer da nije u vašem interesu maknuli bi ga, kao što ste sve druge sposobne novinare. Znamo svi zašto je maknut gospodin Denis Latin. Zbog svoje „Latinice“ o Tomislavu Karamarku koja nikada nije bila objavljena. Znači kada se čovjek drzne dotaknuti politiku HDZ-a, odnosno njegove vodeće figure, miče ga se. Zašto? Pa zato jer se pridržava vaših pravila. On igra unutar zadanog okvira kojega ste mu vi postavili. A onda tu glumite da bi ga trebalo smijeniti, tko to kao njemu dozvoljava, pita gospodin Culej, tj. zašto je on i dalje voditelj. Zato gospodine Culej jer HDZ-u voditelji poput Aleksandra Stankovića odgovaraju. Zato jer voditelji poput Aleksandra Stankovića služe HDZ-u zato jer voditelji poput Aleksandra Stankovića skrivaju afere HDZ-a, zato jer voditelji poput Aleksandra Stankovića ne pričaju o bitnim temama nego bave se nebitnim temama. I zato jer im na žalost nije, zato jer mu nije stalo do Hrvatske više nego vama. Vas je i Stankovića podjednako nebriga i vi ste se jednostavno našli na pola puta i to je to. Žalosno, žalosno. Pozivam vas još jedanput da skupite hrabrost, nije još kasno. Još uvijek možete tu je ravnatelj HRT-a možete mu reći molim vas, dajte smijenite tog čovjeka, ne možemo ga više gledati. Ja ga ne mogu gledati. Da se mene pita ja bih ga sutra smijenio. Ali gospodo iz HDZ-a ne ovisi o meni, ovisi o vama, samo vi ga možete smijeniti. Čak nemam problem ni da stavite nekog drugog vašeg poltrona. Ne, nemam ni s tim problem. Molim vas ako hoćete možemo se i nekako dogovoriti, evo ja sam spreman i za dogovor sa vama. Evo ja sam spreman podržati članove Nadzornog odbora HRT-a da ne kažete Pernar ne surađuje, s Pernarom se ne može ništa dogovoriti. Evo ja vam sad javno kažem, evo možete se dogovoriti sa mnom, ali hajmo njega prvo maknuti. Hajmo postići dogovor o tome da Stanković više nije na HRT-u kao voditelj emisije, izaberite slobodno novog voditelja.

Ali dobro. Izvolite.

Meni ne samo što smeta glavni, nego mi smetaju i njegovi gosti. Mi se možemo slagati u tom dijelu, ali mi ne gledamo istim očima Nedjeljom u 2. Moji razlozi su sasvim različiti od vaših. Ja gledam očima hrvatskih građana kojima jako smeta nastup, voditelj, način kako se vodi emisija, tko su gosti, kako oni progovaraju, koje oni ideje i ideologije zagovaraju. Meni to smeta.

Odgovor kolega Pernar, izvolite. Culej vi ste rekli da možda iz drugih razloga tražimo njegovu smjenu, moguće ali nas cilj spaja. Aleksandar Stanković je osoba koja povezuje mene i vas. Imamo isto mišljenje o njemu ono konačno a to je da ga treba smijeniti. Pa nije mi jasno zašto onda ta osoba već nije smijenjena. Zašto ga štitite i dalje. Zašto HDZ a ne moramo se lagati recimo otvoreno, znamo svi da HDZ drma HRT-om, odlučuje o svemu. Ako možete mene maknuti sa HRT-a što ste već učinili, dajte maknite i njega. Lakše je Pernara maknuti sa HRT-a, lakše je Pernara ne pozvati u emisiju, lakše je Pernara cenzurirati, lakše je skrenuti misao sa onog što je Pernar rekao. Pa onda sjećam se bio je prilog kaže unisono svi odbacuju presudu Haaškog suda osim Ivana Pernara. I onda izrežu dio mojeg govora kojeg vade van konteksta. I onda kasnije kaže premijer Plenković da poštuje presudu Haaškog suda da su hrvatski generali zločinci. Zato jer lažu. Zato jer lažu dame i gospodo i kažem pozivam još jednom vas iz HDZ-a skupite hrabrosti, maknite Aleksandra Stankovića. Kažem ako hoćete neku uslugu od mene ili kompromis, evo ja stojim ovdje. Spreman sam dogovorit se sa vama o politici HRT-a podržat članove Nadzornog odbora, nema problema. Ravnatelja, nema problema. Možemo i zajedno nešto napraviti. Prelazimo na sljedeću raspravu. Završno u ime Kluba zastupnika SDP-a poštovani kolega Arsen Bauk, izvolite. Zahvaljujem.

Pročitat ću vam cijelu raspravu. Otvaram raspravu. Nema zainteresiranih. Nema ni prijavljenih.

Ali u međuvremenu smo pali po medijskim slobodama za 11 mjesta, pa valjda zato rasprava mora trajati skoro tri i pol sata. Dakle ovdje je u stvari samo jedno ključno pitanje. Zanemarimo sve ovo što smo govorili o tome tko je kome kad šta rekao itd., dakle vrlo je jasno. Vladajuća većina nema ništa protiv da oporba ima svog predstavnika u Nadzornom odboru, ali ima protiv da to bude onaj kojega je predložila opozicija. Eto, to vam je otprilike da Bošnjaci nemaju ništa protiv da Hrvati imaju člana predsjedništva BiH, ali im ga ponekad izaberu. Dogodi se. E to upravo vi pokušavate sutra napraviti. Što se tiče gospodina Grgića i nekakvih kritika na njegov rad, dakle 29. rujna 2016. godine Ministarstvo pravosuđa, dakle to je bilo za vrijeme prijelaznog perioda uspostave nove vlasti. Još je gospodin Orešković bio premjer, a gospodin Šprlje ministar. Napisalo je da prijedlozi Ureda za zakonodavstvo, predstavljaju najsigurniji način rješenja pravne situacije oko imenovanja uprave. Dakle, ova najglavnija kritika gospodinu Grgiću, jednostavno ne stoji. Vidim da su kolege iz Mosta predložile također svoj amandman prijedloga članice odbora, nadzornog odbora. Nije predstavnica opozicije, jer je bila još uvijek je možda članica HDZ-a i drugi kriterij je da je bila u prošlom nadzornom odboru pa neće moći proći. Dakle, što se tiče svega ovoga, ostaje dakle, samo da još jednom raščlanimo samo jednu stvar. Ni u slučaju nadzornog odbora HRT-a a ni u drugim slučajevima, gdje se traži međustranački dogovor, ne u smislu cijelog prijedloga, nego da se zna, koliko tko predstavlja.

Pa zato mi moramo glasati za neke vaše prijedloge koji nam se inače uopće ne sviđaju, ali zbog međustranačkog dogovora glasamo, pa onda i vi glasujete za neke vaše prijedloge, koji se vama uopće ne sviđaju, ali zbog parlamentarne prakse također glasate. Vi morate objašnjavati, zašto se glasali za našega, koji je vama potpuno neprihvatljiv, pa onda svi kažemo da je to parlamentarizam.

A što se tiče ponude kolege Pernara, on ima jedan nezgodan običaj, da kad se njemu netko osobno zamjeri, da je spreman sa svima surađivati da se toga riješi.

Kolegice i kolege, ako ostane ovakav prijedlog, Klub zastupnika SDP-a neće podržati prijedlog nadzornog odbora.

Zahvaljujem kolegi Bauku. Izvolite. Kolega Bauk, dobro ste objasnili, da je prethodni nadzorni odbor, pa dakle, i gospodin Grgić i gospođa Šovagović Despot, da su postupili po mišljenju Ministarstva pravosuđa i to 29. rujna 2016. g. koji je potpisao ministar Ante Švrlja. Dakle, ljudi su postupali sukladno mišljenju Ministarstva pravosuđa. Što se tiče gospođe Ane Šovagoić Despot, ona neće biti izabrana, sutra neće biti prihvaćena od strane HDZ-a ne zbog toga što je ona prijedlog Mosta, amandmana Mosta, nego zbog toga što je u svom radu, pokazala da nije poslušna nego poštena. HDZ je nju predložio u nadzorni odbor HRT-a, a računajući da će im biti poslušna. A gospođa ima svoj integritet i ona je bila poštena. A to kad je netko pošten, e to HDZ oprostiti ne može. Oni mogu oprasiti sve.

Odgovor kolega Bauk. Hvala. Hvala lijepo potpredsjedniče. Poštovani kolega Bauk, lijepo ste nam ovdje slikovito opisali kako to izgleda naš parlamentarizam, kad se stranački dogovorimo pozicije i opozicija oko glasovanja o određenim prijedlozima, bez obzira sviđali se oni u ukupnosti ovoj ili vašoj strani. A onda ste rekli, kako to ovaj puta kod izbora nadzornog odbora nije bio slučaj, jer mi nismo prihvatili vaš prijedlog. Ja vam moram reći, da ste stu stvarno izjednačili 2 stvari koji se ne mogu izjednačiti. Nije ovdje pitanje, jel se nama gospodin Grgić svidio ili nije svidio. Postoje kriteriji koji je bio jednak za sve članove nadzornog odbora, koji su bili smijenjeni.

Prošle godine je HDZ-ova većina smijenila Vladu, u kojoj je pola ministara koje je sada na vlasti. 120 i nešto je bilo protiv. I to niste uspjeli objasniti, pa nema veze. Dakle, kriterij koji ste spomenuli, nije zakonski kriterij. To je kriterij, kojega ste vi arbitrarno postavili zato što možete. I tražili ste od nas da se prilagodimo tom kriteriju. Evo, jedino to. Dakle, mi smo glasali protiv smjene nadzornog odbora, jel tako kolega Staziću i kada bi prihvatili vaš kriterij, onda bi mi morali prihvatiti da nismo bili u pravu, kad smo glasali protiv smjene nadzornog odbora. A vi ste se doveli u situaciju, da time što ste glasali za smjenu nadzornog odbora, kad bi prihvatili naš prijedlog, rekli bi da onda niste bili u pravu. E, sad, kako se izvući iz te situacije? Vi recite, da su to ovi iz oporbe tvrdoglavi, ali da ćete vi u drugom radu dokazati, u sljedeće 4 g. da taj nije bio u pravu i da će to on svojim radom dokazati.

Pa mi glasamo za neke koji su nama potpuno neprihvatljivi, ali ih je predložila vladajuća većina i zato što i vi glasate za neke koji su vama potpuno neprihvatljivi, ali u dogovoru je predložila opozicija. Mislim ja za neke vaše prijedloge stvarno nikad ne bih glasao i morao bih objasniti, ali opet znam da je u duhu demokracije, u duhu parlamentarizma i tolerancije red da ponekad pritisnem ovu zelenu iako ne bih baš. Ali to ste i vi radili, pa onda me razumijete da. Prelazimo na sljedeću raspravu. Izvolite.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 Pa evo puno je bilo danas govora, nekoliko sati raspravljamo o ovoj točci, pa dozvolite mi da samo dam neki osvrt na raspravu i onome što smo govorili.

Dakle, možda je zaboravljeno ali treba ponoviti na temelju Odluke Vijeća za elektroničke medije od 17. prosinca 2015. kojom se Nadzornom odboru HRT-a opet sukladno članku, stavku i točci Zakona o HRT-u upućuje zahtjev za poduzimanje odgovarajućih mjera u skladu sa citiranim zakonom i Statutom HRT-a, budući da je utvrđeno da HRT ne vodi poslovne knjige sukladno ponovit ću, poslovne knjige sukladno članku 38. stavku 7. i 8. Zakona o HRT-u. Utvrđeno je da glavni ravnatelj HRT-a ne obavlja dužnost sukladno ovom zakonu i Statutu HRT-a. On je bio dužan u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu tog zakona uskladit svoj rad i poslovanje sa odredbama toga zakona. Dakle, nema ništa normalnije i prirodnije da se ide na promjenu ili smjenu onoga tko se ne pridržava zakona i Statuta. Dakle, to je minimum minimuma kojeg treba ispoštivati.

Ali imam potrebu reći, obzirom da se tu spominjalo ime jednog potencijalnog kandidata i govorilo o sukobu interesa onda htio bih vam reći da kad smo se 13.7.2017. objavili natječaj za izbor četiri člana Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije koji mogu biti birani propisani su uvjeti i propozicije tko to sve može biti, pa između ostalog kandidature za članove Nadzornog odbora HRT-a sa životopisom, adresom prebivališta, brojem telefona, preslikom domovnice, izjavom kandidata ovjerenom, ovjerenom kod javnog bilježnika da nije u sukobu interesa, preslik diplome itd.

Ono što ja sigurno mogu reći ni s jednim potencijalnim kandidatom se nije razgovaralo i obavljao intervju koji nije zadovoljio uvjete iz natječaja. Mi naravno da ne možemo tumačiti pojedinci pojedine zakone, ali možemo ih iščitati, pojedine stavke, pojedine članke i stavke zakona. Dakle, imamo Zakon o sprječavanju sukoba interesa koji nabraja u članku 3. dužnosnici u smislu ovog zakona su pa nabraja 45. dužnosničkih pozicija.

kolege, nastavljamo sa radom plenarne sjednice. Sad na radu imamo Izvješće o poslovanju HRT-a za 2014. i 2015. i Izvješće o radu programskog vijeća za 2015. i 2016.

Koliko sam informiran u dogovoru sa klubovima, predlažemo objedinjenu raspravu. Nadam se da nema nitko ništa protiv. Hvala lijepo.

Vlada je dostavila mišljenje. Molim predstavnike podnositelja, prvo gospodina glavnog ravnatelja Kazimira Bačića, da nam iznese Izvješće o poslovanju za 2014./2015. Izvolite.

Uvaženi potpredsjedniče Sabora, uvažene zastupnice i uvaženi zastupnici. Ja ću sada vam ukratko, izvijestiti vas o poslovanju HRT-a za 2014. i 2015. g. U 2014. g. ostvaren je financijski rezultat u iznosu od 34,7 milijuna kuna, koji je iskorišten za daljnje pokrivanje prenesenih gubitaka iz ranih razdoblja i saniranje naslijeđene negativne bilance HRT-a. Ukupni prihodi HRT-a u 2014.g. dosegnuli su 1,397 milijardi kuna, što je 0,8 manje od planiranog, te je za 1,1% manje od ostvarenja u 2013.g. Ti prihodi su se sastojali od javnih prihoda, u kojima se protežu prihodi od mjesečne pristojbe i komercijalnih prihoda koji se proteži prihodi od oglašavanja, koji bilježe u tom periodu porast od 0,4% u odnosu na godinu dana prije. Ali, u odnosu na planirano, realizacija je bila manja 11,7% Ostali poslovni prihodi, bilježe pad od 27,5% u odnosu na ostvarenju u 2013.g. Te veću realizaciju za 14,4 u odnosu na planirano. Kad govorimo o rashodima. Rashodi iznose milijardu i 162 milijuna kuna, te su oni 0,7% manji u odnosu na 2013. te 2,8% manje nego što je planirano. Unutar rashoda istaknuli mi smo kretanje troškova plaća i ostalih primanja, koji su bila manji za 5,2% od ostvarenja u 2013. i za 3,4% više od planiranog, što je rezultat započetog procesa restrukturiranja, troškova rada, provedbe programa poticanja prijevremenih i starosnih odlazaka u mirovinu, za radnike koji su stekli takve zakonske uvijete. Ukupno je otišlo 286 radnika i isplaćeno je 33 milijuna kuna otpremnina.

Što je 255 radnika manje u odnosu na 2013. Najznačajnije promjene u bilanci HRT-a da je povećana sadašnja vrijednost dugotrajne imovine, što je posljedica investicija, te otkupa programskih sadržaja i nematerijalne imovine, sukladno pravilniku o računovodstvenim politikama. Također je došlo, treba istaknuti, da je došlo do strukturne promjene obveze, kao posljedica provedbe refinanciranja i reprogramiranja kreditnih obveza. Kreditne obveze u ukupnosti povećane su za 63 milijuna kuna. Iz dodatnog jednog zaduženja financirala se isplata stimulativnog otpremnina i investicija u ukupnom iznosu od 86 milijuna kuna. U skladu sa financijskim planom, realizirano je 88 investicijskih projekata u vrijednosti od 65 milijuna kuna, što predstavlja realizaciju od 83,7% Ono što je važno reći, da su započeta ulaganja u suvremena tehnološka postrojenja i opremu svih proizvodno tehnoloških segmenata, uvedena je suvremena mobilna tehnologija, obnovljena studijska tehnika, završena nadogradnja sustava automatskog, automatiziranog emitiranja, a u sklopu eksperimentalne usluge gleda i HRTi omogućeni je svim HRT-ovim sadržajima da budu dostupni putem računalnih i mobilnih platformi, OTT. To su glavne značajke u 2014. pa bi ja ako mogu nastavio sa 2015. koja je slijedeća točka. Pa bih ukratko htio reći da je u 2015. godini ostvarena dobit u visini od 18,3 milijuna kuna, prihodi su bili realizirani od milijardu i 399 milijuna kuna što je 1,2% niža od plana u odnosu na 2014. S druge strane ukupni rashodi ostvareni su milijardi i 381 milijun kuna te su 2,1% manji od plana. U okviru rashoda istakli bismo troškove plaća i ostalih primanja koji su manji od ostvarenja u prethodnoj godini a više od planiranog što je u najvećoj mjeri rezultat proces restrukturiranja troškova rada i provedbe programa poticajnih prijevremenih i starosnih odlazaka u mirovinu za radnike koji ste stekli zakonske uvjete. Na dan 31. prosinca 2015. broj stalno zaposlenih bio 2890 zaposlenika, što je zapravo 176 radnika manje nego u prethodnoj godini. Smanjenje broja radnika i posljedično troškova plaća, jednim dijelom je poništeno kroz povećanje vanjske suradnje. Znači to je bio negativni efekt tog djela da se povećalo bitno vanjska suradnja odnosno troškovi vanjskih suradnja. Izravni vanjski troškovi proizvodnje programa bili su niži nego u 2014. godini za svega 17 milijuna kuna što je očekivano s obzirom da je 2014. godina parna a godine a to su godine velikih sportskih događanja kao što su Olimpijada i nogomet. To je inače karakteristika svih parnih godina da se mijenja struktura troškova za program, za proizvodnju programa. HRT je u okviru tehnološkog restrukturiranja izvršio određena investicijska ulaganja i pokrenuo sve planirane investicije koje u toj godini je realizirao sa 50 milijuna kuna dok je realizacija ostatka planiranih sredstava bila prenesena u 2016. Isto tako u okviru ulaganja u kapitalne odnosno u nematerijalnu imovinu sveukupno je planirano 153,2 milijuna kuna i došlo je do povećanja ulaganja u odnosu na 2014. te je ugovoreno sveukupno 58,4 milijuna kuna nabava od neovisnih producenata u vlastitu proizvodnju kapitalnih djela uloženo je 15 milijuna kuna. Za financiranje pokrenutih značajnih investicijskih ulaganja, dodatno se bio zadužio HRT za 50 milijuna kuna. Također, realizacija investicija, to sam bio rekao je bila u 2016., znači preneseno je na slijedeću godinu temeljem otplate glavnice u ukupnom iznosu od 100 milijuna, kreditno zaduženje je smanjeno za 56 milijuna kuna u odnosu na prethodnu godinu. Ono što je važno naglasiti da je u finalizaciji knjiženja u 2015. godini uz podršku neovisnih revizora, promijenjene su računovodstvene politike. I pri tome je primijenjena konzervativnija politika i došlo je do povećanja troškova i prenesenih troškova vezano za zaduženja.

Moram naglasiti da su to sve podaci koje sam ja zatekao jer to je bilo daleko prije moga mandata. Eto i kažem da je navedeno ovo što sam naveo doprinosi iskazivanju trenutnog financijskog položaja HRT-a te osigurava dugoročno uz nastavak tih trendova povećanje financijske stabilnosti i sigurnosti poslovanja HRT-a u budućnosti.

Gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče i uvažene zastupnice i zastupnici Hrvatskog sabora. Drago mi je šta nismo još koju uru uhvatili pada budemo u 2018. pa da ova izvješća budu trogodišnja vjerujući da se taj smisao neće u buduće na takav način prezentirati. Ne samo zbog toga što imate dužnost kako se to popularno braniti izvješća mada je i to neprikladan izraz koja niste niti pisali i to vas naravno ne opravdava činjenici da ih iznosite nego zato šta bi bilo puno aktualniju i čini mi se i smislenije posebice za tijela koja ovdje predstavljam, dakle predsjednik programskog vijeća u ime svih kolegica i kolega iz programskog vijeća kao tijelo koje po zakonu ima dužnost braniti javnost i zastupati interese javnosti izabrao je Hrvatski sabor pa mi se nekako čini zgodno, iskreno se nadam da će to u buduće biti na nekoj promptnijoj razini o kojoj se na nekoj godišnjoj razini može razgovarati o problemima i eventualno nekim prijedlozima. S obzirom na tako ukupne okolnosti, neću spominjati vrijeme i trajanje ja ću nekoliko grupa problema pokušati iznijeti uz jednu napomenu da se Programsko vijeće ni inače ne bavi ne znam hoće li se to dopasti i hoće li biti primijećeno svrstano u rubriku plus ili minus ni emisijama, ni urednicima. Jedan razlog za to je načelne prirode stav da se razgovara o kvaliteti svih programa, a drugi stav proizlazi iz mjesta i uloge koje Programsko vijeće ima. Pa u tim načelnim programskim osnovama i njihovoj kvaliteti ili nekvaliteti ću kazati nekoliko košara ili grupa problema. Jedna od njih je teško je čuvati i braniti i zastupati interese javnosti kroz tijelo koje je izabrano u Saboru RH na način kako je to regulirano u aktualnom Zakonu o HRT-u u kojem Programsko vijeće kojem predsjedavam sve odluke koje donose ne može nikome uputiti na način da postanu obvezne. Sve primjedbe, prijedlozi i razmatranja Programskog vijeća koja su relativno česta i brojna predstavljaju samo preporuku, ali ona nikog ne obvezuje. Vi zacijelo sigurno puno bolje od mene znate da je ta cijela priča još iz administracije Vlade iz 2012. o kojem su i mjesto i uloga Programskog vijeća napravljeni na način da je teško očekivati da Programsko vijeće snosi onda i odgovornost za određeni programski sadržaj. To ga naravno ne ekskulpira od potrebe da o njima raspravlja i predlaže, ali na razini učinkovitosti to baš nije nekakva posebna smislena aktivnost. Drugi paket problema o kojem bih htio reći u okviru ovog dvogodišnjeg izvješća je svojevrsna organizacijska i institucionalna kriza koja na HRT-u rekao bih na neki način traje još uvijek, a nadam se da će završiti evo sa ovim imenovanjima na kraju i Nadzornog odbora u kojem se neće događati da tijelu kojem predsjedavam ispred sebe ima na svakoj sjednici ili makar svakoj drugoj nove ljude koji odgovaraju za programe. Dakle, vi imate jednu seriju urednika s prefiksima vršitelja dužnosti, obnašatelja dužnosti pa sve do razine upravljanja cijelom kućom i to traje dugo i predugo. Teško se oteti dojmu i čini mi se opravdanim iskazati žaljenje zbog toga, a posebice teško je ne reći da to nemoguće da nije imalo utjecaj i na ostvarivanje programa i programskih sadržaja. Pa se iskreno nadam da će ta vrsta krize na razini urednika programa, upravljačkih mehanizama, ali onda i svega ostalog u okviru kuće dobiti obrise neke stalnosti, konstantnosti kako bi se ono što je osnov u ovom dijelu u kojem Programsko vijeće odgovara moći ispunjavati. Podsjetit ću zakonsko određenje obveze Programskog vijeća osim ove koju sam rekao na početku da štiti i promiče interese javnosti je praćenje ugovora o ispunjavanju obveza s Vladom RH.

Iskustva s tim ugovorom do prije par mjeseci su pokazala da je u jednom dijelu i on bio loše sročen, pa se rad Hrvatske radiotelevizije sveo na ispunjavanje postotaka pa ako vam je falilo dva postotka u obrazovnom programu onda ste izmislili novu emisiju o kuhanju, pa ste je nazvali škola kuhanja pa ste to uvrstili recimo u obrazovni program. Iskreno vjerujem da je ugovor sa Vladom koji je prije par mjeseci zajedničkim radom i naporom u kojem je sudjelovao ovo Programsko vijeće donesen biti puno bolji, protočniji i imat će puno smislenije odredbe o ispunjavanju obveza prema Vladi. Podsjećam taj ugovor je petogodišnji, on nije za jedan mandat.

Ali mi je važno i u ime Programskog vijeća mojih kolegica i kolega i osobno ime reći, upozoriti ako to smijem ja sa ovog mjesta da to ne znači da je uloga HRT-a ispunjavati želje i narudžbe Vlade Republike Hrvatske, da se to ne shvati iz ispunjavanja i praćenja ispunjavanja obveza prema Vladi Republike Hrvatske.

Hrvatska radiotelevizija nije samo televizija i vjerujem da se nitko neće naljutiti na primjedbu da se stalno govori o HTV-u kao HRT-u. Na HRT-u postoji Hrvatski radio. Ne znam je li baš primjereno da i ja na osobnoj razini kažem kako ponekad mislim da je to bolji dio kuće. Ima li tu i malo subjektivnog s moje strane? Ali HRT je puno više samo od HTV-a i mislim da ponekad nije ni korektno prema brojnim kolegicama i kolegama koji rade na nekim drugim platformama koje HRT obuhvaća i nekim drugim segmentima, HRT-a koji proizvodi i nešto drugo osim Dnevnik.

Ja nikako ne spadam u one za koje mislim da je informativni program jedino što HRT mora raditi. Ja ne mislim da HRT postoji zbog Dnevnika, niti zbog izvještaja iz Sabora, ja čak mislim da je to eksplicitno i sjajno napisano u raznim zakonskim odredbama pa i u ovom aktualnom Zakonu o HRT-u o kojem ja mislim sve najgore a to su i obrazovanje i kultura i mali milijun drugih zadataka koje HRT mora ispunjavati osim dnevnika i osim informativnog programa. Reći ću još nekoliko generalnih primjedbi zbog kojih Programsko vijeće u dvije godine koje su ovdje predmet i točka dnevnog reda nije dalo pozitivno mišljenje o ispunjavanju uloge HRT-a prema Vladi RH odnosno prema ugovoru sa Vladom RH. Neke od najvažnijih teza zašto Programsko vijeće u dvije godine nije dalo pozitivno mišljenje o tome je li HRT ispunio te obveze iz ugovora sa Vladom RH. Najveći dio te grupe problema potječe iz još jednog tijela koje Programsko vijeće imenuje, to je povjerenik za usluge, odnosno povjerenik za naše korisnike, gledatelje, slušatelje itd. Među tim grupama problema ističe se nekoliko s prefiksima „ne“, neobjektivnost, neprofesionalnost i nepismenost. Ova nepismenost se odnosi na nepismenost u smislu hrvatskog književnog jezika koji je postao, postao je mjesto u kojem djecu trebate sklanjati da ne slušaju loš govor na HRT-u, neću zazivati jel' se nekada učilo a HRT ima resurse koji bi mu to mogao i trebao omogućiti. Druga vrsta nepismenosti spada u medijske nepismenosti one su nešto šireg konteksta pa neću sada elaborirati.